Molim vas, nastavljamo s radom.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. I amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Izvolite.

Gđe. i gospodo zastupnici, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru u ožujku ove godine, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Tri godine nakon donošenja zakona iz 2017. G. pristupili smo donošenju izmjena koja su isključivo tehničke i organizacijske naravi. Zakonom iz 2017. g. postignut je veliki napredak u skrbi za braniteljsku stradalničku populaciju međutim nakon 3 g. primjene zakona, uočeno je kako određene mjere potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. U postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida pokazali su se problemi koji utječu na trajanje postupka a tiču se većinom provođenja prethodne stručne procjene. Zbog dugotrajnosti postupka, potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida a što ne utječe na kvalitetu postupka. Radi ubrzanja postupka vještačenja u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida koji sada obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predlažemo vještačenje staviti u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja a vještačenje će i nadalje obavljati neovisni medicinski vještaci. Vještačenje se izdvaja iz nadležnosti ZOSI-ja iz razloga što se u postupku utvrđivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ne utvrđuje samo stupanj oštećenja organizma već i uzročno-posljedična veza tog oštećenja sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu što predstavlja za specifičnost i zahtijeva posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupaka vještačenja u nadležnosti ZOSI-ja. Želim podsjetiti da je ovakav model bio u primjeni do 2015. godine. Radi ubrzanja postupka stambenog zbrinjavanja, pored organizirane stambene izgradnje koju provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, predviđena je mogućnost kupnje stanova kao i pojednostavljivanje postupka prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja. Izmjenama se želi ubrzati postupak ostvarivanja prava namijenjenima socijalno ugroženima a uvjete dodatno prilagoditi njihovim potrebama. Izmjene u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju uglavnom se odnose na novotehničku doradu članaka. I zaključak, uvažavajući uočene potrebe tehničke i organizacijske prilagodne Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivam sve zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru za jedinstven pristup radi usvajanja zakona kojim bismo najzaslužnijima za obranu domovine omogućili dostojno ostvarivanje zasluženih statusnih prava. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, potpredsjedniče Vlade. Ovaj zakon je cjelovit, to je najviše što je do sada za spomenutu populaciju učinila bilokoja hrvatska Vlada. Molim, što vi mislite zašto je javno mnijenje podijeljeno u odnosu na ovaj zakon? Jedni misle da je to previše prava za branitelje ali se ne pitaju kako je bilo braniteljima, posebno dragovoljcima kada su bili bombardirani informacijama da će Hrvatska biti toliko koliko se vidi sa zagrebačke katedrale, vojvoda Šešelj. Često se čuju glede toga negodovanje i nezadovoljstva od strane branitelja, od tome ne kao branitelj nego dragovoljac imam svoje mišljenje.

Dakle, napore koje ova Vlada čini u pogledu pripreme i normativnog uređenja za kvalitetno organiziranje svih mjera i programa koji se odnose na populaciju hrvatskih branitelja, a poglavito je važno u cijelom tom spektru mjera imati na umu i napore koje je potrebno učiniti a vezane su za odnos i odgovarajuće vrednovanje hrvatskih branitelja i Domovinskog rata općenito. Smatram da uz sve ove mjere koje su predviđene zakonom uz sve aktivnosti koje provodimo je važno da svi mi damo svoj doprinos kako bi u javnom prostoru, kako bismo kreirali i doprinosili upravo pozitivnom vrednovanju i ocjenjivanju i ulozi hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Uvaženi potpredsjedniče i uvaženi ministre sa suradnicima. Hoće li izostavljanje prethodne stručne procjene iz postupka ostvarivanja statusa HRVI-a kako je predviđeno ovim zakonom, utjecati na kvalitetu postupaka ili želimo dodatno ubrzati? Hvala vam lijepo, uvaženi zastupniče. Dakle, mjera prethodne stručne procjene, imala je svoj smisao i svoju svrhu ali nažalost, dugotrajnost postupka navodi nas na traženje pristupa i programa koji je prihvatljiv u pogledu dinamike provedbe programa. U prijedlogu zakona odnosno u konačnom prijedlogu zakona i u aktivnostima koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja i provodit će, ni na koji način neće biti umanjena razina stručnosti jer vještaci odnosno vijeća koja će biti u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, bit će sačinjena odnosno činit će ih medicinski vještaci svih struka upravo u cilju utvrđivanja uzročno-posljedične veze, ozlijede ili bolesti sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade. Vi ste ponosan čovjek i pravi ministar na pravom mjestu, prošli ste sve značajne bitke Domovinskog rata i znate da Domovinski rat nije bio piknik kako se nekima čini iz ove perspektive i moramo sve učiniti da pravi hrvatski branitelji dobiju ono pripadaju a ne da veća prava imaju oni iz minhenske bojne ili ne daj Bože, neprijatelji hrvatske države.

lijepa, uvaženi zastupniče. Dobro ste detektirali i dobro ste prepoznali i naš motiv i poveznicu prijedloga zakona sa onim što želimo postići. Dakle, vijeća koja će biti formirana u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja i gdje će biti uključeni specijalisti svih profila, poglavito je važno povezati vrijeme, ratni put, tijek službe sa bolesti i ozljedom. Naši medicinski vještaci, stručne osobe koje su dugi niz godina radile na tim poslovima, zasigurno će na najbolji način vrednovati vrijeme provedeno u Domovinskom ratu i poveznicu bolesti ili ozljede sa ratnim putom, sa tijekom službe, sa bojištima na kojima je hrvatski branitelj proveo za vrijeme Domovinskog rata kao i sa ostalim aspektima koji su vezani za to vrijeme. Potpredsjedniče Vlade, ministre Medved, ajde da vam postavim prvo pitanje, ono su bili samo hvalospjevi. Vi ste donijeli taj zakon i pisali ste ga 2017. g., stupio je 1. 1. 2018., ako se ne varam, 500 branitelja, to znate i vi i ja, da nisu dočekali korištenje zbog dugotrajnog procesa koji sad mijenjamo i treba promijeniti, mi ćemo podržat.

To je neko morao predvidit kad ste dali taj zakon a ne ga sad mijenjati nakon 4 godine. Ja ću ga podržat, sve što ide za branitelje, na korist branitelja, ali recite mi vašu odgovornost za ove ljude koji su umrli, ne dočekavši ove promjene danas u Saboru. 2016. i 2017. g. u vrijeme kad smo radili ovaj prijedlog zakona, napravili smo jedan model organizacijski i da smo sve udruge iz Domovinskog rata uključili u proces izrade. Želim vas podsjetiti da je to bilo vrijeme gdje smo morali provesti gotovo revolucionarne metode odnosno oblike, rokovi su bili zatvoreni za sve, dakle i za status HRVI-a i za status hrvatskog branitelja, tada u ovom Visokom domu, veliki broj zastupnika izlazio je s tezama da ćemo otvaranjem ovih rokova, stvoriti milijun novih hrvatskih branitelja, da ćemo srušiti državni proračun i čitav niz drugih nelogičnosti i iskrivljenih teza. Dakle, tada smo napravili snažan iskorak, ovo danas je zapravo još dodatno organizacijska prilagodba u postizanju puno efekta primjene zakona. Čini se da u ovom Saboru sve više donosimo zakone koji ozakonjuju bezakonje. Tako smo donijeli jedan Zakon o Sveučilištu obrane i sigurnosti gdje je ozakonjeno da iako sva druga sveučilišta trebaju proć akreditaciju, to sveučilište ne mora. Ovdje donosimo zakon u kojem je ukinuto znači ozbiljno vještačenje koje je provodio Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i to prebačeno na ministarstvo čije će povjerenstvo imenovati upravo ministar odnosno vi.

Poštovana zastupnice Peović, svako vijeće i svako povjerenstvo imenuje neki ministar resorni, tako je to bilo i u dosadašnjem slučaju, i tako je to u konačnici i danas u Zavodu za vještačenje, dakle određeni ovlašteni ministar u čijem resoru se nalazi tijelo, raspisuje poziv, dakle tim iz ministarstva odabire koji su to vještaci i liječnici, angažira ih i ministar, potpisuje s njima ugovor, dakle to nije nikakva iznimka u odnosu na cijeli proces. Želim podsjetiti na složenost ovog postupka, razliku vještačenja stradalih hrvatskih branitelja, okolnosti njihovog stradanja, razinu i načine njihovog stradanja i bolesti kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, od ostalih dužnosti odnosno ostalih profesija. Podsjećam da je ovakav model kakav mi sad predlažemo, bio na snazi do 2015. g. i da je tada urušen i želimo ga ispraviti i dovesti na učinkovitu razinu. Poštovani ministre, evo ja ću vas podsjetit zašto je 2014. Osmišljen ZOSI. Dakle, tada je uzet zajam od Svjetske banke od 70 milijuna eura da bi se financirao projekt modernizacije sustava socijalne zaštite jer smo u tom trenutku imali među umirovljenicima 270 000 invalidskih mirovina i dobili smo nalog da pooštrimo kriterije za odlazak u invalidske mirovine jer ih je 1999. 60 000 njih otišlo u invalidske mirovine čisto iz političkih odluka. Dakle, uspostavljen je jedan zavod koji će stručno vještačit i odlučivat o tome tko može ići u invalidsku mirovinu. Vi ovdje sada uvodite, kažete evo to ne valja, to je presporo, nisu ovlašteni, nisu stručni za procjenjivati invalidske mirovine branitelja, znači li to da će sada Ministarstvo obrazovanja za invalide Ja nijednom riječju nisam rekao da se zavod za vještačenje gasi. Dakle, ako ste pozorno pratili i iščitali prijedlog zakona, ovdje govorimo o izdvajanju iz ZOSI-ja jedne kategorije korisnika, svi ostali korisnici ostaju u tom ZOSI-ju. Valoriziranje, ocjenjivanje i vrednovanje zavoda, ja vjerujem da ćete i kroz izvješća zavoda imati kao što je to inače u praksi, i moći vidjeti rezultate i postignuća zavoda. Znam jako dobro tada i tu mjeru i način financiranja i sredstva iz Svjetske banke, ovdje imamo za cilj stvoriti osnovnu organizacijsku pretpostavku za provedbu mjere vještačenja a da ona bude u potpunosti u skladu sa prihvatljivim vremenskim periodom a u konačnici i sa Zakonom o općem upravnom postupku o vremenu i tijeku provedbu cijelog procesa. Ministre, kod donošenja važećeg zakona, tada sam davao amandmane i govorio i ukazivao na neprovedivost Zakona o hrvatskim braniteljima. I činjenica je da je on neprovediv. I činjenica je da su ljudi, hrvatski branitelji još više frustrirani postojećim zakonom.

Brojni branitelji, spomenuta je brojka 500 hrvatskih branitelja je umrlo koje je dalo zahtjev za ostvarivanje svojih prava. I to je poražavajuća brojka da nisu ostvarili svoja prava zbog čestih izmjena zakona ili kako kažu, cjelovitoga zakona, ovo sad prva ovoga novoga cjelovitoga zakona. Meni bi draže bilo da smo mi pronašli sredstva, poglavito od Srbije za ratnu štetu koja je napominjana par puta. Sjećam se dobro i vašeg aktivnog sudjelovanja i doprinosa u donošenju zakona iz 2017. godine. Prvo, kad govorimo o financijskim sredstvima, želim podsjetiti da je naša Vlada od 2016. g. pa na ovamo povećava proračun ministarstva za više od pola milijarde kuna. Drugo, želim vas podsjetit da smo po prvi puta uveli preventivne medicinske preglede koji se provode u svim bolnicama u RH, da je više od 70 000 hrvatskih branitelja prošlo preventivne preglede, o rezultatima tih pregleda, puno puta sam govorio u ovom cijenjenom Viskom domu. Kad govorimo o primjenu zakona, prateći primjenu kao što to inače radi ozbiljno ministarstvo i ozbiljna Vlada, utvrdili smo određena uska grla i pozicije gdje dolazi do usporavanja. Sve ostale mjere se itekako primjenjuju a ovdje stvaramo pretpostavku za ubrzavanje i ovog procesa kad govorimo o vještačenju i ostvarivanju statusa HRVI-a.

Imam ovdje pitanje za vas ukoliko znate odgovor. Koliko je osoba sukladno zakonu koji je donesen iz 2017. g. podnijelo zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog branitelja i koliko je od tih koji su podnijeli zahtjev, steklo status hrvatskog branitelja? Jer informacije s terena dolaze da je jako velik dio ljudi odbijen, da su ljudi razočarani, da je nažalost dobar dio tog zakona ostao mrtvo slovo na papiru. Iznimno važno pitanje, dakle, sve brojke ću vam dostaviti sa ocjenom jer je ovdje zbog pune informiranosti jako važno imati cjelovitu sliku. Prvo, imamo mogućnost odnosno otvorili smo rok za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja, rok koji je do tada bio zatvoren.

Prema tome, dakle sve su to postupci koji su nam itekako poznati i tijekom ove rasprave, uručit ću vam da imate punu informaciju o kojoj mjeri i na koji način je ministarstvo uspostavilo organizaciju i punu primjenu zakona. Uvaženi ministre Medved, borba za slobodnu i neovisnu Hrvatsku bila je raskid s jednopartijskim sistemom i borba za višestranačje. A to znači da se više različitih glasova može čuti u Hrvatskom saboru. Kada gledamo ove izmjene i dopune zakona u odnosu na prvu verziju o kojoj smo mnogi od nas vrlo aktivno raspravljali u Saboru htijući dati svoj doprinos rješavanju statusa hrvatskih branitelja, mi pronalazimo 5 stranica u kojima vi dilogizirate o ponuđenim doprinosima u raspravi, ali niti jednom rečenicom se ne osvrćete na cijelu raspravu koja se odvila u Hrvatskom saboru. Pardon, na kraju ovih 5 rečenica, tek kažete da je sve što se događalo u Hrvatskom saboru, obuhvaćeno u sklopu nekih drugih stvari o kojima se govorili [[Upadica Radin: Hvala.]] Mislite li vi da smo mi uopće partner za dijalog o ovoj temi? Ja sam uvjeren da zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru zajedno sa Vladom, to nam je u konačnici i obveza biti itekako snažan partner. Sve sadržaje svih rasprava u Hrvatskom saboru kao i one sadržaje koji su bili iznesen tijekom javne rasprave, temeljito su se analizirale u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Niti jedna nije zanemarena i niti jedna nije isključena. Stoga evo, i nadalje ja vas pozivam na takav partnerski pristup jer svi imamo obvezu dati svoj doprinos da bi naši normativni akti, da bi naši zakoni bili što kvalitetniji a rasprava u Hrvatskom saboru i sadržaj te rasprave nam je itekako važan i koristan. Hvala lijepa. Ovo što vi govorite je lijepo, ja se s time slažem, no voljela bi da je istinito. Na 5 stranica gdje se osvrćete na raspravu o ovom zakonu, polemizirate isključivo sa Odbor za ratne veterane i važno je da uvažavate njihove prijedloge i primjedbe no niti u jednoj replici se ne osvrćete na cjelokupnu raspravu u Hrvatskom saboru. Dakle, nažalost ovo što vi trenutno govorite o dijalogu, ostaje mrtvo slovo na papiru a u praksi u ovom prijedlogu zakona se pokazuje da nije točno. To bi nekako prošlo kao krivi navod eventualno, ali međutim ovo je replika pa vam moram dat opomenu. Poštovani ministre, potpredsjedniče Vlade. Svakako ovaj zakon nudi i poboljšava, takva je intencija prava hrvatskih branitelja, hrvatskih heroja koji su branili i oslobodili domovinu Hrvatsku i hrvatski narod želi odvojiti novaca i odvaja do sada koliko može za tu epopeju slavnih koji su nakon 9 stoljeća ostvarili slobodu i obranili slobodu. Međutim, znači … [[Govornik se ne razumije.]] vidim da brinete o svemu, i drago mi je da je u tom osobito stambena i ostala problematika, ali između ostalog o zdravlju kako fizičkom, tako i psihičkom da se smanji broj suicida i sad slijedom toga recite mi, kakva je vaša reakcija, kakve ste vi imali reakcije u ministarstvu što je prošli tjedan u Bršadinu podignuta ploča četnicima koji stoje tamo, popis imena agresora i da stoji i da su poginuli od ustaškog metka i ustaške granate? [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] E sad vas molim, da li ste imali vi u ministarstvu kakav [[Upadica Radin: G. Sačić.]] eho toga? Naravno, sve što se događa u hrvatskom društvu a poglavito teme kad govorimo o Domovinskom ratu i svih pitanja vezanih za Domovinski rat, da su itekako prisutna u Ministarstvu hrvatskih branitelja, da pratimo sve ono što se događa. Kad govorimo o postavljanju ove ploče, dakle zatražili smo jer iz medijskih članaka nismo mogli vidjeti niti sadržaj te ploče niti ta imena, zatražili smo punu informaciju o tome što je sadržaj te ploče i svezi čega i gdje je ona konkretno postavljena. Zahvaljujem, predsjedavajući.

Čak i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom kako smo imali prilike čuti u petak je stajališta da vještačenje za osobe sa invaliditetom ne treba izdvajati i da svi trebaju imati jednak način i postupanje pri vještačenju? Ovim izdvajanjem vi zapravo stvarate nepravdu prema drugim korisnicima koji neopravdano čekaju svoje vještačenje pred drugim resorima. Poštovana zastupnice, mislim da nismo na istom pristupu u pogledu željenog cilja koji ćemo postići. Upravo suprotno, izdavanjem hrvatskih branitelja iz ZOSI-ja, otvara se veći prostor za sve ostale osobe koje čekaju na Zavodu za vještačenje i ni na koji način to nije razdvajanje osoba sa invaliditetom, dakle ubuduće ovaj proces kad govorimo o HRVI-ma odnosno hrvatskim braniteljima koji pokrenu postupak za ostvarivanje statusa, vještačit će ih stručne osobe iz spektra i dosadašnjih vijeća ali na način da se ubrza cijeli proces kad govorimo o hrvatskim braniteljima a ovdje otvara dodatnu mogućnost i prostor za sve ostale osobe sa procjenu, preostalu stručnu procjenu odnosno za osobe sa invaliditetom.

Ja bi samo željela izraziti zadovoljstvo što ste odmah kad ste uočili da neće proces trajati predugo, reagirali sa ovim izmjenama i dopunama kako bi naši branitelji ostvarili na vrijeme svoja prava. Neprihvatljivo je da postupak traje 36 mj. i mislim da je to ključno bilo za donošenje ovih izmjena. Stoga, u tim samim izmjenama naravno odnosno u tome je doprinio i COVID, to vi vrlo dobro znate i sad ću iskoristiti zadnje da vam kažem da vas molim, s obzirom da smo uočili da se naši branitelji nedovoljno cijepe, da utječete na branitelje i braniteljsku populaciju kao što i mi svi drugi utječemo koliko možemo, ja znam vaš doprinos ali dajte molim vas još više zajedno sa cijelim ministarstvom jer smo uočili da u braniteljskoj populaciji nema dovoljno procijepljenih branitelja. Evo koristim prigodu i sa ove govornice pozvati sve hrvatske branitelje, sve članove obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja da iskoriste ovu prigodu i da se cijepe i na taj način doprinesu očuvanju svoga zdravlja i zdravlja svojih bližnjih a ovdje poglavito govorimo o onoj ranjivoj skupini, skupini ljudi čije je zdravlje oštećeno, dakle poziv je iskoristimo ovu priliku, Hrvatska je osigurala dovoljne količine cjepiva i cijepimo se jer danas je cijepljenje domoljuban čin i svi zajedno doprinosimo očuvanju zdravlja našega naroda. Točno je ovo što ste vrlo jasno i lijepo prepoznali, dakle u provedbi mjere prethodne stručne procjene koja se provodila u svim bolnicama, nažalost i COVID u velikoj mjeri doprinio smanjivanju intenziteta i dinamici provedbe prethodne stručne procjene. Potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja. Pa evo danas smo pri raspravi o izmjenama i dopunama zakona, možemo reći da su ove normativne organizacijske promjene u zakonu, sigurno dobro poboljšanje za potrebe naših invalida Domovinskog rata ali i stradalnika Domovinskog rata. Tisuće je upućenih tužbi, prigovora kao i traženja da se to izmjeni kako bi bilo brzo, funkcionalno i efikasno jer stvarno za one koji toliko dugo godina čekaju tu invalidnost i koji se liječe po našim bolnicama i referentnim centrima za PTSP a većina je takvih, sigurno da očekuju da što prije ovaj zakon stupi na snagu i da bude funkcionalan kako bi oni ostvarili svoja prava. Dakle, jasno je, prateći na tjednoj i mjesečnoj razini od donošenja zakona, cjelokupan proces, dakle od svih razina za primanja zahtjeva, detektiranjem gdje su to pozicije koje usporavaju cijeli proces, ali ovdje još jednom želim naglasiti i partnerstvo i suradnju sa našim udrugama iz Domovinskog rata gdje smo kroz naše redovite koordinacije i sastanke došli, iznjedrili ovaj prijedlog zakona kojim se zaista stvara pretpostavka za punu primjenu našega zakona, prepoznajući te točke gdje je dosad dolazilo do usporavanja i odgovornim pristupom, predlaganjem izmjena zakona, stvaranjem pretpostavke za punu primjenu zakona. Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade RH, dakle Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao što svi znademo, donesen je 2017. g, i ove izmjene o kojima danas razgovaramo i komentiramo i raspravljamo, zapravo su kao što ste i sami rekli tehničke naravi i donose se radi prilagodbe određenih mjera kako bi se poboljšao njihov učinak vezano primjerice za dugotrajnost i skraćivanje postupka vještačenja, međutim ono što ja imam potrebu naglasiti je činjenica da je ove izmjene da su dokaz stalne skrbi o hrvatskim braniteljima, upravo one kako oni zaslužuju i doista ove mjere i izmjene pozdravljam. I ono što imam posebnu potrebu naglasiti, upravo ovaj zakon je prvi integralni Zakon o hrvatskim braniteljima u povijesti hrvatske države.

Naravno da kad analiziramo sve ono što smo ostvarili i kad vidimo implementaciju svih mjera kada smo ga donosili, jasno smo komunicirali da je to jedinstveni pravni okvir kojim se regulira gotovo sve područje koje se tiče bilo materijalnih bilo statusnih pitanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. I ponovit ću dakle, ta naša uska suradnja i partnerstvo sa udrugama iz Domovinskog rata, naša stalna nazočnost, naši područni odjeli koje smo po ovom zakonu osnovali po županijama su nam upravo ta povratna informacija i prepoznavanje onih detalja koje u zakonu su dovodili do usporavanja i zato sa ovim zakonom dajemo odgovor na ta pitanja i konačno rješavamo i te pozicije gdje dolazi do usporavanja. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Odbor za ratne veterane HS-a na svojoj 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2021.g. razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je podnesen od Vlade RH aktom od 18. lipnja 2021.g. Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama čl. 91. poslovnika HS-a. Prema riječima predstavnika predlagatelja potrebno je u temeljni zakon koji je donesen prije tri godine unijeti određene mjere te ih je potrebno dodatno prilagoditi korisnicima kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učincima. Glavni razlog izmjena i dopuna zakona je ubrzanje postupaka za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata koji trenutno traje i preko dvije godine, zbog normativnih i organizacijskih problema, isto tako potrebno je ubrzati stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika, omogućiti ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje koji su status stekli nakon stupanja na snagu zakona odnosno ponovnog ostvarivanja roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja te omogućiti ostvarivanje naknade za nezaposlene jednokratne pomoći za sve socijalno ugrožene hrvatske branitelje. Donošenjem ovog zakona potrebno je što brže provesti iz razloga što je neodrživo stanje u kojem postupak ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata traje do tri godine, a uslijed okolnosti pandemije korona virusa trajanje postupka je dodatno otežano i produljeno te svako daljnje odlaganje izmjena zakona dovodi do povećanja broja hrvatskih branitelja koji neće dočekati okončanje postupaka niti zasluženi status. U odnosu na prijedlog zakona u konačnom prijedlogu zakona osim nomotehničkih izmjena predviđeno je da se status hrvatskog branitelja dragovoljca Domovinskog rata može dokazivati pored potvrde Ministarstva obrane i MUP-a i potvrde Ministarstva hrvatskih branitelja. Također je detaljnije uređeno pravo na naknadu za nezaposlene, detaljnije su propisane usluge koje obavlja Veteranski centar, a propisano je i pravo na dodjelu garaže. Za provedbu ovoga zakona sredstva su osigurana u državnom proračunu RH za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023.g. u sklopu razdjela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U raspravi članovi odbora uglavnom su podržali predložene izmjene i dopune kojima se otklanjaju problemi uočeni u provedbi odgovarajućeg zakona, naglašeno je da se razmisli o mogućnosti usklađivanja invalidnina sa rastom plaća odnosno BDP-a a umjesto da se određuje prema proračunskoj osnovici te da se razvidi mogućnost prestanka važenja Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa šest glasova za te tri suzdržana glasa odlučio predložiti HS-u donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao što je predloženo uz to što je odbor u konačnici pripremio jedan amandman što se tiče samih usklađenja mirovina odgovoran prema državnom proračunu razmišljajući o svim aspektima mi smo amandman kao odbor uputili i ja kao predsjednik odbora na osnovu ove rasprave i dostavit ćemo ga sada i ministru hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade na uvid. Hvala vam lijepo. Sada otvaram raspravu i dajem opet vama riječi ispred Kluba zastupnika HDZ-a g. Josip Đakić. Pa evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim pristupamo kako bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili da mogu lakše ostvarivati svoja statusna i materijalna prava i sveobuhvatnu skrb prilagođenu njihovim potrebama. Zakonom koji smo izglasali prije tri godine učinjen je značajan i veliki korak u uređenju prava i priznavanju statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI. Učinjeni su pomaci u smislu poboljšanja odredaba kojima su regulirana statusna i egzistencijalna prava hrvatskih branitelja, ispravljen dio nepravdi nastalih uslijed ukidanja stečenih prava kroz dugogodišnje izmjene i dopune Zakona što je doprinijelo osjećaju sigurnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i jačanju digniteta Domovinskog rata. Iz uvodnog izlaganja predlagatelja čuli smo kako tijekom primjene zakona kroz tri godine uočeno kako određene mjere treba korigirati i prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom.

Također je detaljnije uređeno pravo na naknadu za nezaposlene, detaljnije su propisane usluge koje obavlja Veteranski centar, kao što je propisano pravo na dodjelu garaže. Treba istaknuti da je ovaj konačni prijedlog zakona temeljen na analizi provedenog prethodnog zakona, ali najviše aktivnostima Ministarstva hrvatskih branitelja. U neposrednom kontaktu sa braniteljskom populacijom odnosno udrugama koje okupljaju naše branitelje i članove njihovih obitelji, partnerskim odnosom za pronalazak rješenja, razumijevanju i shvaćanju stanja na terenu došlo je i do prijedloga ovih izmjena kako bi se zaokružio normativni segment rješavanja problema braniteljske populacije.

Ovim zakonom moramo pristupiti što prije jer se vidi da u stručnim procjenama postupci traju gotovo dvije godine, što smatramo neprihvatljivim posebno zbog velike smrtnosti braniteljske populacije. Od 2017.g. u prosjeku je godišnje umrlo 4.600 hrvatskih branitelja tako da je značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za rješavanje statusa HRVI, a taj status nisu nažalost dočekali. Važan iskorak je i to da se određene postupke više neće biti potrebno pribavljati, ratnog puta jer to odugovlači postupke, a većina podataka je dostupna u evidencijama hrvatskih branitelja koji će se koristiti u tu svrhu. S obzirom da se nalazimo u izazovnom vremenu kao ova covid pandemija braniteljska populacija stari odnosno hrvatski branitelji su mahom osobe starije životne dobi i njihovi zdravstveni problemi su sve teži. Svjesni smo da se zakonom ne može predvidjeti ili ograničiti pojava bolesti odnosno pogoršanja bolesti koje su u uzročno posljedičnoj vezi sa stradalima u Domovinskom ratu, a što su u medicinskim vještačenjima utvrđivali liječničke komisije prema pravilima struke. Ovim izmjenama smanjit će se administrativni rokovi za priznavanje statusa HRVI. Zato hrvatske branitelje koji nemaju odgovarajući status ovo je sada prilika da se svima njima, ali i stradalnicima Domovinskog rata omogući da njihova uloga u obrani bude dostojanstveno vrednovana. Slijedom navedenoga klub HDZ-a pozdravlja i podržava izmjene i dopune zakona i nadamo se i pozivamo sve druge zastupnice i zastupnike da podrže ovaj zakon kako bismo zaštitili dostojanstvo hrvatskih branitelja, poboljšali i olakšali njihov položaj jer upravo je naša dužnost da uredimo brojna pitanja koja opterećuju naše heroje.

Poštovani predsjedavajući, gospodine ministre, tajnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo opet nas je zateklo to da moramo danas kao i na prvom čitanju utrošiti vrijeme kada je već koncentracija vrlo niska odnosno kad smo umorni, a po svemu sudeći čeka nas dug i mukotrpan posao oko iznošenja svojih stavova. Oko ovog zakona o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji odnosno dopune konačne verzije manje-više rekli smo sve već i u prvom čitanju, ovdje samo treba podvuć vidje jedan dio, jedan manji dio je predlagač uvažao naših primjedbi, ali ono što je ostalo za ukazat jeste potpora načelna ideji da se hrvatskim braniteljima olakša život, da im njihovim obiteljima, prije svega da im se osigura kruh, da ih se zaposli koji su nezaposleni, da se stimulira njihovo zapošljavanje to je najvrjednije i najvažnije i to je po meni dobro što ste uložili do sad puno u te zadruge i raznorazne oblike davanja jedne sigurnosti ekonomske zapravo braniteljima i njihovim obiteljima i tu ne treba nikako žalit novac, svakako te mjere poticat i naravno to uglavnom i radite. Ali ostaje činjenica da još uvijek velik broj hrvatskih branitelja nezaposlen, s njima treba razgovarat vidjet šta otvorit prostor kako. S druge pak strane od postojećih ljudi koji su stradalnici po sebi obitelji prije svega njima je još uvijek zatvoren prostor pristupu određenim pravima i to je vrlo traumatično, osobito obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, oni koji su prošli srpske koncentracijske logore i koji su doista u toj tragediji i zlu koji su proživjeli čak nažalost neki od njih digli ruku na sebe, tu su ogromni problemi vi jako dobro znate kao tim u Ministarstvu što se tu zbiva, tu treba biti puno puno fleksibilniji u odnosu na postojeće stanje, treba vidjeti kako pomoći tim obiteljima da ostvare taj status jer nitko tko je prošao 6 mjeseci torture u fašističkim srbočetničkim logorima ne može poslije imat apsolutno nitko nikakve dvojbe da sve zlo što mu se u životu dogodilo od zdravlja do psihe do čak i suicida da nije u vezi s tim, da nema uzročno-posljedične veze. Dakle, tu trebamo učinit puno više, dao sam ja amandman na to, ovaj, na sreću velim, na sreću taj broj ljudi koji je u takvoj situaciji u Hrvatskoj se ne broji na tisuće ali, koliko ih ima oni su zaslužili svu pažnju ovog društva i još i više. Također, već smo na Odboru rekli vama kao Stručnoj službi i timu ministra učinite da podzakonski akti se ne donose 6 mjeseci. Mi ćemo sad danas, evo trudit ćemo se i za tjedan dva će biti glasovanje pa nemojte sad Zakon ćemo izglasat ali on neće bit u primjeni 6. mjeseci radi čega, zato jer nije Pravilnik donesen. Pravilnik se mora paralelno radite na Pravilniku, skratite rok, neka proba, neka to bude u jednom roku primjerenom 2. mjeseca, 3, al ne 6 mjeseci. Ono što je 90 dana znam da je problem, znam da je teško idete na godišnji, korona, potresi, zla sva ali stručne službe neka, neka se ujedine i neka u interesu obitelji stradalnika, branitelja učine taj tehnički nomotehnički dio posla što prije i tako. To je što se toga tiče načelno ono je vaša trajna briga, vaša trajna briga ministre i svi ostali da ne dozvoljavate nikome pristup časnoj kategoriji najzaslužnijih ljudi koji su stvarali, branili Hrvatsku državu, prema tome to je vaša obaveza. Ne može se dogodit da postane kategorija lažni branitelj normalna kategorija. Nema lažnih branitelja. Imamo samo branitelje i one koji to nisu a vaša je službe i svi da bdijete i tu ćemo mi našu hrvatsku javnost umirit i reć, ne, svako tko je branitelj ponosni je, među njima nema lažni, ako ima lažni zna se kako se prema njima treba postupit.

Poštovani ministre, evo zahvaljujem na informaciji koju ste mi maloprije dali a vezano za broj osoba koje su stekle sukladno ovom zakonu status hrvatskog ratnog vojnog invalida, odnosno status hrvatskog branitelja o tome sam nešto htio i pričati pa neću previše duljite, ali evo dužan sam prema tim osobama, radi se o dvije osobe s područja bivše općine Vukovar koji su podnijeli zahtjeve priznavanja statusa hrvatskog branitelja, jedna i druga osoba su odbijene. Dat ću vam primjer, znači, jedna osoba, radi se o osobi koja je zatražila priznavanje statusa za priznavanje statusa za razdoblje od početka svibnja do početka svibnja do početka listopada 91. godine na području Iloka i na području Vukovara uz predočenje 5 svjedoka i 2 zapovjednika kako na području Iloka tako na području Vukovara ista osoba je odbijena i prvom odlukom i na drugostupanjskom tijelu uz obrazloženje područnog odjela za poslove obrane Osijek da ta osoba nije u službenoj evidenciji Ministarstva obrane. S druge pak strane imamo drugi slučaj radi se o Hrvatskom branitelju koji ima status branitelja ali jedan dio iz 91. godine mu nije priznat i koji se nalazi na dokumentu vremena iz 91. godine koji je potpisao zapovjednika bataljona Mjesne zajednice Mitnica pokojni Ivo Šoljić, njegovo ime i prezime se tu nalazi, no unatoč tome što se nalazi na dokumentu vremena i Ministarstvo obrane priznaje taj dokument vremena kao i svi svjedoci nadređeni zapovjednik ga se slabo sjeća i ovdje se dalo za pravo odnosno veća vjera je dana izjavi zapovjednika. Mislim da je tu očigledno postoje neki kriteriji koji još nisu usklađeni kod same znači Područnog odjela za poslove obrane Osijek unutar Ministarstva obrane, pa evo čisto da se malo povede više računa da ti kriteriji ipak budu ujednačeni, naravno tko ima pravo ima, tko ima, ne može biti kao što je rekao kolega Sačić nema kategorije lažnog branitelja il se branitelj il nisi branitelj i točka.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, uvaženi tajnici, poštovane kolegice i kolegice, prijedlog zakona kojeg smo imali u prvom čitanju za nas nije bio prihvatljiv. Ukazivali smo naime, na to da taj prijedlog mnogima daje potpuno nove a nepotrebne privilegije toliko velike da u nekim aspektima stvara jednu novu kastu a istovremeno ne uspijevajući pomoći onima u braniteljskoj populaciji kojima je pomoć uistinu potrebna. Ovaj konačni prijedlog zakona u tom pogledu je još lošiji, i ne shvatljivo je kako se ne uviđa da smjer u kojem se ide nije dobar. Zadržat ću se samo na najkritičnijim mjestima u tekstu. Kako je već rečeno, uvodi se novi model vještačenja, umjesto Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji na raspolaganju svim građanima i koji trebaju jednako djelovati za sve građane ove zemlje, sad će branitelje vještačiti posebna liječnička povjerenstva koja će imenovati ministar.

Člankom 26. sad se omogućuje da više članova uže ili šire obitelji smrtno stradalog branitelja dobije stan, ne samo onaj jedan član koji je već stambeno zbrinut sukladno važećem Zakonu, nego sada svi koji su u istom nasljednom redu, ako to žele. Nije pošteno, cinično je da tu mjeru zvati stambenim zbrinjavanjem. Istim člankom 26. sad se omogućuje da pod navodnicima stambeno zbrinuta budu i ona djeca stradalog branitelja koja do sada nisu bila stambeno zbrinuta, zbog postojanja zapreke zapisanog Zakonom. Znate li što je zapreka koja se sada želi ukloniti? Zapreka koja se sada želi ukloniti je posjedovanje već vlastitog stana ili kuće.

Evo novog značenja, sintagme stambeno zbrinjavanje.

Ovdje je bilo koje obrazloženje izostalo. O čemu se radi u članku 134. oprostite, radi se o uvođenju novog članka u tijelo važećeg Zakona, a taj novi članak kaže da hrvatski ratni vojni invalidi od prve do četvrte skupine, koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pravo na dodjelu, bez naknade i garažu. I isto tako ne piše kako je moguće, kako smo sigurni da će to biti ostvarivo na istoj adresi. Kolegice i kolege ovo nema smisla. Sad uz sve, povrh svega jamčimo i garažu. Jel to stambeno zbrinjavanje ili za to ima neka druga riječ? Nadalje, među kvalificirane osnivače braniteljske socijalno-radne zadruge, i o tome smo već govorili, među kvalificirane osnivače braniteljske socijalno-radne zadruge sada će spadati i djeca dragovoljaca. Djeca dragovoljac. Ove Zadruge su prevrijedan instrument, osnivaju se ili su se osnovale radi psiho-socijalnog osnaživanje, radi brže, snažnije reintegracije i radne i socijalne, radi uključenja braniteljske populacije u radne procese. Sve to naravno zahtjeva, i zaslužuje državnu administrativnu i novčanu pomoć i s dobrim razlogom. Sad u te, sad te beneficije jamčimo i djeci i to čak ne samo djeci smrtno stradalih, nego djeci svih branitelja.

Nije li to kao neko stvaranje neke nove kaste? Članak 35. zadire se u članak 101. temeljnog Zakona i dodatno se širi krug onih koji imaju prednost pri zapošljavanju. Čak i članovi šire obitelji branitelja imaju tu prednost, a taj je instrument ionako sam po sebi štetan.

Ne pri zapošljavanju, nego pri ravnateljstvu. Članak 47. ovime se Ministarstvo branitelja izuzima od Zakona o državnim službenicima u smislu članka 62. stavka 2. Ministarstvo branitelja predlaže ovom odredbom, u ovom Zakonu, da može neograničeno posezati za pružanjem i pružateljima vanjskih usluga u svom radu. Suprotno odredbi ili mimo odredbe ili onkraj odredbe članka 62. stavka 2. Zakona o državnim službenicima. I konačno članak 58. o kojem smo govorili i u prvom čitanju.

Nije činilo, nije učinilo bez posljedica. Sad je Ministarstvo branitelja odlučilo tu obavezu presjeći unoseći ovaj članak kojim se ta obaveza naprosto dokida. Od sada dalje, dakle po ovom konačnom prijedlogu zakona, izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima, Ministarstvo branitelja više neće Hrvatskom saboru biti dužno podnositi takva izvješća. Njime se uvode odnosno predlažu prava koja malo kome trebaju, prava koja se nipošto ne mogu shvatiti kao skrb za branitelje nego se mogu razumjeti kao nagrada njima i članovima njihovih obitelji, a time se čini šteta upravo braniteljima jer se cijela braniteljska populacija dodatno antagonizira zbog tih nepotrebnih privilegija.

Zato mi za ovaj zakon nećemo glasati. Hvala lijepa.

Kolega Bakić znate li što je privilegija? Znate li što je nagrada kad tako lako koristite te riječi. Pa, privilegija imati žive i zdrave članove obitelji. Recimo ja sam privilegirana a ova prava koja ovaj Zakon nudi samo su loša kompenzacija za nešto što se materijalno niti ne može kompenzirati zato mislim da da biste trebali malo pripaziti na retoriku kada govorite o ovako osjetljivim pitanjima. Vi znate da je bila replika, ne moram vam ja to objašnjavati jer nije mjesto za raspravu o retorici tako kaže Poslovnik. Vi ste gospodin Bakić dali jedno sustavno ovaj primjedbu koja se odnosi na čl.191 koji ja ne mogu riješit ovdje a predložio da te stvari ako neko ima takve sumnje da postoje takvi propusti da ih rješava na način da sudjeluje na radu Odbora za zakonodavstvo gdje svako može ići i svako može to reći, kad već dođe ovdje Zakon ima svoj tijek i ja tu ovaj moram to moram poštivati.

Sada je povreda Poslovnika gospodina Šimičevića koji zna da mi je žao dat opomene jel da? Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, ja smatram da je kolega povrijedio čl. 238 da se u ovoj sabornici i među hrvatskom javnosti zapravo širi defetizam, da se stvara neka nova kasta što nikako nije točno i što je zapravo uvredljivo za hrvatske branitelje. Vještačenje se izdvaja iz Osije u zasebno tijelo da bi se skratio postupak utvrđivanja invaliditete.

Povrijeđen je članak 238. kada kolega Bakić lažnom prezentacijom želi prikazati hrvatske stradalnike privilegičarima. Ne čitajući dosljedno objašnjenje svakog članka zakona nego fiktirajući na teret djece i obitelji smrtno stradalih tako tešku optužbu da stoji u ovom Zakonu. Sad ne postoji više. Ovo je bila replika, Vi to znate bolje od mene. Nažalost kao i za sve ostale slijedi opomena. I to je već treća. Gospodin Tomo Medved će govoriti u ime predlagatelja. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Vezano za konstataciju zastupnika Bakića dvije stvari želim dodatno pojasniti. Naime, ovdje kad govorimo o garažama želim vas podsjetiti na određene propuste koji su učinjeni do 2000-e godine, dakle, a ja vjerujem kako vidim da ste temeljito analizirali tako ste i obrazloženja iščitavali, naime, tada Ministarstvo obrane a potom Ministarstvo branitelja u jednom vremenu dodjeljivalo je najtežim invalidima stanove i garaže.

Dakle hrvatski ratni vojni invalidi dobili su stanove a garaže koje su u sklopu te kuće su ostale na državnoj imovini i stoga je u prijedlogu ovog Zakona, a vezano za uočeni problem koji imamo zaista sa tim garažama, i tu govorimo o desetak najtežih stradalnika Domovinskog rada da se konačno riješi pitanje statusa tih garaža. Kad govorimo o statusu djece kao istog nasljednog reda, jednako tako, dakle, promatrajući i analizirajući i dugi niz godina određenu sudsku praksu na osnovu koje smo prepoznali potrebu zakonskog reguliranja ovog pitanja u konkretnom slučaju ovdje govorimo o djeci poginulih hrvatskih branitelja koji su, dakle dolaze od istog oca, a nisu u trenutku njegovog stradavanja živjeli sa ocem i potom kasnije kroz priznavanje statusa djeteta smrtno stradalog, kroz određenu sudsku praksu imali smo obvezu reguliranja njihovog statusa.

Prvu repliku je tražila gospođa Selak Raspudić. Uvaženi ministre, kao što sam već ranije nedvosmisleno rekla, meni je ova rasprava o privilegijama neukusna, jer sam potpuno svjesna toga da ono što uzimamo zdravo za gotovo, kao što je zdravlje i život naših bližnjih i nas samih je jedina stvarna privilegija koju niti jedna materijalna stvar ne može kompenzirati, pa tako ni sva ova prava koja ćemo mi dati hrvatskim braniteljima. Međutim, mislim da se i ovaj dio rasprave mogao izbjeći ponovno u Hrvatskom saboru, jer smo o tome govorili i u prvom čitanju zakona, no niste se u svome zakonskom prijedlogu, ovom novome, osvrnuli na sve ono što vam je gospodin Bakić govorio ranije. Dakle, bez obzira na moje neslaganje sa svim njegovim prijedlozima, smatram da je u duhu demokracije da ih vi uzmete u obzir i pismeno se očitujete o njima jer su oni dani već u prijedlogu prvog čitanja, tako bismo sada imali jasniju i fokusiraniju raspravu.

Gospodin Miro Bulj. Hvala lijepo. Ministre, vi ste se očitovali na kolegu Bakića koji je iznio niz svojih stavova koje ima u demokraciji pravo iznijeti, ali nakon 30 godina od srbo-četničkog okupiranja Republike Hrvatske, 26 godina od osloboditeljske operacije Oluja, ja bi vam postavio jedno pitanje, koje sam postavio bezbroj puta, a da cijela javnost zna. Što ste poduzeli da se financiraju štete koje su počinjene od srbo-četnika, da napokon Hrvatska dobije ratnu štetu od Srbije? Od agresora. To je vrlo bitno pitanje kao suprotiv ovoga što se postavlja kao pitanje od kolege Bakića.

Razumijem vaše pitanje, ali ono evo nije tema današnje rasprave, no bez obzira što nije tema, Ministarstvo hrvatskih branitelja vrlo aktivno, zajedno sa resorima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, analizira sve korake, sve mjere, sve radnje koje su usmjerene na potraživanje štete, a ovdje ću posebno izdvojiti napore koje činimo u pogledu obeštećenja osoba koje su provele dio svog života kao zatočenici srpskih koncentracijskih logora. Ministar je povrijedio članak 238. kazavši da ovo nije tema. Da, upravo je tema ratna šteta koju su učinili srbo-četnici ovome prostoru i mi imamo pravo tražiti ratnu štetu i to je naša obaveza i vas kao ministra i nas kao saborskih zastupnika. Suprotive ovome svemu o čemu je kolega Bakić govorio, izori financiranja moraju biti jasni.

Bila je čista replika, to znate, ne?

Bila je replika, zato slijedi opomena. Uh, nadajmo se i neće više biti. Gospodine ministre, od vas očekujem, kad izađu ovako zastupnici i počnu govoriti o privilegiranoj kasti branitelja da puno žešće reagirate i ne dozvolite da se govori da su djeca poginulih branitelja privilegirana u ovoj državi, jer nisu to, jer nemaju roditelja, nemaju oca, tako da bi molio vas da na takve izjave zastupnika reagirate puno čvršće i puno žešće. Apsolutno uvijek i svugdje, na početku i predstavljanju Konačnog prijedloga zakona sam pozvao zastupnice i zastupnike na doprinos u stvaranju ozračja u društvu da se hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata vrednuju na način kako to zaslužuju i potpunosti vas podupirem. Uvijek i svugdje mi hrvatski branitelji reagiramo i moramo reagirati, jer nažalost, to je pojava koja se učestalo događa, a hrvatski branitelji temelj su samostalne i suverene Hrvatske države i sve ovo što govorimo i što radimo, radimo upravo u svjetlu da bi uspostavili normativne i administrativne okvire u kojima će hrvatski branitelji biti i imati status onakav kakav zaslužuju. Sigurno ovakve insinuacije smo slušali 2000. godine prema Domovinskom ratu kada su hrvatski Domovinski rat slali u Haag. Ali dobro, pobjeda je bila malo teža, ali smo pobijedili. Ja bih htio čuti da još jednom ponovite našim kolegama svim zajedno na koji način kad ste došli kao ministar hrvatskih branitelja kakvo ste zatekli Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zakon o hrvatskim braniteljima, u kojem je rasulu cjelokupno stanje društva. Evo ja vas to molim. Hvala vam lijepa. Samo trenutak. Izvolite gospodine Bulj, povreda Poslovnika. Kolega Deur je povrijedio članak 238.

Druga opomena zbog zlouporabe ovoga članka, ali sada odgovor na, zbog povrede Poslovnika normalno. Ne sad je odgovor na gospodina Deura. Povreda Poslovnika isto? A izvolite. Poštovani kolega Bulj ja sam, članak 238. Ja sam vrlo lijepo kazao 2000. Godine kada je počeo progon Hrvatske države i Domovinskog rata.

Odgovor na gospodina Deura. Ne naravno na sve što je rekao sada, nego na ono što je rekao u replici. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Deur. Dakle, stanje u Ministarstvu hrvatskih branitelja 2016. godine oslikavalo je odnos društva i tadašnje vlasti prema hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu. Prosvjed hrvatskih branitelja i pokušaj dijaloga, uspostave dijaloga neuspio. No, ono što je u pogledu statusa hrvatskih branitelja važno ovdje podsjetiti da su tada bili zatvoreni svi rokovi za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja. Dakle, na tisuće pokušaja ostvarivanje statusa onemogućeni su tada zatvorenim zakonskim rokovima. Nikad zasigurno nećemo shvatiti prave razloge zašto su ti rokovi zatvoreni. Na tisuće umrlih hrvatskih branitelja u nemogućnosti ostvarivanja elementarnog statusa. Poštovani ministre, kažete da zaobilaženje Zavoda za vještačenje ima svrhu ubrzati čitav proces, odnosno da ćete stručnjake izvući iz tog zavoda u posebno povjerenstvo. Ali evo meni zaista nikako nije jasno kako će to ubrzati proces? U čemu je problem da se eto ta skupina stručnjaka ne radi to u okviru Zavoda za vještačenje, da se procedure ubrzaju u samom zavodu.

Dakle, potpuno je jasno da su danas po metodologiji vještačenja u Zavodu za vještačenje i hrvatski branitelji i sve druge osobe koje su osobe sa invaliditetom ili osobe koje pokreću postupak za reguliranje tjelesnog oštećenja. U ovom postupku predviđeno je izdvojiti i metodološki uspostaviti vještačenje samo za hrvatske branitelje, a kasnije ćemo doći u drugom prijedlogu zakona i o osobama, odnosno civilnim žrtvama Domovinskog rata gdje će ova ista vještačenja imati svoju ulogu. Dakle, ne govorimo ovdje o istim vještacima, ne govorimo ovdje o preklapanju nadležnosti. Ovdje govorimo o metodologiji vještačenja koje će provoditi ovlaštene osobe, stručne osobe, a paralelno sa time omogućavamo i smanjujemo broj osoba na Zavodu za vještačenje. Poštovani ministre, evo upravo zahvaljujući hrvatskim braniteljima koji su stvorili slobodnu Hrvatsku državu kolega Bakić može slobodno danas iznositi svoje mišljenje. Ima pravo na to. Međutim, krajnje je degutantno nazivati hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji zasebnom kastom. Ne znam jesu li oni bili ta zasebna privilegirana kasta kada je '91. trebalo stati na prvu crtu obrane? Na žalost u Hrvatskoj državi još uvijek ima samo jedna kasta, a to je od davne '45. godine koja nije dobila stanove od države nego ih je zauzela kada je protjerala domicilno stanovništvo i iz Zagreba i svih ostalih mjesta. Hvala lijepo, poštovani zastupniče, u potpunosti se slažem i ponovit ću i pozvati sve nas, koji javno djelujemo, sve osobe koje na bilo koji način u javnom prostoru odašilju poruke da se suzdrže od neprimjerenih poruka prema hrvatskim braniteljima, štoviše uspostavimo odnos, izgradimo odnos i doprinesimo ozračju gdje će hrvatski branitelj biti ponosan na ono što je činio, a poglavito stvorimo ozračje u hrvatskom društvu gdje će djeca naših poginulih hrvatskih branitelja ponosno isticati da su djeca ljudi koji su život položili za slobodu koju danas uživamo. Hvala lijepa. Evo opet, nemate više replika. I sada ispred Kluba zastupnika Mosta govorit će gospodin Miro Bulj.

Uvaženi ministre sa svojim suradnicima, kolegice i kolege. Današnji Zakon tj. donošenje ovog izmjena zakona, ja samo mogu ponoviti ono što sam rekao i kroz replike, da je Zakon donesen primjenjuje se prije tri godine, nažalost, ono što sam govorio kad je bila rasprava o ovome Zakonu, važećeme, prije 4 godine, tada sam rekao da Zakon nije primjenjiv. I moramo kazati nakon 30 godina od srbo-četničke agresije, rekao sam malo prije 26 godina od veličanstvene operacije osloboditeljske Oluje, danas i dalje raspravljamo još uvijek o zakonima o hrvatskim braniteljima, što je trebalo biti davno definirano, prava tih ljudi, jer u ovome trenutku vrlo je bitno spomenuti da kad odemo kod svojih suboraca, evo nedavno sam bio i na Dinari, bio je izaslanik ministra, bili su i drugi ljudi branitelji, onda se sjetim svojim poginulih na Dinari, poginulih 7. gardijske brigade i ostalih naših poginulih.

Ne mogu ga prihvati, ali borili smo se za demokraciju, o tome moramo raspravljati. Ali isto tako, ne mogu prihvatiti da je samo jedna strana, politička opcija blatila, omalovažavala istinu o Domovinskom ratu. Ponovit ću. Uza sve teške riječi koje su pale o Domovinskom ratu, o ulozi ljudi i hrvatskih branitelja bilo od Vukovara do Dubrovnika, svih postrojbi vrijeđalo od HOS-a, poglavito ljude koji su bili u HOS-u, od ljudi koji su bili u policiji, redarstvenici do svih pripadnika i sastavnica Hrvatske vojske, najveća uvreda je bila uhititi, locirati, transferirati, procesuirati. To je najveća uvreda. Kad je se reklo za jednoga junaka Domovinskoga rata, tj. najveće operacije, generala Antu Gotovinu da ga triba locirati, to je rekao, činjenica je Vladimir Šeks. I ne smijemo sad govoriti da je govorila samo Račanova vlada il bilo koja vlada i nije ovo pitanje kolega Deur ljubavi, nije ovo pitanje samo ovoga papira iz kojeg će proizaći zakon, nego vrijeđanje dostojanstva Domovinskog rata i istine o Domovinskom ratu, jer ne može nitko kazati, poglavito tada predsjednik Hrvatskog sabora da triba uhititi, locirati i uhititi i transferirati i procesuirati bilo koga. U dogovoru zajedno sa Sanaderom, tada predsjednikom Vlade i Stipom Mesićem predsjednikom države. Te stvar što su se događale u tom procesuiranju, lovu na hrvatske junake, dajući transkripte Haagu, to je više vrijeđalo hrvatske branitelje nego sve ovo na papiru što pišu ove kako ih nazva malo prije, privilegije ili kako ih hoće nazvati. Znači, najbitnija je istina o hrvatskom vojniku, promocija istine, ulaganje u istinu. Imamo mi brojne snimatelje, od Petra Malbaše i mog Sinjana koji je ostavio veliki trag, to triba objediniti i govoriti istinu o Domovinskom radu školama u Vukovaru, ne da imamo dvi škole. Mi imamo istu državu, to je Hrvatska država, ljudi srpske nacionalnosti moraju prihvatiti, mi ih prihvaćamo kao državljane Hrvatske, politički, mislim, i ne smijemo dalje promovirati da idemo u nekakve zakona pa ispada da smo mi taj zakon donili, to vriđa, zakone o civilnim žrtvama, a da nemamo registar agresora, mi moramo imati registar agresora. To je budući zakon i to vriđa više branitelje i demotivira jer oni su zaslužni za ovu demokraciju i stav gospodina Bakića malo prije, moje kolege Đakića i mene i svih nas koji ovdje raspravljamo i to je zasluga hrvatskog branitelja i neka drugačijih stavova i raspravljamo u drugačijim stavovima i nismo neprijatelji, ne tribamo se slagat. Al nesmimo bacat blato na jednu političku opciju kad je i druga radila i možda još gore stvari prema onima koji su stvorili domovinu, koji su temelj Hrvatske države, a temelj je hrvatski branitelj i hrvatski vojnik i vjerujte mi ja mogu analizirati ovaj zakon, mogu govoriti o ovome zakonu, ali jedno je sad nakon ovoga vremena šta i ministar priznao da u biti Zakon nakon tri godine nije provediv. I nisu ovdje samo nomotehničke izmjene, ovdje ima dosta izmjena. Veliki dio čanaka se mijenja ovoga postojećega Zakona i vjerujte mi kad budemo razgovarali demokratski i kad se ne budemo blatili samo politički da je jedna vlada radila nešto protiv, a druga ne. Pa šator je nastao zbog Zakona o civilnim žrtvama, šator gospodine Deur, u kojeme ste vi bili, isti taj Zakon kojega ćete danas podržati i to je istina. Zato nemojmo bacati blato, govorite demokratski, ne tribate se slagat s menom, možete dignuti povrede Poslovnika, možete reći meni što oćete, ali najviše politizacija u datom trenutku je vriđala branitelje. Znači, politizacija i poruka uhititi, meni uvijek to odzvanja u ušima, ja ne znam zbog čega. Ali je činjenica da to najveća uvreda hrvatskim braniteljima. To je moj stav, veće uvrede nema od izjave Vladimira Šeksa, kad je rekao prema divljoj zvijeri, ne bi se tako ponašali, jer bi se digla Udruga za zaštitu životinja, ja volim, ja sam isto, s te strane volim zelene politike. To su boli, zato nemojmo se nabacivat blatom, nego ovome zakonu raspravljajmo demokratski i kad se ne slažemo, međutim, ne mogu prihvatiti činjenicu da se o Zakonu raspravlja u kontekstu toga da su ljudi koji su uzeli pušku 91. godine, da su bilo čime tada bili privilegirani. Ne mogu tu činjenicu prihvatiti, ti ljudi, između ostalog i moji suborci bili s ove strane live, bio je tu Ćipe general Prkačin il gospodin Sačić il nebitno Deur, Đakić ili moje kolege od ministra, mi smo u istom rovu, tj. zajedno, nismo se pitali jeste livo, jeste desno, jeste partizani jeste ustaše, bio nam je isti cilj, sloboda Hrvatske.

Bilo s liva, bilo s desna, bilo s moje stranke. I to je ono osnovno, temeljeno je dobar, pravičan zakon za sve hrvatske branitelje, nažalost i ovaj zadnji, koji je sad važeći je bio neprovediv i zbog toga su određeni, jedan veći broj hrvatskih branitelja koji je dao zahtjev za ostvarivanjem tih prava, nažalost, zbog neprovedivosti nije ostvario ta prava. I ako se ovim Zakonom pokušaje, ili je cilj to dostići onda je to dobro. Da li možemo mijenjati te stvari amandmanima? Možemo. Ali ne smimo više vriđati te ljude, ako ima problematičnih stvari triba o njima govoriti, ali vriđati ljude, isključivo ih politizirati, kao što je politizirano u Zakonu o civilnim žrtvama, kao ključnom točkom, jednom od ključnih, kad je bio šator u Savskoj 66, sad Trg Nevenke Topalović, pokojne. I sad taj isti Zakon oni koji su organizirali, sad je dobar Zakon i naravno da je to loša poruka, toliko o tome. Znači, branitelji i hrvatski vojnik i jedino nam je bitna istina o hrvatskom vojniku i virujte mi da više vriđa neistina i politizacija hrvatske branitelje nego sve ovo što je napisano na papiru. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, gospodin Stipo Mlinarić.

Koliko vidim u sabornici nema SDSS-a, čudno mi je da neće konstruktivno raspravljati o Zakonu o hrvatskim braniteljima, da ga popravimo, to mi je jako čudno, a kad je Zakon o civilnim žrtvama rata koliko se sjećam Dragana Jeckov je bila itekako zainteresirana za taj Zakon. Al nema veze, mi ćemo bez njih. Zakonom o općem oprostu obuhvaćeno je oko 20 tisuća osoba, zašto je ovo bitno? Vlada i ministar Medved potrgaše se od uvjeravanja kako pobuđeni Srbi i agresori ne mogu participirati u pravima hrvatskih branitelja, evo ja ću ih sada javno demantirati s ovim komadom papira, koji većina prisutnih ovdje zna, ali ga želi zaboraviti.

Također znamo da je proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja dovršen 15. 1. 98. godine. Ovdje imam presliku radne knjižice, naknadno priznat radni staž pod nazivom i sjedištem poduzeće MUP Krajine, Vukovar u vremenu od 17. 10. 91. do 29. 7. 97. godine. Dakle, 5 godine, 9 mjeseci i 13 dana priznatog staža na osnovu rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tu činjenicu, kao ni činjenicu da kao pripadnik MUP-a SAO Krajine uz aboliciju koju mu je također dala Hrvatska, ta osoba po novom Zakonu o braniteljima može zatražiti i status dragovoljca. Ministar nije ni pokušao ispraviti, ali mu se zato ministarstvo bavi demantiranjem izjava koje nikada nisu izrečene, na način kako ih to ministarstvo na svoju sramotu pokušava prezentirati. Naravno, mislim na svoje izjave. Obraniti koalicijskog partnera, njegove perfidne namjere, njegove primitivne napade na hrvatske branitelje, očito je postao jedini prioritet sadašnjeg Ministarstva hrvatskih branitelja. Sjećamo se svi bezočnog napada i optužbi zastupnice Jeckov u ovoj Sabornici, kada je optužila branitelje Vukovara za zločin i nakon te bezočne laži zajedno sa zastupnikom Pupovcem napustila Sabornicu, kako bi izbjegla istinu koja je potom slijedila, naravno opet od mene. Sjećamo se i kako je i tada ministar i zastupnici HDZ-a nažalost, šutili. Nema veze što je izrečena ogavna laž protiv vukovarskih branitelja, nažalost tu su koalicijski jarani su bili prioritet da se prešuti. Pročitao sam ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Kada ih čita osoba koja pojma nema o problematici branitelja, izgleda kako se opet silno proširuju prava branitelja, no istina je posve drugačija. Recimo pravo hrvatskog branitelja na stambeno zbrinjavanje. Ovom ministarstvu trebalo je 22 godine kako bi se riješilo 18000 zahtjeva. Ostalo ih je još oko 10 000 neriješenih. Dakle, ovom dinamikom rješavanja možemo očekivati za 10 godina ako i tada je broj rješavanja zahtjeva iz godine u godinu se smanjuje, a za ovu nisam našao niti jedan podatak koliko je dodijeljeno stanova. Kako smo svjesni činjenice kako svaki dan umire 14 branitelja pitanje je tko će od ovih 10 000 doživjeti mogućnost stambenog zbrinjavanja ili prava iz mirovinskog sustava? Slušali smo nedavno jednog lažnog antifašistu kako laže da su prosječne braniteljske mirovine 6200 kuna. Taj lažni antifašist laže iz samo njemu poznatih razloga jer stvarna istina jest da je prosječna mirovina hrvatskih branitelja po zadnjim dostupnim podacima 4200 kuna, a najniža braniteljska mirovina iznosi točno 2558 kuna i 25 lipa što je preko 1000 kuna manje od predviđenog iznosa naknade civilnim invalidima rata. Nije li to sramota ove države i Ministarstva branitelja? Ne treba se čuditi omalovažavanjima hrvatskih branitelja i bezočnim napadima na njih što od strane medija, što od strane strateškog koalicijskog partnera kada ni Ministarstvo branitelja ne staje u obranu hrvatskih branitelja.

Njih 500 nikad neće ostvariti svoja prava na status hrvatskog ratnog vojnog invalida jer su nakon pokretanja ovog dugotrajnog postupka umrli. Zašto u zakonu nije navedeno da će se ministar obvezati i na izmjenu Pravilnika vezanog uz rokove privremenih rješenja, jer su sadašnje od tri godine ne samo predugi, nego i nepotrebni. Tu se radi o kroničnim bolestima dijagnosticiranim i kontroliranim više od 20 godina. Treba li ministru dati baš tolike ovlasti koje mu daje ovaj prijedlog izmjene i dopune. Ministru se daje ovlast imenovati i predsjednike i članove liječničkih vijeća. Predlažem ministru imenovati predsjednika liječničkog vijeća, a za članove liječničkog vijeća da mora ići na javni poziv. Mislim da bi to bilo najidealnije. Na žalost opet je propuštena prilika urediti još neke stavke zakona poput onih vezanih uz prava HVO-a. Oni su i dalje najviše oštećeni ovim zakonom, jer niste unijeli promjene koji zaustavljaju njihovu diskriminaciju. Oni su najpodcjenjenija i najdiskriminiranija skupina koja je tako puno dala za Hrvatsku, a tako je malo dobila od Hrvatske. I ove promjene koje se navode u izmjenama i dopunama dobro došle su, ali su nedostatne. Žao mi je što ova Vlada nije našla dovoljno sluha i sućuti za našu braću i sestre pripadnike HVO-a a mogli su i morali su. Idemo dalje. Nije ovaj put Vlada željela maknuti uvjete kojim ponižava ne samo hrvatske branitelje, nego i obitelji poginulih vezano za uvjete ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima. Naime, umjesto da se prikupljaju i dostavljaju hrpetine dokumentacije predložena je izmjena članka 103. Zašto? Jer smatramo da hrvatski branitelji zaslužuju najviši standard prava. Ako pripadnici nacionalnih manjina mogu jednostavnim pozivom na članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina bez obveze ikakve provjere ostvariti prednost pri zapošljavanju. Kako je moguće da hrvatski branitelji to ne mogu pozivom na članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Treba li vas podsjećati da su branitelji ustavna kategorija? Padaju u vodu pri pokušaju provedbe, jer stvarnu prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to jednostavnim pozivom na članak 22. u odnosu na kandidata sa istim uvjetima. Kako zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nije ustavna kategorija već se dogodilo da dijete poginulog hrvatskog branitelja nije dobilo posao nego ga je dobio abolirani četnik. Sve dok Zakon o braniteljima ne postane ustavna kategorija, sve odredbe o prednosti zapošljavanja i druge nemaju smisla kao ni odredbe kojima se kažnjava pravna ili fizička osoba koja nije postupila sukladno ovom zakonu. I na kraju, ponovit ću pitanje koje sam postavio i prošli put. Zašto se odustalo od proglašenja ovoga zakona ustavnim kada vidimo iz prakse da nacionalne manjine, a ponekad ti pripadnici su i osobe koje su sudjelovale u agresiji na Hrvatsku imaju veća prava od hrvatskih branitelja. Za mnoge hrvatske branitelje je već sada prekasno, ali još nas je živih. I dalje nas peče nepravda koju nam nanose ovakvi zakoni. Prosvjed u Savskoj je bio

Poštovane kolegice, poštovani kolege. Nakon 3 godine primjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama. Kao razlog ovih izmjena navode se organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupaka daleko izvan zakonskih rokova u postupcima ostvarenja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata gdje postupci traju kako kažete i dvije, tri gone. Predlaže se izostaviti stručnu procjenu kao dio postupka koji prethodi daljnjem vještačenju pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Naše stajalište je da se prethodna stručna procjena ne izostavlja, da je njena svrha opravdana i da se radi o procjeni povezanosti sadašnjeg zdravstvenog stanja sa ratnim stradavanjima. Nadalje zadaća je Zavoda da se utvrdi postotak oštećenja ne ulazeći u ono utvrđeno stručnom procjenom. Praksa je pokazala da dolazi do problema gdje Zavod za vještačenje čak u drugom stupnju opovrgava stručnu procjenu i vještačenje u prvom stupnju što je neutemeljeno i o tome postoji i sudska praksa koja govori tome u prilog. Navodite da je rok za donošenje rješenja prema Zakonu o općem upravnom postupku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sigurno ni ove predložene izmjene neće ubrzati postupke i ponovno će se kršiti odredbe vezano za rokove donošenja rješenja. Ovim izmjenama i dopunama vještačenja koje je obavljao ZOSI će biti prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja kao što je to bilo do 2015. godine kako navodite uz opravdanje da vještačenje branitelja zahtjeva posebnu metodologiju rada. Svjesni specifičnosti u postupanjima i opravdanosti posebne metodologije rada moramo napomenuti da već sad u Zavodu za vještačenje na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji provodi se vještačenje u posebnoj organizacijskoj jedinici na temelju posebne liste oštećenja organizma. Dakle, opravdana specifičnost u postupanjima već postoji. Izdvajanje vještačenja pri Ministarstvu hrvatskih branitelja stvara nepravdu prema svim drugim korisnicima koji također neopravdano čekaju vještačenje mjesecima. Zavod za vještačenje vještači za potrebe resora socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba s invaliditetom, prava po osnovni rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštiti ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja. Zavod za vještačenje obavlja poslove za sve osobe sa invaliditetom od 2015. godine i smatramo da je pravednije i pravilnije da su se područne službe ZOSI-a ojačale kadrom liječnicima specijalistima iz područja koji vještače kako bi svim korisnicima bila dostupnija usluga vještačenja i nastavili sa radom bez potrebnih izdvajanja branitelja. Prema podacima koje je Zavod za vještačenje dostavio pravobranitelji za osobe s invaliditetom za punu učinkovitost u rješavanju problema bilo bi potrebno zaposliti još oko 50 vještaka specijalista u punom radnom vremenu. Osnivanje posebnih liječničkih vijeća zapošljavat će se dodatni liječnički kadar koji se mogao usmjeriti u Zavod za vještačenje za dobrobit svih korisnika.

Dakle, neosporno je da Zavod za vještačenje ima poteškoća, da postupci traju za sve i ovim izdvajanjem kako kažete stvorit će se prostor za druge korisnike, ali i dalje ti postupci dugo traju za sve druge korisnike. Zavod za vještačenje se mora bez obzira na ove izmjene i dopune za druge korisnike, za dobrobit svih drugih građana znači ubrzati i na neki način učiniti dostupnijim da on ima svoju svrhu, jer puno korisnika kako ste i naveli ne dočekaju utvrđivanje vještačenja kako u resoru branitelja, tako i u drugim resorima a smatramo evo da svi imaju pravo na punu uslugu. Prijedlogom zakona o izmjena i dopunama namjerava se ispraviti nepravda gdje već se 3. godinu dozvoljava da branitelji koji su pravo na status ostvarili prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a ovdje se to odnosi na sudionike Narodne zaštite ako su već ostvarili mirovinu prema prijašnjim propisima Zakon o mirovinskom osiguranju nisu ima pravo na ponovni izračun odnosno obnovu postupka i najnižu mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Branitelji su u međuvremenu pokrenuli na stotine tužbi u protekle 3 godine i unatoč pravomoćnim presudama Upravnog suda u Osijeku i Visokog upravnog suda u Zagrebu u kojima se poništavaju rješenja u prvom i drugom stupnju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je i nadalje univerzalno u svim područnim službama donosio rješenja da se odbijaju zahtjevi za ponovni izračun mirovine i tako se propuštalo izvršavati sudska praksa. Dakle, to je neosporno što se događalo u protekle tri godine. Resorno Ministarstvo hrvatskih branitelja i resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike su tri godine dozvoljavali takvu pravnu nesigurnost i neprovođenje sudskih presuda što je ozbiljan problem zaista. Nakon pismenog upita ministru Aladroviću u ožujku 2021. godine je određeno novo postupanje i tumačenje propisa koja su na snazi već 3 godine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odjednom je prihvatilo pravno stajalište dakle sada u ožujku 2021. godine Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te uskladio svoje postupanje i omogućio korisnicima mirovine ostvarenje prema općem mirovinskom propisu ponovni izračun mirovine prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. No u praksi to ponovno znači da na žalost unatoč novim preporukama ministra Aladrovića i dalje branitelji doživljavaju nepravdu, i dalje područne službe pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dobivaju odbijenice odnosno ne dopušta im ponovni izračun mirovine unatoč novim preporukama. Znači ako, neusklađenost, manipulacija i loša međuresorna suradnja govori o tome ako postoje nova tumačenja koje je donijelo Ministarstvo socijalne politike, odnosno rada, mirovinskog sustava i socijalne politike zašto onda sad te prijedloge treba ponovno donijeti, promijeniti u zakonu, izmjenama i dopunama predloženog zakona ako postoji novo tumačenje. No, novo tumačenje ponovno nije u praksi dostupno. Tako da evo, nama je teško za shvatiti, a kamoli braniteljima koji se obraćaju u ostvarenju svojih prava pri nadležnim područnim službama Zavoda za mirovinsko osiguranje. Dodatno se proširuju prava, a naše pitanje je do kad će se takva praksa provoditi, da nakon četvrt stoljeća se proširuje krug branitelja i priznaje status hrvatskih ratnih vojnih invalida. U intenciji je da se zadovolje pojedinačni interesi, uvode se dodatna prava i članovima njihovih obitelji, a postojeći zakon nije bio provediv kao što smo ovdje i u raspravama imali prilike čuti.

Sad govorite o ubrzanju postupka, a niste ostvarili i planirane ciljeve niti u ovom šestomjesečnom periodu. U ovoj godini je preminulo, u prošloj godini je preminulo 5681 branitelj. Smrtnost branitelja je sve veća, te njihovo oštećeno zdravstveno stanje i godine starosti dovode do sve većih potreba za zdravstvenim i socijalnim uslugama. Potreba za palijativnom skrbi, problemi smještaja za sve korisnike iz sustava socijalne skrbi i smještaj branitelja je izazov kojim se resorna ministarstva u sve većoj mjeri moraju angažirati. Samo 8% branitelja bi trebalo biti, samo 8% branitelja koji su obavili sistematski pregled je ocijenjeno kao zdravim što je alarmantan podatak. Povod izmjena zakona bi trebao biti i zdravstvena usluga i socijalna skrb braniteljima osim financijskog zbrinjavanja jer je psihofizičko zdravlje branitelja sada više narušeno nego je to bilo u poslijeratnim godinama. Što se tiče proširenja prava dosadašnjih prava za ratne veterane i članove njihovih obitelji smatramo da dodatna proširenja nisu potrebni, da su branitelji u okvirima mogućnosti državnog proračuna adekvatno zbrinuti, te da se, pogotovo ako se uzme u obzir druge društvene skupine, civilni invalidi, umirovljenici, socijalno ugroženi, nezaposleni i mladi, te oni koji rade za minimalac i njihove obitelji.

Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre, drage kolegice i kolege. Mi se nalazimo danas u 21. godini 21. stoljeća. Djeca rođena nakon Domovinskog rata koja nisu doživjela Domovinski rat, dakle ta djeca danas već imaju svoju djecu i to djecu koja su na pragu osnovne škole. Znači druga generacija je već stasa koja nije čula za stradanja u Domovinskom ratu. I mi evo 30 godina nakon rata još uvijek prebrojavamo koliko je branitelja branilo ovu zemlju, još uvijek govorimo o pravima branitelja iz tog rata 30 godina dalekog. Još uvijek pravdamo sve naše mane, loše stanje u društvu, ekonomsku zaostalost, zaostalost u razini razvoja svih demokratskih institucija vrlo često dakle pravdano time kako smo imali rat. Zaista je sramotno za sve hrabre branitelje, danas veterane koji su nas obranili, koji su izborili ovu našu državu. Dakle, sramotno je da danas postoji makar i jedan koji nije ostvario svoja prava i to pogotovo radi sporosti administracije. To je porazno. Žalosno je danas 30 godina nakon rata imamo i puno loših primjera koji svojim nezakonitim preuzimanjem zasluga korištenjem raznih prava, privilegija bacaju ljagu na prave branitelje koji ta prava zaslužuju.

Ministar je rekao u raspravi na prvom čitanju kako danas imamo 430 000 živih branitelja. Neposredno nakon rata ako se sjećate govora predsjednika Tuđmana o stanju nacije 1995. godine tada je rekao, evo citiram: „Podijeljeno je 337579 spomenica Domovinskog rata koja se dodjeljuje svim vojnim i civilnim sudionicima. U prošloj '95. godini veličina Hrvatske vojske kretala se od 96800 do 205397 ljudi, a od tog broja bilo je 158412 mobiliziranih vojnih obveznika. U Domovinskom ratu sudjelovalo je i 38350 pripadnika redarstvenih snaga Ministarstva unutarnjih poslova. Evo ako pribrojimo Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatsku vojsku ovaj veći broj imamo negdje oko 250 000 branitelja u izvještaju predsjednika Tuđmana '95. godine. Danas imamo ih 430 000.

U njemu bi se u tom registru morali naći i podaci o članovima obitelji poginulih, nestalih branitelja, o svima onima koji ostvaruju nekakva prava na temelju ovog Zakona. Je li ona javna ili ne to je sada drugo pitanje, ali baza podataka mora postojati.

Dakle, to će biti svi oni koji nisu nosili oružje, svo medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, članovi vatrogasnih postrojbi, pomorci, članovi posade brodova trgovačke mornarice te pripadnici civilne zaštite. Koja će im prava biti dodijeljena ne znamo još, ali saznat ćemo naknadno putem pravilnika kojeg će donijeti Ministar. Već smo govorili dosta o ovom novom modelu vještačenja.

70 milijuna eura je dakle uloženo u projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, jer smo tada kako su rekli imali previše invalidskih mirovina, trebalo je pooštriti kriterije za odlazak u invalidske mirovine i organiziran je dakle Zavod za vještačenje. Međutim, evo sada taj Zavod za vještačenje radi presporo. Zašto ne ubrzati procedure i dati neke rokove? Dakle međutim ovim Zakonom se predlaže se dakle preskakanje tog Zavoda da se njegova nadležnost što se tiče branitelja u potpunosti stavi u nadležnost Ministarstva branitelja te da vještačenje preuzmu liječnička povjerenstva čije će članove osobno imenovati ministar. Dakle, u prvom stupnju odlučivat će povjerenstvo tri liječnika, a eventualno u drugom nekom žalbenom povjerenstvo pet liječnika koji će biti plaćeni po ugovoru o djelu. Po novome dakle svi novi zahtjevi iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine po osnovi pripadnosti HVO-u dakle vještačit će se pred ovim povjerenstvima umjesto pred ovlaštenom javnom institucijom. Dakle evo pitala sam zašto ne ubrzati procese unutar toga Zavoda ako smo nezadovoljni kako Zavod funkcionira, a ne izvlačiti sada stručnjake ili zapošljavati neke nove stručnjake koji će ne znam hoće li sada kao što sam rekla Ministarstvo obrazovanja evo za osobe koje su tamo kroz njihovo ministarstvo sada će oni imati svoja neka povjerenstva. Dakle, zašto ne u jednom Zavodu za vještačenje raditi na tome da se procedure unutar tog Zavoda svakako ubrzaju? Trebaju se ubrzati, je li kažem, mislimo da ovo nije pravi put. Ratni put za stjecanje novih prava također više neće biti potrebno niti dokumentirati ratni put. Predlagač tvrdi da je to suvišno, jer pribavljanje dokaza o ratnom putu onemogućava provođenje postupka u zakonskom roku te da se podaci o ratnom putu za svakog hrvatskog branitelja ionako već nalaze u evidenciji branitelja. Dakle, nije ih potrebno dokazivati. Izrazito smo protiv višestrukih stambenih zbrinjavanja unutar jedne obitelji. Već je o tome govoreno, dakle i djeca poginulog hrvatskog branitelja koji je već stambeno zbrinut. Dakle, imaju već stanove. Evo ostvarit će novo pravo i novost ponovno ćemo ih stambeno zbrinuti. U članku 34. evo uvodimo i nekako pravo na dodjelu garaža i to dodjelu u vlasništvu. Apsolutno se protivimo odredbama koje ovo ministarstvo izuzimaju od ostalih zakona. Dakle, ondje gdje se kaže da se neće primjenjivati Zakon o državnim službenicima itd. Isto tako u izvještaju Saboru neshvatljivo je da Ministarstvo ne treba više podnositi izvještaj, godišnji izvještaj Saboru o primjeni ovoga Zakona. Što se tiče prioritetnog zapošljavanja djece branitelja dakle dodatno se reguliraju prava na prioritetno zapošljavanje djece i članova uže i šire obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Međutim, evo kao što sam rekla najmlađe dijete hrvatskog branitelja ono koje je rođeno na završetku 95. godine danas ima 26 godina, znači, 26 godina. Dakle, traži ministar da se djeci dragovoljaca, ratnih vojnih invalida, branitelja s najmanje 100 dana borbenog sektora čiji roditelji koriste naknadu za nezaposlene ili zajamčene naknade osigura prioritetno zapošljavanje na svim radnim mjestima u javnim službama i ustanovama kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad ili županija. Prednost se također traži i za već zaposlenu djecu branitelja koji rade na poslovima koji ne odgovaraju stupnju njihovog obrazovanja i natječu se za bolja i uvode se visoke novčane kazne. Još jedan sporan detalj za jedinice lokalne samouprave koje će biti dužne besplatno ustupiti građevinsko zemljište i komunalno opremanje svim onim braniteljima iz njihovog mjesta kojima je odobren kredit za gradnju kuće. Dakle, urediti pristupne ceste, javnu rasvjetu, okoliš za potrebu korištenja građevine. Dakle, uvesti sve priključke, mrežu, snositi troškove komunalnog doprinosa. Dakle hrvatski branitelji zaslužuju svaku počast i brigu, našu duboku zahvalnost. Nedopustivo je kao što sam rekla da i danas još ima 30 godina nakon rata ima branitelja koji nisu ostvarili svoja prava radi sporosti administracije. To je zaista očajno. Ali je li ovo pravi put da to riješimo to je pitanje. Dakle, uopće ne sporim o tome da je porazno za državu da imamo branitelje koji dan danas nisu ostvarili svoja prava. Izvolite.

Ma ako postoji iti jedan hrvatski branitelj koji nije u 25 godina uspio ostvariti svoja prava, a saznali smo argumentirano da nije riječ samo o jednome, nego je riječ o sustavnom problemu zbog kojeg se ponovno mijenja zakon to je poraz svih nas, društveni poraz. Ali taj poraz ima i političko ime i prezime, jer oni koji su nas doveli u tu situaciju da ti ljudi nakon 25 godina, dakle gotovo da je njihov život prošao nisu dobili status koji zaslužuju su danas oni koji se nominalno za taj isti status bore. Onda je opravdano pitanje čine li oni to doista za te iste branitelje ili nude još jedno polovično rješenje, a ovo rješenje pokazuje da su ona sva prethodna i bila polovična jer inače ovo ne bi bilo potrebno zato da bi svaki put nanovo mogao kupovati njihove glasove radeći navodno u ime hrvatskih branitelja. Između dvije Hrvatske kakve su nam se ovdje nudile jedna je koja o pravima branitelja govori kao privilegijama što sam oštro osudila i one druge koja ne dopušta da kritički razmišljamo o ponuđenom zakonskom rješenju ignorirajući sve ono što se nudilo suvislo u raspravi u Hrvatskom saboru postoji cijeli jedan spektar i cijela jedna Hrvatska između koja želi da se valorizira doprinos hrvatskih branitelja i koja je svjesna njihove žrtve, ali koja želi da se to učini na pravedan način koji će prvenstveno koristiti njima samima. Mislim da smo svi svjesni da je najveći problem koji se dogodio i koji se sada više ne može kao odluka povući nazad, činjenica da se cijela jedna generacija radno sposobnog stanovništva, braniteljskog stanovništva u sposobnim godinama umirovila što je kasnije postao i društveni, ali za njih i zdravstveni problem. Umjesto da smo im omogućili da kreiraju Hrvatsku za koju su se borili poslali smo ih mahom u mirovine gdje nisu ni mogli ništa drugo, nego se vraćati na svoj ratni put što ih je dodatno traumatiziralo. U prethodnom obrazloženju zakona jasno sam naznačila zašto mislim da nije dobro da ovakav zakonski prijedlog i ova vještačenja budu isključivo prepušteni u rukama politike. Sutra na čelu Ministarstva branitelja koji će se možda tada i ukinuti može biti neka politička opcija koja će recimo smatrati što je iz moje perspektive radikalno, da ne treba obilježavati Knin niti obljetnicu Oluje. Čini vam se nemogućim? Pa eto takvu političku opciju sada imamo na čelu glavnoga grada. A što će onda biti sa time da je sve vlast u rukama ministarstva. I ako radite za dobrobit hrvatskih branitelja onda trebate razmišljati kako da osigurate sustav koji će ih štititi neovisno o političkoj opciji koja je trenutno na čelu, a ne za vrijeme dok ste vi tamo ako uzmemo u obzir da su vaše namjere doista časne. I na kraju želim nešto reći o tome što je privilegija, jer je to problem koji se često javlja u društvu pogotovo u mojoj generaciji koja je privilegirana time što su joj često članovi obitelji zdravi pa doista doživljava i kao nasrtaj i činjenicu da se netko može javiti na natječaj i biti u prednosti zato što je dijete hrvatskih branitelja. U mnogim slučajevima to su i djeca hrvatskih branitelja. Preteško je govoriti o tome filmu, a nadam se da će ga svi pogledati. Ali kada u njemu vidite osobu koja je nakon toga što su joj ubijeni i suprug hrvatski branitelj i oboje djece snašla snage da ode u humanitarne misije i da se dodatno školuje, a kaže da jedino što čeka je da sve ovo prođe i da joj to piše na nadgrobnom spomeniku onda shvatite da je doista od nas neosjetljivo govoriti o ikakvim materijalnim pravima kao privilegijama. Izgubljeni životi se ne mogu kompenzirati. Mi možemo samo biti sretni što možemo išta ponuditi za uzvrat onima koji više ovdje nisu tu i zbog čega pate njihove obitelji. Mogu nešto reći i o tome za kraj kakvu Hrvatsku ja zamišljam i kakva bi ona trebala biti. To je Hrvatska u kojoj ima mjesta i poslovnih mogućnosti i nema konkurencije na nezdrav način između djece branitelja i sve ostale sposobne mladeži. To je Hrvatska koja je dala sva prava djeci hrvatskih branitelja, a među tom djecom postoje brojni oni koji su se sami tih prava odlučili odreći jer su i na drugačiji način mogli konkurirati za mjesta na koja se natječu ali to uvijek ostaje njihov vlastiti izbor.

Poštovana zastupnice ne ulazeći sad u vašu opservaciju o ovom što ste rekli o Domovinskom ratu, mene zanima samo da li je normalno i primjereno da se u Hrvatskom saboru govori o privilegiji hrvatskih ratnih vojnih invalida. Dakle, kada je počimao Domovinski rat onda to nije bio piknik, a nije ni trebala pozivnica otići. Znači u rat su otišli pravi hrvatski domoljubi i sad nakon toliko godinama događaju se stvari koje nisu primjerene i koje zapravo ne služe na čast ljudima koji govore da se na takav način vrijeđaju ljudi.

Dakle, postoje neke stvari koje se lako hvataju u hrvatskom i u svakom drugom društvu, a hvataju se zbog toga što su mnogi ljudi u nezavidnoj situaciji, a u nezavidnoj su situaciji jer politika nije omogućila da prosperiraju oni najbolji nego samo oni najpodobniji. Jedna od njih je upravo ta priča o privilegiranima. Dakle, to pada na plodno tlo. Da bi ljudi mogli opravdati svoju nezavidnu situaciju lako će pomisliti da su krivi i oni i lako će za nekoga tako nazvati privilegiranima. Znači smatram da treba tražiti političku odgovornost zbog te situacije u kojoj smo se našli, a govor o nekom tko je izgubio članove obitelji u bilo kojem materijalnom smislu da je nekakvom kompenzacijom odnosno pravom privilegiran je doista jedan oblik ozbiljne moralne neosjetljivosti koji stvara dublje podjele u društvu i potencira jedan oblik primitivnog dijaloga o teškim temama koji sigurno neće pomoći da riješimo ove traume.

To je sve ono što danas vjerujući ovo što ministar Medved kada je došao u Ministarstvo hrvatskih branitelja, ako se sjetimo i ako u istinu bilo bi dobro, evo ja vas molim da izdvojite jedan dan, pola sata, sat vremena da uistinu navratite do Ministarstva hrvatskih branitelja vjerujući da znate ali da to bude još bolje, kvalitetnije, emotivniji da uistinu vidite i da uistinu te privilegije, to je najveća tragedija Domovinski rat odvelo u Haag, te privilegije koje su zvali pojedinci iz visokih institucija su Domovinski rat do izlaska generala Markača i Gotovine. Ja se slažem s time, ali isto ću napomenuti da ne mislim da se prava branitelja smiju koristiti za stjecanje vlastitih političkih bodova, niti da govor o njima ikome od nas apriori daje nekakav moralni kredibilitet da bi mi bili samim time što smo ih spomenuli bolji od drugih. Znate kada će se po mome sudu dogoditi katarza u hrvatskom društvu ukoliko ikada dođe do toga? Dogodit će se kada prvi pod navodnicima pojednostavljeno neupitni desničar se suoči sa svim problemima i malverzacijama koje se događaju i s braniteljima, pa i pitanjima lažnih ratnih vojnih invalida i svim teškoćama koje ih zaokupljaju i kada prvi pod navodnicima neupitni ljevičar se autentično založi za prava i socijalnu osjetljivost prema braniteljima uvijek da ih uvijek kritizira. Kada izađemo iz svojih zadanih pozicija i otvorimo takva pitanja, e onda će se dogoditi ona ključna promjena u društvu da sve krene na bolje, a za koju vjerujem da je moguća. Poštovana kolegice Selak Raspudić, slažem se s vama da je uvijek bolje graditi sustav koji neće počivati samo na pojedincu jer nikada ne znamo koji pojedinac će doći nakon nekoga tko ima uistinu časne i dobre namjere. Podsjetit ću sve ovdje prisutne da smo ovih dana proslavili 30 godina 106. osječke, 107. valpovačke, Virovitica ako se ne varam u ponedjeljak. Znači, … … [[Upadica se ne razumije.]] Da hvala, 30 godina poslije ovdje govoriti o nekim kastama, privilegiranim braniteljima to je žalosno. Mislim da, u principu svi mi ovdje smo privilegirani i trebamo biti zahvalni toj maloj grupi ljudi koja je prije 30 godina učinila ono što je trebalo učiniti.

Zato sam na njih prva i reagirala. Međutim, umjesto da se kao što nam je praksa standardna zgražamo nad time što je kolega Bakić rekao, trebamo prvo pogledati u ogledalo i vidjeti da postoji veliki broj hrvatskih građana koji doista o pravima branitelja razmišlja kao privilegijama. A onda trebamo postaviti pitanje zašto se to dogodilo. Prirodno je da većina građana skida kapu i daje sve počasti onima koji su omogućili da imaju zemlju. Sjetimo se koliki je postotak Hrvata na referendumu se odlučilo za neovisnost Hrvatske, a ljudi danas često pogotovo mlađe generacije o njima razmišljaju kao privilegiranima. Postoji odgovor na to pitanje. Zato što oni nemaju dovoljno izbora niti mogućnosti da ostvare sve svoje potencijale i u tom beznađu su stjerani u kut tako da se okreću jedni protiv drugih. Tko nas je tu doveo?

I što bi trebali mi poduzeti kao saborski zastupnici, kao ministar najbitnija je istina o hrvatskom vojniku i Domovinskom ratu. Često imamo razne izjave o pripadnicima HOS-a, Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske, redarstvenika, policije koje blate te ljude koji su u biti temelj ovog demokratskog sustava i ovoga parlamentarizma i parlamenta u kojemu mi sjedimo. Znači, ključna je istina o Domovinskom ratu, a teške riječi koje su dolazile tijekom cijelog ovog perioda poslije Domovinskoga rata zaista najviše su vrijeđale branitelje i omalovažavale.

Previše neodgovorenih pitanja složit ću se s vama kolega Bulj koji nisu omogućili da ova rana zaraste. Među njima je jedno o kojem se ne govori dovoljno, a to je dokumentacija Vukovarske bolnice koja će nam i otkriti istinu i o nestalima i o svim stradalima u Domovinskom ratu na tome području. Dok se ta pitanja ne riješe, dok se mi ne postavimo državnički u odnosu na susjede ova rana kao i brojne druge neće zacijeliti. Za to treba političke hrabrosti, a izmišljati stalno nova zakonska rješenja koja ostaju nedorečena što pokazuje činjenica da se mijenjaju svakih nekoliko godina neće nas daleko dovesti.

Izvolite.

Nekoliko je stvari koje smatram važnim ovdje ponoviti. Prije svega želim dati jasnu sliku koja demantira tezu, a koja je u svjetlu kreiranja slike o hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu dugi niz godina stvarana. Dakle, hrvatski branitelji su dio našega naroda, dio populacije ali onaj najsnažniji dio a poglavito u vrijeme Domovinskog rata najveći teret iznijeli su ljudi od 20 do 25 godina. Pa svima vama puna informacija kako ne bismo govorili neistine i kako sa ove saborske govornice ne bi upućivali krive poruke.

To je ono što želim ponoviti i podcrtati. Nakon toga hrvatski branitelji koji su oboljeli u obrani domovine i posljedice obrane domovine nisu mogle ostvariti status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Jedan smjer koji je bio između ostalog je usmjeriti hrvatske branitelje koji posjeduju radnu sposobnost u svijet rada, a poglavito očuvati one hrvatske branitelje koji su zaposleni u svijetu rada. I na današnji dan gdje živi 428715 hrvatskih branitelja, a vi gospođe i gospodo zastupnici uvijek možete zatražiti i dobiti punu informaciju od Ministarstva hrvatskih branitelja o stvarnome stanju. Dakle, 428715 živih hrvatskih branitelja. U radnom odnosu na današnji dan je 173493 hrvatska branitelja i to je važna slika i to je važni pogled o statusu. Nema mirovinu i nije zaposlen. 76430 hrvatskih branitelja. Jedan od naših glavnih smjerova za te hrvatske branitelje koji nisu zaposleni, nemaju mirovinu i nemaju osnove za mirovinu. U mirovini po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja kako se to vrlo često izdvaja i naglašava koristi 54 020 hrvatskih branitelja. 13% hrvatskih branitelja koriste starosnu mirovinu. U određenoj mjeri je ta mirovina uračunavajući vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, za jedan mjesec proveden u borbenom sektoru ranije su stečeni uvjeti za odlazak u mirovinu. I ono što smatram važnim naglasiti upravo zakon iz 2017. godine je sustavno utemeljen na činjenicama, u temeljen na stvarnome stanju, a poglavito mjere koje su donešene su mjere koje institucionalno postavljaju okvir bez obzira tko bio ministar uspostavljajući sustav tako da se kroz zakonske odredbe jasno i precizno usmjerava svako nadležno tijelo u odnosu prema hrvatskom branitelju, u odnosu prema pravu na zapošljavanje i u odnosu prema mjerama koje će konzumirati u okviru zakonskog okvira. I ovdje kad govorimo o ovoj mjeri to je jedna od mjera koje smo propisali zakonom iz 2017. godine otvoreni rok za stjecanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovu bolesti uvažavamo činjenicu da od 2007. godine do 2018. je bio zatvoren rok i tu govorimo o toj rupi gdje ljudi nisu mogli konzumirati svoja prava jer je zakonom to bilo onemogućeno. Uvaženi ministre Medved, kao što ste mogli čuti s indignacijom sam odbila licitiranje o garažama i materijalnim pravima hrvatskih branitelja. Što se mene tiče dajte im i više od ovoga, jer ne postoji materijalna naknada za ono najviše što su oni dali za našu Domovinu. Međutim, kada ovo govorite ja se slažem sa vama kao što se i vi zapravo slažete sa mnom. Dakle, ključni problem je u tome što oni ranije nisu uspjeli ostvariti svoja prava. 50 000 njih to nije dočekalo, 67430 nema mirovinu. Ali gospodine Medved, tko je za to odgovoran? Čiji je to zakon ranije bio? Koja ga je vlast donosila a da nisu kroz njega mogli omogućiti svoja prava. To je pitanje koje sam ja ovdje postavila i od kojeg se ne smije bježati. Dakle, potpuno je jasno kad je koji normativni akt donošen i potpuno je jasno tko je odgovoran. I ja sam danas odgovoran kao predlagač u ime Vlade za ovo što predlažem kao što i danas pred vama argumentirano izvješćujem o onome što je učinjeno u mandatu od donošenja Vlade do danas. Kao što smo odgovorno detektirali gdje dolazi do zastoja i poteškoća u primjeni Zakona nismo prešutjeli, nismo olako shvatili teškoće u primjeni, nego s puno odgovornosti i pristupamo otklanjanju uočenih nepravilnosti u konkretnoj mjeri i u tim konkretnim prijedlozima koji se sada nalaze u ovim izmjenama Zakona. Poštovana zastupnica Selak Raspudić je digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Članak 238. Dakle nije pružen konkretan odgovor. Odgovorna je također HDZ-ova Vlada. Niste vi osobno, ali HDZ-ova Vlada jest što onda za sobom povlači pitanje je li ovo još jedna nedovoljna izmjena. Ali što se tiče ovoga što vi nudite, ali vjerujem da želite poboljšati status hrvatskih branitelja imate moju punu podršku. Ali isto tako trebamo biti jasni oko onoga čija je odgovornost te brojke koje ste vi danas ovdje naveli.

Poštovani zastupnik Šašlin. Poštovani gospodine ministre činjenica je da hrvatski branitelji koji praktički nisu imali neću reći sreću ali nisu bili ratni vojni invalidi, nisu bili ranjavani praktički nisu gotovo imali nikakvih prava osim prava na vojne počasti prilikom sahrane i još tako neka manje značajna prava. Sada se to ovim Zakonom dobrim dijelom ispravlja i sada neki kažu da je to prilično kasno. Međutim, ja mislim da su zakoni tu upravo zato da se mijenjaju i da se na neki način ispravljaju koliko god je to moguće u najboljoj namjeri. Sada se u članku 26. stavku 3. regulira da ljudi koji su proveli do 2 godine na crti praktički imaju pravo na zbrinjavanje kao invalidi do 20% skupine. Oni koji su proveli od 3 godine i više imaju pravo na kao 30% invalidi. Mislim da je to dobro i da je to na neki način kompenzacija možda malo kasno, ali bilo je tu vlada, različitih vlada i bilo je prilika da Uvaženi zastupniče dakle jasno je da znamo i slijed nastanka problema. Jasno je da smo detaljno upućeni u status i poteškoće i jasno je da s punom odgovornosti pronalazimo prijedloge rješenja i dolazimo pred Hrvatski sabor sa Prijedlogom izmjene zakona sa jednim ciljem da tamo gdje su uočene poteškoće da ih otklonimo jer to je ona osnovna misija u potpunosti stvoriti preduvjete za punu implementaciju predloženog odnosno donesenog zakona i to u ovom slučaju činimo za nekoliko mjera. Jedna je mjera ubrzati proces omogućavanja stjecanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida poštujući stav medicinske struke, vezu između sudjelovanja u Domovinskom ratu odnosno tijeku službe ratnog puta sa bolesti odnosno ozljedom. Poštovani ministre, žao mi je da je kolegica Raspudić dobila treću opomenu, jer ja bih rekao da je HDZ-a Vlada Jadranke Kosor 2007. godine zaustavila ovo što ste vi pokrenuli 2017. godine i na tome vam treba čestitati. Danas su dva njihova obavještajca Stanišić i Sinatrović osuđeni u Haagu na 12 godina zatvora, Hrvatska a ni vaša Vlada sadašnja Vlada nema ni namjeru podnijeti odštetni zahtjev prema Srbiji, a imamo presude Međunarodnog haaškog suda gdje to možemo napraviti pa da plaćaju i ratne vojne invalide, da plaćaju civilne žrtve rata koje ćemo raspravljati sada poslije ove točke. Uputite sada vi. Pokrenite tužbu. Uvaženi zastupniče ne znam gdje crpite tu spoznaju da naša Vlada nema namjeru pokrenuti taj postupak. Ja sam rekao u nekoliko navrata već tijekom ranije rasprave da naša Vlada, da sva resorna ministarstva intenzivno rade na sagledavanju svih pravnih okvira i iznalaženju pravnog temelja za taj posao. Što se tiče upravo izrečene presude danas izražavam ogorčenost i vjerujem da će Žalbeno vijeće uvažiti parametre uslijed kojih su navedeni u tom zatvoru zbog svih zločina koje su počiniti na teritoriju Republike Hrvatske. Gospodine Medved crpim iz činjenica da Vlada do današnjeg dana nije podnijela tužbu to je činjenica. Možete vi sada govoriti što god hoćete. Gdje je tužba za logoraše koji su bili na teritoriju Srbije od Niša, Zrenjanina, Sremske Mitrovice? Nema je. Gdje je odšteta za srušene crkve, za srušena sela, za srušene gradove?

Ja vas lijepo molim, nemojte zlorabiti tu instituciju kršenje Poslovnika. Molim vas, nemojte jer ja ću biti prvi koji provodeći sate i sate svaki dan ovdje i gledajući kako vi zastupnici svjesno zlorabite tu instituciju, prvi ću predložiti da se ona ukine, da se ona ukine jer se sustavno, svjesno zlorabi. Da, nemojte to raditi ja vas lijepo sve molim. Smisao je da se držimo nekih pravila. Kolega Mlinarić dobivate drugu opomenu. Molim vas, pazite se. Poštovana zastupnica Nađ izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre Medved rekli ste da ste zakon iz 2017. radili u suradnji sa udrugama. Pustili ste rok za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i otvorili ste rok za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog rata iz Domovinskog rata temeljem bolesti. Međutim, već onda ste trebali na početku vidjeti da zapravo predvještačenje koči taj postupak. Dakle, od 2017. vi ste dali nadu hrvatskim braniteljima da će ostvariti statuse i pripadajuća prava, a te statuse i pripadajuća prava nisu mogli ostvariti. I kako ste onda iz šatora prosvjedovali da treba vratiti dignitet hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, zar je to vraćanje digniteta hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata? 3 godine ste ih zapravo zavlačili i niste dozvolili da ostvare svoje statuse i prava.

Doduše niste ga tada niti zvali hrvatskim, ali potpuno ste netočno izvijestili odnosno iznijeli konstataciju da nije ništa učinjeno. Više od 6 tisuća novih statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, nekoliko tisuća novih hrvatskih branitelja, dakle zakon je u punoj primjeni. Ovdje govorimo o točkama gdje dolazi do usporavanja procesa i zato ovim predloženim izmjenama želimo ubrzati taj proces kako bismo u potpunosti mogli implementirati sve zakonom predviđene radnje.

Članak 238. Temeljem članka 240. stavak 1. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi. Nemojte zlorabiti instituciju Poslovnika. Ja ću se ozbiljno založiti na Predsjedništvu Sabora da se ta institucija ukine jer je kontinuirano, svjesno zlorabite što je zlorabljenje zapravo demokracije. Nije demokracija da zlorabimo neka pravila oko kojih smo se dogovorili. To je anarhija, a ja to neću dozvoliti. Poštovani zastupnik Klarić. Uvaženi gospodine ministre ovdje smo se naslušali tijekom rasprave svega i svačega. Svatko tko vas je slušao u uvodu, pa i sada a tko inače s vama komunicira zna koliko se žustro i srčano borite za prava branitelja. I ovdje treba reći i ponoviti i iznijeti stav gospođo Nađ da je ova izmjena Zakona nadogradnja zakona iz 2017., poboljšanje onoga što je uočeno da je loše i ova riječ u Hrvatskoj koja se pojavljuje privilegija to treba zabraniti i uopće ovdje spominjati kada su u pitanju branitelji. Jel' privilegija bila gubiti ruke, noge, živote, jel' privilegija ostati djetetu bez oca, bez majke? A ovdje se spominju privilegije. Imali ste priliku, bili ste u ministarstvu. Mogli ste donijeti taj Zakon iz 2017. i popravljali bi ga možda 2017. na ovakav način, a danas bi bio još bolji. Hvala lijepa gospodine zastupniče Boriću [[Upadica Reiner: Klarić.]] Dakle potpuno je, Klariću ispričavam se, Klariću potpuno je jasno da i ponovit ćemo i uvijek moramo ponavljati da je zakon u primjeni u čitavom spektru svojih mjera koje smo donijeli 2017. godine. Jedna od njih je tada uvedena po prvi puta da hrvatski branitelji ukoliko su u mirovini mogu i raditi i da danas 8 tisuća njih radi uz mirovinu, da je to potpora hrvatskim braniteljima da ostanu u svijetu rada, da je to potpora uključenosti hrvatskih branitelja u sve segmente hrvatskoga društva i da je ovo prepoznavanje točaka u sustavu gdje dolazi do usporavanja i rješenje da se ubrzaju ti procesi.

Međutim, činjenica je jedno. Vi ste ministar branitelja iz prethodne Vlade, nastavili ste to raditi i u ovom mandatu. Što je problem? Da li Zakon o općem upravnom postupku koji nam kaže da u 60 dana onom ispitnom roku moramo nekome dati neko rješenje, jesmo li to primijetili sada i hoćemo to ispraviti da olakšamo proceduru? Jer svi u svojoj okolini imamo ljude koji su bili hrvatski branitelji, nisu ostvarili svoj status. Hoćemo li pomoći na način da glasamo protiv ovoga Zakona kao što mnogi najavljuju ovdje ili podržavajući ovaj Zakon da im pomognemo? Jer to nas čini različitim ovdje. Jesmo li za to da im pomognemo i riješimo nedostatak koji smo primijetili, ili ćemo ostaviti i reći pa neka se snalaze kroz ono što smo napravili 2017. godine? Ja mislim da smo na ispravnom putu, a vi recite evo govorite o brojkama. Dakle, potpuno je jasno da su ovo mjere koje su prepoznate gdje se usporava proces i svatko onaj kome je stalo do sustavnog institucionalnog pristupa i afirmativnog pristupa prema hrvatskim braniteljima da će podržati ove korake, ove mjere jer organizacijski se sustav uspostavlja tako da se ubrza cijeli proces. Na žalost 2017. godine kada smo otvorili rokove dobili smo 1000 zahtjeva obzirom da ranije nisu mogli pokrenuti taj postupak, da je došlo na mnogim razinama do usporavanja procesa i zato ovo sada ispravljamo. Oni koji deklaratorno podilaze na način da hvale hrvatske branitelje a kroz konkretne svoje postupke ne doprinose tome nisu i ne mogu biti pozdravljeni od strane hrvatskih branitelja.

Zašto je to bilo potrebno? Iz kojih razloga? Zašto svakih par godina od 2000. godine se prava i hrvatski branitelji i Domovinski rat su na tapetu određenih situacija. Što se to dogodilo?

Dakle, odgovorna Vlada prepoznaje, prati stanje, ima odgovarajući odnos prema hrvatskim braniteljima, ima odgovarajući odnos sa udrugama iz Domovinskog rata, valorizira i vrednuje i Domovinski rat i žrtvu Domovinskog rata i hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika Domovinskog rata na odgovarajući način. I to kroz normativne akte, kroz iznalaženje odgovarajućih rješenja institucionalno. Nemojmo ovdje zanemariti činjenicu da je do 2016. godine bila razdvojena mirovina ciljano prema populaciji hrvatskih branitelja, odnosno hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih upravo sa ciljem da se stvori nesigurnost kod ove ranjive populacije. Nemojmo zanemariti činjenicu da je čak i opskrbnina izbačena iz resora Ministarstva branitelja tada i stavljena u socijalu.

Evo poštovani ministre, opet ću komentirati ovaj novi model vještačenja. Dakle, apsolutno razumijem potrebu kad uočite da je neki proces prekompliciran i uzrokuje zastoje, da se onda traži kako taj zastoj otkloniti, ubrzati. Ali vi kako ste predložili sad ovdje, dakle meni se opet čini da taj proces neće doživjeti nikakvo ubrzanje. Dakle, umjesto da ste u samom Zavodu za vještačenje, evo taj tim kojega ćete ili povjerenstvo kojega ćete vi osnovati zašto ne bi bio pri Zavodu za vještačenje i bavio se samo potrebama branitelja već ga izdvajate iz tog zavoda.

Na mjesečnoj razini od donošenja zakona sa djelatnicima Ministarstva rada, mirovinskog sustava i sa ZSOSI-em smo provodili analize zaprimljenih i obrađenih predmeta. Na stotine sastanaka gdje smo iznalazili, pokušali iznaći rješenje za ubrzavanje procesa. Ne možemo dozvoliti da proces traje toliko dugo. I ovo sada, ovaj model, ovaj prijedlog konačnih izmjena i dopuna zakona je temeljen i baziran na našoj zajedničkoj procjeni, na procjeni struke, na procjeni vještaka i na cjelokupnoj analizi upravo na način da se u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja osnuju vijeća gdje će se putem javnog poziva odabirati vještaci, specijalisti za provedbu vještačenja i na taj način ubrzati cijeli proces. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Znate li da svaki dan umire 14 branitelja. Udarna vijest na skoro svakom mediju je broj umrlih od corone, dok ovaj podatak nikad nije bio udarna vijest a morao je. Jer prosječna starost hrvatskog branitelja koji umire je 55 godina. Broj umrlih branitelja sve se više povećava, a sistematski pregledi i izgradnja veterinarskih centara očito nisu dovoljne mjere, nego se problemu treba pristupati cjelovito i sustavno. O tome u ovim izmjenama zakona nema ni traga ni glasa. Skrb za dostojan život i zdravlje hrvatskih branitelja trebao bi biti imperativ jednako kako je nama sloboda i opstojnost Hrvatske bila imperativ. Što bog združi HDZ razdruži! Jeste li znali da se na Memorijalnom groblju u Vukovaru ne mogu pokopati u istoj grobnici muž i žena? U ovim vremenima kada je broj umrlih hrvatskih branitelja zabrinjavajuće velik mi Vukovarci muku mučimo s ukopom naših voljenih. Naime, na Memorijalnom groblju nemoguće je u istoj grobnici iako su predviđena tri mjesta sahraniti bračni par, nego je obitelj izložena nemiloj situaciji, da roditelje mora razdvajati u smrti i pokapati u različitim grobovima. Zašto se to do sada nije riješilo ne znam, ali znam da je sve više zahtjeva da se to pitanje riješi. I to ministre shvatite kao pitanja ljudi sa terena koje susrećem svakodnevno. Na žalost, propuštena je prilika urediti i još neke stavke zakona poput određivanja iznosa najniže mirovine hrvatskog branitelja čiji iznos je sada sramotno nizak svega 2500 kuna. Zato predlažem ukinuti odredbu kojom se najniža mirovina hrvatskog branitelja uređuje Zakonom o mirovinskom osiguranju, nego se kod uređivanja treba vezati uz prosječnu plaću u RH. Zakon o braniteljima u samom nazivu ima i članove obitelji. Zašto se onda ne skrbi za sve članove obitelji? Zašto na primjer oslobađanje od javnobilježničkih i sudskih troškova ne vrijedi i za članove obitelji? Nedavno sam dobio informaciju kako je nakon godina i godina upravnih i drugih postupaka jedan branitelj konačno riješio svoj status hrvatskog ratnog vojnog invalida. On i obitelj žive u jednom malom mjestu od te sramotno male mirovine. Supruga ne radi jer nema posla. Škola nije besplatna kako se to voli naglašavati, a kućicu je ta obitelj trebala popraviti. I nadobudno je pokušala predati zahtjev za popravak kuća, a onda ga je dočekao hladan tuš. Za svaki dokument djece i supruge mora platiti državnu pristojbu. Znate li vi koliko je to dokumenata potrebno skupiti za stambeno zbrinjavanje? 23 dokumenta, a većina njih se plaća. Pa pomnožite to sa brojem članova obitelji. I na kraju rok za savjetovanje o ovom zakonskom prijedlogu bio je tek 15 dana. Za mnoge druge zakone je 30 dana.

Poštovani zastupniče, drago mi je što ste se vratili na konkretne probleme branitelja [[Upadica: Skinite masku molim vas, slabo vas čujem.]] Pardon. Drago mi je što ste se vratili na konkretne probleme branitelja i na problem što je u prošloj godini preminulo više od 5600 branitelja i njihovo zdravstveno stanje činjenično je sve teže i zbog bolesti i zbog godina starosti i zbog svih problema koje niz godina trpe. Ono što mene zanima i sigurno ste se i vi suočili na terenu problemi sa smještajnim kapacitetima, problemi sa palijativnom skrbi gdje zaista braniteljima nije omogućen smještaj i sve njihove potrebe s obzirom na zdravstveno stanje i socijalne usluge koje im trebaju biti u mogućnosti i dostupne a nisu, ne samo njima nego i drugim korisnicima i to treba svakako uzeti u obzir bez obzira imaju prioritet pri smještavanju. No, taj prioritet nisu u mogućnosti iskoristiti jer su liste čekanja u svim domovima zaista prevelike. Na žalost hrvatski branitelji na papiru imaju mnoge privilegije i mnoge prednosti, a na žalost na terenu se to ne pokazuje. Za ove zdravstvene što ste rekli preglede i ovo ne mogu udarit po ministru branitelja Medvedu, jer nije kriv za pandemiju corona virusa, nije se moglo u bolnice ići na preglede. Prije toga je radio to, znam išao sam i ja na pregled prije četiri godine, tri godine kao logoraši. U ovom pandemijskom vremenu na žalost hrvatski branitelji nisu išli na preglede i puno ih ima koji boluju od najtežih bolesti poput karcinoma i svega ostalog.

Meni je to uistinu čudno i neshvatljivo. Kako se vi osjećate? Kad netko kaže da ste vi dio neke privilegirane kaste što definitivno naši branitelji nisu, niti zaslužuju da ih itko ikada tako zove. Kada ste uzeli moj osobni primjer, ja ću vam reći. Ja sam od Ministarstva branitelja brojkom i slovom dobio 276000 kuna kredita i kupio sam stan dignuo sam još kredit od 250 000 kuna od Zagrebačke banke po 10% kamate 2000. godine. Vratio sam taj kredit kao hrvatski ratni vojni invalid sa tim pogodnostima koje taj zakon pruža. Stan nisam dobio, stan nisam dobio od ove države, a trebao sam ga dobiti. Nisam inzistirao na tome. Vidio sam kasnije kako se taj zakon izigravao na sve načine, ali nije to kriva, to je kriva sve Vlade koje su bile prije toga.

Zaista me zanima u čijoj ingerenciji je to groblje, koja je uloga tu grada Vukovara i ako nije u nadležnosti grada da li je grad pokrenuo nekakvu inicijativu ili prijedlog bilo kakav dao da se taj problem riješi. Jer zaista možda nije mjesto ni vrijeme da se sada o tome, nakon 20 i nešto godina kako to groblje postoji sada se netko sjetio da je to problem. Jel' razumijete? Znači netko je to trebao iz grada pokrenuti po meni. I žalosno je da nismo čuli, evo i saborski zastupnici to je istina, a groblje je pod Ministarstvom branitelja. Groblje je pod Ministarstvom branitelja, ingerencijom. I ako ste bili, a bili ste sigurno na Vukovarskom groblju nigdje niste pročitali osim jednog imena, osim na grobu Blage Zadre gdje je pokopan i Blago i sin Robert. Ali suprugu ni jednu niste pročitali na jednom grobu. Što mislite da u ovih 30 godina ničija supruga od branitelja koji je poginuo ili umro nije umrla? Jeste, umrla je na žalost ali obitelj ima problem i mora kupovati drugu grobnicu na drugom groblju i sahranjivati svoju majku, a otac na drugom groblju. To nije ljudski. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Mlinariću, raspravljali ste o tome kako Vlada RH nije ništa učinila kako bi naplatila štetu od Republike Srbije. Govorili ste da ništa nije napravljeno. Podsjetit ću vas pet posebnih uvjeta i kriterija u kojem je drugomu Srbija će osigurati zaštitu prava žrtava i pristup pravdi bez diskriminacije. To je druga stavka. Predsjednik Vlade gospodin Plenković za vrijeme posjeta Vučića Hrvatskoj samo jednu je temu imao – naknada štete žrtvama što je definirana u ovom drugom stavku koje je Europska komisija nominirala i prihvatila od strane hrvatske diplomacije i stavila u posebna mjerila i kriterije. Samo da vas podučim. Mi se u nekim stvarima možemo slagati, ali vidim da u nekim stvarima niste upoznati.

Kolega Đakić, sad ću ja vas podučiti iz prve ruke. 15000 logoraša koji su bili u srbijanskim logorima među njima i ja nije kune do sad dobilo od velikog diplomate što ste rekli Plenković da je ispregovarao sa Vučićem. Tko je dobio odštetu za logor? Tko je dobio odštetu za poginulu djecu u Hrvatskoj? Tko je dobio odštetu za srušene crkve, srušene gradove? Koja je to? Koliko je kuna došlo iz srbijanskog proračuna u hrvatski proračun recite javno ili neka vaš ministar kaže?

Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče Mlinariću, otvorili ste još jedno od pitanja naravno za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, a puno ih je. Ja vjerujem da vi znate sav slijed i cjelokupnu sliku o statusu memorijalnog groblja Vukovar, vjerujem da znate. Ja vjerujem da znate da je 16. studenog 2000. godine zaključkom Vlade donešena odluka da se utvrđuje status Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, a sredstva za čuvanje održavanje i zaštitu osiguravaju se u državnom proračunu RH na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja koje upravlja Memorijalnim grobljem. Prema tome, memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru upisano je u registar kulturnih dobara RH, listu zaštićenih kulturnih dobara pod oznakom Z339I2. To nadalje znači da navedeno groblje ima poseban status i nije izjednačeno sa ostalim grobljima u RH koja se smatraju komunalnim objektima kojima sukladno Zakonu o grobljima upravljaju jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojim ovlastima i osiguranim sredstvima. Ujedno to znači da se grobna mjesta za ukop u pojedinim alejama sukladno utvrđenoj namjeni i uspostavljenim alejama osiguravaju bez naplate, te da se ne plaća godišnja grobna naknada za razliku od svih drugih grobalja, odnosno komunalnih objekata. Trenutno na tom istom groblju Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi dogradnju upravne zgrade, rekonstrukciju i sanaciju Memorijalnog groblja, izgradnju mrtvačnice sa centrom za posjetitelje, sanitarnim čvorovima. Projekt vrijedan 5,3 milijuna kuna. U planu je proširivanje groblja i grobnih polja za ukop umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izgradnja kapelice. Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u skladu sa člankom 21. i Pravilnika koji regulira to pitanje, ostvarivanje prava na troškove ukopa uz dodavanje vojnih počasti, te grobno mjesto i njegovo održavanje imaju smrtno stradali i nestali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, zapovjednici obrane Vukovara, civilne žrtve iz Domovinskog rata. Memorijalno groblje ima jedinstveni status u RH jedno jedino kao takvo gdje su pokopane isključivo žrtve Domovinskog rata, dok se hrvatski branitelji u RH pokapaju na grobljima diljem RH. Bilo koja promjena ustroja Memorijalnog groblja značila bi i gubitak njegovog statusa. Uvaženi zastupniče Mlinariću, ukoliko imate inicijativu i prijedlog o promjeni statusa ovog groblja ja vas pozivam da uputite prijedlog prema Ministarstvu hrvatskih branitelja. Hvala lijepa. Poštovani ministre Medved, uvažavajući sve što ste rekli i što uistinu stoji, uvažavajući sve napore i financijske i materijalne, sve resurse koji se koriste kako bi se obilježilo posljednje počivalište na dostojan način zakoni su tu da se mijenjaju, da se promijene. Svaki dan i svaki tjedan mi imamo izmjene, dopune zakona. Ovo je ipak jedno osjetljivo pitanje i bez obzira što je evo kolega Mlinarić otvorio to jedno specifično pitanje ne možemo pobjeći od toga da su i obitelji na neki način sudjelovale, bile zakinute. I možda ne bi bilo loše da počivaju zajedno bez obzira i uvažavajući uistinu sve što ste rekli. Ali evo, ako treba i mi ćemo napraviti prijedlog a nadam se da će ga i ostali podržati. Molim vas nemojmo iz mjesta. Hvala lijepa. Dakle, obzirom da imate sad punu sliku o statusu tog objekta želim izdvojiti još jednu činjenicu, da je naša Vlada donijela Zakon o Vukovaru mjestu posebnog domovinskog pijeteta, da je u skladu sa tim zakonom i vijeće formirano za sve aktivnosti koje su usmjerene ka gradu, mjestu posebnog domovinskog pijeteta. Da je i Memorijalno groblje u skladu s zakonom sastavni dio i u nadležnosti tog vijeća i da ćemo na vijeću raščlaniti i analizirati, a vijeće između ostalog čini i predstavnici grada Vukovara i Udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata sa područja grada Vukovara kao i sva tijela i institucije sa razine RH, pa vjerujem evo kad zaprimimo vaš prijedlog da ćemo ga na razini vijeća analizirati i donijeti odgovarajući zaključak.

poštovani ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. Da, istina je da je prošlo već 30 godina od početka Domovinskog rata i da još nismo riješili sve one zahtjeve koje smo trebali riješiti, ali isto tako istina da su neke Vlade bile pa nisu ništa radile za hrvatske branitelje. A ja se nadam da će ova Vlada, odnosno ovo ministarstvo na čelu sa ministrom Medvedom uspjeti riješiti sve one zahtjeve koji još nisu riješeni. Rat nije bio piknik, niti je trebalo pozivnica kako se iz ove perspektive nekim nostalgičarima čini već teška i krvava borba za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku i to sa neprijateljem koji nije prezao ni od čega. I zato ne smijemo dozvoliti da nam veća prava imaju predstavnici tzv. Münchenske bojne ili ne daj Bože neprijateljski vojnici od istinskih i časnih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovim zakonom učinjen je iskorak u uređenju braniteljskih prava. Međutim, nakon tri godine primjene zakona uočeno je kako određene mjere treba dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. Te su izmjene uglavnom tehničke i organizacijske prirode. Glavni razlog izmjena je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida. U postupku ostvarivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata postoje normativni organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka daleko izvan zakonskih okvira, a tiču se većinom provođenja stručne procjene. Zakon o općem pravnom postupku koji je propisao da je službena osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja uređenog zahtjeva, a postupak priznavanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ponekad je trajao i tri godine. Zbog dugotrajnosti postupka potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Izbacivanje prethodne stručne procjene iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ne utječe na samu kvalitetu postupka. S obzirom da je prethodna stručna procjena obavljena u zdravstvenim ustanovama u vrijeme pandemije corona virusa dodatno je otežano provoditi prethodnu stručnu procjenu. Do sad je za potrebe prethodne stručne procjene utrošeno preko 15 milijuna kuna. Radi dodatnog ubrzavanja postupka vještačenja hrvatskih branitelja u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida koji se do sada obavljao u Zavodu za vještačenje, odnosno ZOSI-u potrebno je kao što zakon i predlaže vještačenje nastaviti kao corpus separatum zasebno tijelo u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja jer se ne utvrđuje samo stupanj oštećenja organizma već i uzročno-posljedična veza oštećenja organizma što predstavlja posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupaka vještačenja u nadležnosti ZOSI-a. Razgovarao sam sa dosta liječnika i oni se slažu da bi ovo zapravo trebalo raditi kao zasebno tijelo. Prava koja ostvaruju branitelji ovim zakonom, uvođenje novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, povećanje najniže mirovine, snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu, pravo na obiteljsku mirovinu za bračne ili izvanbračne drugove, pravo na stambeno zbrinjavanje, omogućavanje rada hrvatskim braniteljima uz mirovinu, zaštićena stečena prava. Čovjek koji je prošao sve značajne operacije u Domovinskom ratu zna na koji način učiniti hrvatskog branitelja posebnim, a ne privilegiranim kako se ovdje insinuira. Gospodin Medved zna da hrvatski branitelj ništa ne traži već želi da ga Domovina voli kao što on voli Domovinu. Mnogi na žalost nisu dočekali slobodu i zbog njih koji su dali svoje živote za slobodnu Hrvatsku državu trebamo učiniti sve da branitelji ostvare sva svoja prava koja im pripadaju zakonom, da bi oni kojih nema počivali u miru Božjem. Svakako da je državnim proračunom osigurana sredstva za Jasno znate sve o hrvatskim braniteljima, ne trebamo mi tu puno tumačiti. Ovdje je samo pitanje prepoznajemo li mi tog čovjeka danas u 2021. godini kao čovjeka koji ima problem, koji nije mogao dokazati u nekom vremenu i koji želi riješiti svoj status na način da poštuje zakone koje mi donosimo. Jesmo li primijetili u procesu da se nešto dogodilo u proteklih nekoliko godina i želimo li to sada ispraviti na način da kažemo da, podržavamo sve to, hrvatski branitelji su ti i oni su oslonac naše države, oni su ti koji su stvorili državu ali ćemo glasati protiv toga jer opet imamo i drugo mišljenje. Možda su oni to nešto zloupotrijebili.

To je onaj osnovni problem. Poštovani zastupniče da, kao što sam rekao u uodu za odlazak u Domovinski rat nije trebala pozivnica. Tamo su išli ljudi koji su osjećali Hrvatsku domovinu i srcem i dušom. Međutim, nakon 30 godina jasno da dobivamo određene odgovore od onih, pa ja bih rekao koji nisu osjetili niti tegobe rata, niti su imali probleme unutar obitelji, a zapravo su uživali sve blagodati slobodne države. Mi doista moramo učiniti sve i zahvaljivati stalno hrvatskim braniteljima pogotovo hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji su dali dio sebe da bi mi, da bi naša djeca m mogli živjeti u slobodnoj državi Hrvatskoj, da bi je mogli izgrađivati i da nam svima bude bolje. Nikako ne smijemo zaboraviti reći hvala hrvatskim braniteljima za to što su učinili. Uvaženi kolega Šimičević, slažem se sa vama da ne smijemo dozvoliti da kako ste sami rekli u vašem izlaganju da pripadnici München bojne a kamoli neprijateljski vojnici dobiju veća prava od hrvatskih branitelja. I mislim da je ovo dobar prijedlog zakona sa svojim izmjenama i dopunama.

Da, mislim da ministarstvo na čelu sa ministrom Medvedom koji je doista sudjelovao u svim važnim operacijama Domovinskog rata, da on osjeća što je hrvatski branitelj dao za hrvatsku državu i na koji način se mogu riješiti problemi hrvatskog branitelja. Spomenuli ste civilne stradalnike Domovinskog rata. Ja sigurno, a siguran sam ni većina ovdje u ovom Hrvatskom saboru neće dignuti ruku za onaj zakon koji daje pravo bilo kome, srpskom agresoru, bilo kojem pomagaču ili članovima njihovih obitelji. Ali on što u tom zakonu doista i piše je da medicinska dokumentacija koja je izdana na okupiranom teritoriju ili na teritoriju Republike Srbije i Crne Gore se neće uzeti u obzir da bi se moglo ostvariti pravo civilne žrtve

Evo prije nego što išta kažem o izmjenama i dopunama ovoga zakona reći ću jednu misao koju mislim da dobar dio hrvatske javnosti će podijeliti sa mnom na isti način. Mislim da smo rad Hrvatskog sabora doveli do teatra apsurda. Mi praktički imamo mišljenje, odnosno javnost već ima mišljenje o ovom zakonu, a da mi nismo proveli raspravu. Pa zašto bi sjedili ovdje kad su oni svoje mišljenje rekli još u ponedjeljak ili utorak ili prije mjesec dana. Zašto bi ovdje ukrstili koplja argumentima, činjenicama i na najprirodniji način kako Hrvatski sabor i treba zastupati rekli ono što misle. Mislim da to stvara jednu krivu sliku u hrvatskom javnom prostoru i mislim da to nije dobro. Čemu onda ovo? Nema smisla, jer ovo što ću ja reći ne zanima nikoga i možda moji kolege koji će doći poslije mene. Nikoga, jer je to sve već netko drugi mjesto nas rekao. Pa evo dozvolite da ja kažem nekoliko riječi o ovome. Mi Hrvati smo čudni. Kad je nešto sporo, onda kukamo da je to sporo. Kad se nešto ne mijenja, onda kukamo zašto se ne mijenja. Nema boljeg i školskijeg primjera od ovoga.

I što se dešava? Ministar Medved, njegovo ministarstvo, Vlada RH želi to ubrzati, želi više, jače i bolje, pa zar to nije prirodno, zar to nije domoljubno, zar to nije hrvatski, ja mislim da je. I donosi nam ovdje prijedlog zakona i kaže evo nudimo nešto što smo uvidjeli praktički provedbu zakona u 3 godine da bitno usporava procese i donosi u biti 2 bitne odredbe koje se tiču sticanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i njihovog stambenog zbrinjavanja. Pa ja mislim da ne može biti bolje, ja mislim da ne može biti poštenije od toga. No ovdje ima razno raznih mišljenja, onda se ovdje zadjene ideološka i svaka druga prepirka koja nema veze sa onim o čemu govorimo. Stoga želim s ovog mjesta jasno i glasno reći, spominjala se ovdje 106-ta, 107-ta, naravno da se, mjesec lipanj je mjesec u kojem je 1991. osnovana većina brigada zbora narodne garde. I idem po tim protokolima, među tim sam ljudima i slušam što oni govore, to je bitno što oni govore, što branitelji govore o izmjenama i dopunama ovog zakona. Pozdravljaju, pozdravljaju ga i kažu to je dobro, to se trebalo napraviti i prije. No kukati za prolivenim mlijekom je nešto što i ne bi trebala biti praksa. Prema tome, želim dati punu podršku naravno i ministru i ministarstvu na ovome što smo donijeli ovdje pred nas, no kažem brine me upravo to da sve ovo što, mi ćemo za sat vremena raspravljati o civilnim žrtvama Domovinskog rata. Pa ne znam ima li smisla kad su svi već o tome nešto rekli, a nema ih ovdje sada i iznijeli su stotine netočnih podataka koji se nikada neće dogoditi koji plaše hrvatski narod. Pa zar već nije dovoljno uplašen sa 100-tinama stvari koje se događaju u Hrvatskoj? Ali ne, treba ga plašiti i dalje pa to je naš narod, mi smo njegovi izaslanici u Hrvatskom saboru. Pa nismo mi zaduženi da ga plašimo, nego da ga bodrimo, da ga hrabrimo. Da kažemo da mi smo ti koji će braniti njegove interese. Što je dobro, dobro je pa da je donio to gospodin Medved ili gospođa Nađ sasvim je svejedno, ako je dobro i ako je dobro onima zbog kojih to donosimo pa onda nemojmo voditi rasprave koje nemaju smisla. Stoga evo još jednom želim pohvaliti ove izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima i dati punu podršku prije svega provedbi ovog zakona što mislim da je apsolutno najbitnije.

I svjesni ste toga da se svi ti problemi ne mogu riješiti jednim potezom pera, jednim zakonom. I zato sve ovo što mi danas 30 godina nakon početka Domovinskog rata raspravljamo o hrvatskim braniteljima o Domovinskom ratu ne smatram uopće pogrešnim, dapače ja sam sretan što o tome pričamo nakon 30 godina i daj Bože da o tome netko u ovom visokom domu raspravlja i nakon 50 godina i 100 godina hrvatske države. To je smisao i to je cilj. Tako da ništa ne vidim loše u ovome, dapače trebamo biti na neki način ujedinjeni svi u tome i iznalazit uvijek nova rješenja, poriješavati ono što se može.

Naravno, sve što se pokazalo da nije dovoljno učinkovito, da nije dovoljno brzo, pa naravno zato i postoji Hrvatski sabora da mijenja, a mi smo ti koji evo trebaju procijeniti, ocijeniti [[Upadica: Hvala.]] da je to tako.

uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva, pa evo želim nešto reći o ovom nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji. Mislim da ova rasprava kako je krenula ipak ide u dobrom smjeru i da konačno bez obzira na naše političke poglede razumijemo što je to hrvatski branitelj i da tu među nama ne bi trebalo biti nikakvih dvojbi jer vidimo da i iz drugih klubova jasno se pokazuje da razumijemo da pravo nije privilegija, pogotovo pravo hrvatskog ratnog vojnog invalida i da tu nema puno rasprava. Bilo je samo mogućnosti koje su se mogle ostvariti ili se nisu ostvarile. Postoji na moje zadovoljstvo Vlada i ministar koji razumiju tu populaciju, došli su iz te populacije, bili su ratni zapovjednici, znaju što je hrvatski branitelj i nemaju dvojbi da li je to zlouporaba prava ili te privilegije o kojoj se govori ili je to istinska potreba čovjeka da riješi svoj status. Svatko od nas sigurno će u svojoj okolini pronaći po nekog koji nije uspio riješiti taj status. I to smo rješavali 2017. godine omogućili smo da se to ponovno može ostvariti i kao hrvatski branitelj, ali i kao hrvatski ratni vojni invalid. Svaki lokalni čelnik zna koliko je teško zbrinuti hrvatskog ratnog vojnog invalida i da to iziskuje velika sredstva i da tu ima nekada i osjećaja koji se onda pojavljuje u toj populaciji, zašto on, zašto ne ja, ali ovdje govorimo o zakonu koji nam svima treba biti jednak. I ja te ljude razumijem i kao hrvatski branitelj, ali i kao čovjek koji živi sa njima i razumije njihove probleme. Imam prijatelja koji nije mogao znati da će se razboljeti, ali se to desilo zaista u vremenu kada više nije mogao ostvariti zakonski svoje ovaj pravo na to da bude ratni vojni invalid. I vidim koliko se muči i da traje taj postupak, traje evo nekoliko godina, uredno podnesen zahtjev ne može se riješiti konačno. I to je ovo što je primijetilo i ministarstvo i želi riješiti taj postupak dugotrajnosti 60 dana, što prije jer je predugo vremena već prošlo. Iako smo s njima od početka onda ćemo ih razumjeti kao ljude koji su stvorili ovu državu i koji su na svojim leđima iznijeli najteže vrijeme stvaranja i same države i ja tu nemam nikakvih dvojbi, nikada mi njihovo pravo nije bila privilegija, nikada.

Ovi pokušaji na što ministarstvo reagira da pojedini zastupnici ciljano iznose i nekada i neistinite tvrde, pa iz ministarstva poprave i govore da nije tako čine to očito iz nekih svojih razloga što ne znači da se ne možemo razumjeti, ali budimo iskreni da li smo učinili sve da toj populaciji možemo reći evo gospodo vi ste najzaslužniji, vama smo dali sve što možemo kao država, očito da još nismo. I zato ovaj zakon i zato ga podržavam jer ljudi žele riješiti svoj status. Imamo ih koji su u radnom odnosu, čuli smo koliko ih je. Imaju svoja poduzeća, obrte, rade, doprinose. Imamo ih koji su na različite načine drugačije zaposleni u komunalnim društvima, u poduzećima itd., rade, stvaraju za sebe i svoju obitelj. A imamo nažalost ljude koji se nisu snašli i kojima je bolest itekako otežala da se mogu snaći u ovom životu. I tu smo da im pomognemo i na lokalnoj i na državnoj razini. I tu onda više nema rasprava jesmo li to nekome dali privilegiju, je li je dobio zato što je varao ili je ne zaslužio, to su te razlike. Ja mislim da tu trebamo biti svi za ovako nešto. Zato sam 2 puta istupio i pitam zaista da li pomažemo ako glasamo protiv ovog zakona? Ja mislim da ne pomažemo, ja mislim da pomažemo ako glasamo za ovaj zakon i da će on ipak ubrzati proces kako je to ministarstvo predvidjelo, pa onda ih možemo pitati slijedeće godine gospodo koliko ste od neriješenih problema riješili nešto. E ona mogu reći ministru nešto si skrivio, pa si skrivio skroz do kraja. Znači kad smo krenuli u ovu priču, sjetimo se 2017. bilo je priče od ovih desetke i desetke tisuća koji će steći status branitelja ili invalida. Kolike su te brojke, čuli smo danas. Jesu li to ti deseci tisuća, nisu. Znači pomognimo ljudima koji potrebu da riješe svoj životni status i da mogu živjeti normalno u državi koju su stvarali.

Uvaženi zastupničke evo sad kad ste govorili došlo mi je u sjećanje kad smo slušali iz opkoljenog Vukovara čovjeka bez mane sa velikom ljubavlju gospodina Glavaševića kako je govorio o stradavanjima, patnjama hrvatskog naroda i sad nakon 30 godina zapravo se nije ništa dogodilo ili slijedeća slika spomenuli ste maloprije Velebit čovjek 22 godine dobije granatu ostane bez nogu i on od 22 godine, neka mu Bog podari dug život, živi bez oba ekstremiteta i sad netko ovdje u Hrvatskom saboru kaže da taj čovjek ima privilegije. Da ova rasprava pokazuje da smo svi shvatili da to privilegija nije i da je to pravo koje će se ostvariti nadam se kroz ovaj zakon prije nego što je to bilo do sada i to je naša temeljna zadaća ovdje kao saborskih zastupnika da tome doprinesemo jer to možemo. Mnogi bi možda pomogli ali nemaju način. I ono što sam htio reći i ove garaže koje se tiču dodijeljenih stanova tj. stambeno zbrinjavanje isto je priča koju treba riješiti. Dobio si stan, dobio si prostor garaže koja je u državnom vlasništvu, plaćao si najam.

potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, evo već pri kraju smo ove rasprave o Zakonu o hrvatskim braniteljima o dopuni zakona od 2017. godine. Danas smo čuli puno toga, puno informacija ali puno i različitih interpretacija o nečemu što je nažalost u našoj domovini dugo već traje, možda zadnjih 20-tak godina. Možda jedna rečenica koja me onako kao čovjeka, kao hrvatskog branitelja duboko dirnula, kao evo sad nešto radimo, doći će neka druga vlada, a ja duboko vjerujem, uvjeren sam da je hrvatski narod zreo i da nam se neće desiti 2000. godina kad je bio potop Domovinskog rata, kad su se događala progonstva, zatvaranja, kad su se hrvatski branitelji progonili, kad je Domovinski rat odveden u Haag, a sa Domovinskim ratom i moderna hrvatska država ona koju svi zajedno smatramo da je stvorena u temeljima hrvatske krvi, hrvatskog čovjeka u koga je prvi hrvatski predsjednik imao najviše povjerenje, a to je hrvatski čovjek. U ovoj sabornici je svatko izabran od svoje populacije ali od hrvatskoga naroda. Vjerujemo da, svi zajedno da je Domovinski rat temelj hrvatske države, vjerujemo osobito tog dana kad su oslobođeni hrvatski generali i Domovinski rat. Mislim da je Hrvatska počela disati punim plućima. Danas se pitamo zašto često dopune Zakona o hrvatskim braniteljima. Pa ja isto sam tužan kao čovjek vjerujem da svi zajedno da je bilo bolje, da je zakon ostao negdje koji je pisan '96., '97. godine da su se dogodila neka određena nadopuna s vremenom u kojem živimo to bi bilo idealno. Nažalost znamo sve što se događalo. Nažalost i akteri koji su to radili danas i u sabornici i to znamo. Znamo da je u jednom trenutku Zakon o hrvatskim braniteljima i samo ministarstvo toliko bili raspršeni da se pomislilo možda će i zgradu odnest u negdje drugo, da je razdvajanje mirovina hrvatskih branitelja, da su opskrbnine premještene u socijalu na najružniji način. Puno toga se izdogađalo o čemu bi mogli pričati i danas hrvatska Vlada na čelu tog ministarstva sa ministrom Medvedom uistinu radi da se objedini taj zakon. Zašto danas sutra, netko je rekao ne bi bio ustavni zakon, pa mi smo tu u sabornici, svi zajedno, svi zajedno donosimo i gledamo, nemojmo biti aktivisti, imamo nacionalne vrijednosti koje smo svi zajedno ovdje bez obzira iz koje stranke dolazimo. To su vrijednosti na kojima počiva ova država, a ne se propitujemo o privilegijama, o raznim situacijama koje nisu, koje su čak ružne za čuti za nekog stranca, a ne za hrvatskog čovjeka, za hrvatsku majku, za ove majke koje danas su tu u hrvatskoj sabornici koji su stradalnici Domovinskog rata civili gdje su isto propatili. Gdje su naše majke još uvijek traže naše nestale hrvatske branitelje i civile. Budimo prepoznajmo ovaj zakon i pohvalimo i ovu Vladu i ovo ministarstvo bez obzira što je netko pogriješio. To je odgovornost, svi smo ljudi, oprost je dat za sve ono što se napravilo. Ljudi koji su bili u Haagu sve su oprostili, oprostili smo kao hrvatski narod. To zajedništvo nas krasi zbog toga smo i stvorili hrvatsku državu. Nemojmo da nas ljudi gledaju tu u razdvajanju u onome što su najveće vrijednosti, oko čega ćemo se onda složiti, gdje je to naše zajedništvo, gdje je to naše sutra za ove mlade koji dolaze koji vrednuju onu generaciju kojoj je Bog dao privilegiju da bude sudionik, snaga, temelj moderne hrvatske države.

Od tog trenutka je sve počelo. Vlada koja ide mijenjati nešto što je u narodu saživjelo i sa srcem se nosilo i pjevalo, promijenit dan, blagdan na 25. lipnja koji nikad nije saživio i sve ovo što mi danas gradimo i čitava ova priča o braniteljima i o svemu ovom što govorimo proteže se i ispravljaju nekakve greške iz tog vremena. Dakle '95., '97. mirna integracija nakon toga pokušaj da se izvitoperi sve, transkripti u Haagu, suđenje generalima, tajna svjedočenja, sve je to na neki način posljedica upravo ovakvih rasprava kakve imamo danas pa je dobro da ste se toga prisjetili. I treba znati u kontekstu kojeg vremena i koja je namjera bila mijenjanja tog 30. svibnja na 25. Evo hvala poštovani zastupniče, sigurno evo puno je toga i trebalo bi puno vremena kada bi nabrajali, ali sigurno da svi zajedno kao kršćani, kao ljudi moramo opraštati jer to je snaga hrvatskog naroda. Puno je toga bila mijenjano, pa znate i Bleiburg da je, da je predsjednica države tu godinu prije nego što je HDZ pobijedila da je davala pokroviteljstvo nad Bleiburgom da ti datumi 30. svibnja po kome je prepoznatljivost predsjednik Tuđman to što je napravio, ali evo tu smo pobijedili smo sve jer smo jaki i vjerujem da ta pobjeda i da hrvatski narod je u svojoj vjeri, u svojoj snazi da ide naprijed.

U tih 27 godina HDZ je većinom bio na vlasti u središnjoj državi. Dakle, mogao je zakone predlagati kakve je htio, imao je većinu. Ispada da je samo SDP kriv zato što hrvatski branitelji nisu mogli ostvariti svoja prava. Ispada da je jedino SDP kriv.

Hvala vam poštovana zastupnice, vi sigurno da se sjećate i ja vjerujem jer vi ste hvala Bogu bili kreator mnogih ovih stvari koje sam baš napomenuo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ali evo vi ste sami to izrekli pa onda nema potrebe, nisam imamo potrebe da vas imenujem.

2000. godine ministar Pančić tada je bilo potop svega rađen je novi zakon, takav kakav je rađen da bi se nakon toga, odlaska te vlade ponovo moralo ići u određene promjene, donošenje itd.

Poštovani zastupnik Ante Prkačin će sad govoriti, izvolite.

Očito sa Poslovnikom nešto nije u redu, treba ga napraviti da bismo mogli kvalitetnije raditi, a ja koliko izgubio vremena da izgubio ja moram naći ovu poruku. Imam poruku Darka Peranovića Kundre koji je 14.7.'92. godine sudjelovao u ekipi HOS-a koja je izvlačila vaše poginule suborce koji su u Bobanima u dubrovačkom zaleđu uletjeli u zasjedu, nažalost tragično stradali. Pokušavali su iz izvući najelitniji pripadnici hrvatske vojske međutim to je uspjelo HOS-u i HOS-ovcima, ali što je tu značajno i zbog čega ja to spominjem. Radi toga što on meni navodi da su od 4 zapovjednika te satnije Lovac 2 poginula, da su Stanko Primorac i on koji su još živi 3 puta ranjeni, da je 30 pripadnika te postrojbe poginulo, uglavnom jedan nevjerojatan ratni put, ali je zanimljivo da ni Stanko Primorac Čane, niti Darko Peranović nemaju riješeno sve uz ratni put. Mi HOS-ovci smo zapravo najveća žrtva ovoga svega, ove zavrzlame i ovoga cirkusa, nigdje toliko neriješenih problema, a nigdje toliko ni lažnjaka kao među HOS-ovcima. Ja sam se vama gospodine ministre javio prije nego sam ušao u ovaj sabor sa željom da porazgovaramo, da pokušamo jednog HOS-ovca staviti u ministarstvo. Prvo mu je HDZ dao HSP kao stranku, onda mu je dao HOS da HOS-om manipulira. Đapić je izmislio nekakvih činova i nekakvih činovnika ja mislim da on ima pukovnika koji puk vojske u životu vidjeli nisu. Dakle, dok mi taj problem i slučaj HOS-a ne riješimo na način na koji ga trebamo riješiti, a ja sam ponio ovdje nešto što ja držim 27, osam, devet godina u arhivi ja to nikada zbog ponosa pokazao ne bi. To je moj cilj, tu je moje imenovanje, tu je imenovanje za člana zajedničkog zapovjedništva s jedne strane hrvatske komponente, a s druge bošnjačko muslimanske u Srednjoj Bosni itd., ja trpim napade Đapića i koje kakvih Đapćčća, te lažni general, te izmišljeno ovo te izmišljeno ono, nikada je ovo ne bi donio da moji HOS-ovci ne traže jer ima ljudi koje sam ja u ratu vodio koji su jako povrijeđeni zbog činjenice, zbog činjenice da me takvi prozivaju. Dakle, sve ovo što ste uradili pasti će uvodu ako se pošteno ne vrednuje i riješi problem HOS-a u hrvatskoj državi. Ja čak izbjegavam spomenuti paravojska, po nekakvoj logici mi to jesmo, ali samo po nekakvoj logici, a inače po načinu na koji smo izvršavali zadatke, načinu na koji smo surađivali i s vama gospodine ministre mi nismo nikakav paravojska, sve ono što je od nas traženo sve smo to uradili. Molim vas lijepo dakle pogledajte o čemu se radi pa da napokon riješimo problem HOS-a.

Izvolite. Zahvaljujem se. Dakle, kada smo danas, a i prije iznosili naš stav oko toga kako bi trebao biti uređen sustav socijalnih transfera spram jedne od najugroženijih populacija u Hrvatskoj, a to i jest braniteljska populacija, tada smo se uvijek rukovodili, a rukovodili smo se i danas da je to sustav koji treba biti kao prvo transparentan i treba prema svima biti jednak i treba biti pravedan. A pravedan, kada kažemo pravedan i ekonomski pravedan. I sada ću vam iznijeti razloge zašto to ovaj zakon nije. Kao prvo kada mi kažemo da se ovim izmjenama zakona otvara prostor za privilegije to kažemo ne zbog toga što on propisuje prava, nego što se ta prava vežu uz arbitrarno postupanje, uz arbitrarno postupanje. Dakle, reći ću vam jedan primjer. Imate primjer Članka 15. koji govori ne govori o materijalnim pravima nego tko se smatra sudionikom Domovinskog rata. Do sada je bilo to numerus clausus rekli bi točno je bilo određeno tko se sve može smatrati tko je radio u nekim drugim djelatnostima, pa su to bili pripadnicima odreda narodne zaštite, medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, pripadnici vatrogasnih postrojbi itd., sada se, sada se uvodi članak koji kaže tj. stavak tog članka koji kaže, druga osoba, dakle bilo koja druga osoba koja nema priznat status hrvatskog branitelja a koja prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti, drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti ili pravnih osoba u vlasništvu RH ili pretežitom vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave ili županija ili Grada Zagreba pridonijela obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti RH. I sad vi meni recite da ovaj članak, ovaj stavak ne otvara prostora arbitrarnosti. Tko odlučuje o tome da li je doprinio ili nije, koji prostro subjekata pravnih smo ovdje ostavili širok da kaže da je po njihovom to nalogu bilo, dakle bilo koje općine ili grada jedinice lokalne, regionalne samouprave itd., bilo koje pravne osobe u javnom vlasništvu. Znači govorimo o arbitrarnosti i arbitrarnost nužno ono vodi privilegijama jer ono što mogu ostvariti jedni ne mogu ostvariti drugi i sad ću vam reći još primjera. Mi danas imamo 3000 branitelja koji ostvaruju manje od 3.000 kuna mirovine prema ovom zakonu. Dakle, 3000 njih ostvaruje manje od 3.000 kuna možemo reći dakle da žive ispod granice siromaštva. Istovremeno imamo 16.621 koja kao prosječnu mirovinu prema Zakonu o braniteljima, dakle tu su i starosne i invalidske i obiteljske, dakle prosjek toga dobivaju 9.418 kuna mjesečno. I sad mi vi recite da je u redu, da osobe koje su zapravo na jednak način sudjelovale od kojih su mnoge isto stradale imamo razlike u mirovinama od 2.600 do 10.000 kuna. Ja mislim da to nije u redu. Ono što mi je još problematično u ovom zakonu je da zakon ne uzima u obzir upravo to kada definira određena dodatna prava. Dakle, ne kaže širimo krug, širimo krug ovlaštenika prava na stan, ali ne veže to uz imovinski cenzus jer mi bi se odmah složili i odmah bismo potpisali da ostvare pravo na stan branitelji, invalidi Domovinskog rata i djeca čiji su roditelji stradali u Domovinskom ratu koja nemaju stan ili kuću, ali ne možemo potpisati da to mogu dobiti oni koji već, dakle bez obzira na imovinski cenzus, bez obzira koji je imetak, bez obzira kolika je njihova imovina kad istovremeno imamo tisuće druge djece u ovoj zemlji koja nemaju riješeno stambeno pitanje. Znači ne možemo raditi takve razlike među građanima, ne možemo ih na taj način kategorizirati i ne možemo dozvoliti da se o tome arbitrarno odlučuje.

238. poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnica je o privilegijama sigurna, evo ja

Poštovana zastupnica Vučemilović. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana zastupnica je povrijedila Poslovnik, Članak 232., nije se držala teme, sad da li svjesno ili nesvjesno, ali ona

Poštovani zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista završno. Nema ga, gubi pravo na riječ, pa će govoriti u ime MOST-a završno, Kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Evo ja bi samo u ime kluba još jednom kazao da nakon 30 godina od početka Domovinskog rata da je Domovinski rat za nas u MOST-u temelj moderne hrvatske države, da su hrvatski branitelji, oni koji su stvorili domovinu u osloboditeljskom pravednom Domovinskom ratu protiv znači srpskog okupatora, fašističkih nakana s time da su znači samim tim i hrvatski branitelji protiv srpskog fašizma i antifašisti ako naglašavamo, vidim da ih se često napada s nekakve strane znači da bi poglavito oni koji zagovaraju antifašizam jer hrvatski narod je u Domovinskom ratu bio na strani antifašizma protiv Slobodana Miloševića tako da hrvatski branitelji po tom pitanju bilo u HOS-u, bilo di, da su bili u kojoj postrojbi oni su branili slobodnu RH protiv velikosrpskog fašizma gospodo oni koji hrvatske branitelje stavljate u nekakve kockice ili mozaike gdje ne pripadaju. I temelj demokracije je ovaj parlament i ovaj parlament je, svi koji su u ovome parlamentu zaslužni su hrvatski branitelji. I Hrvatska je nastala u Domovinskom ratu ovakvu kakvu imamo slobodnu, demokratsku sa svim onim graškama koje imamo u vođenju politika hrvatski branitelji su istinski stvaratelji ove Hrvatske i istina o hrvatskom vojniku priča u školama, vrtićima, istina o herojskom obrambenim ratu je nešto najbitnije. A mećati samo u kockice, stavljati ih u kockice nekakvih privilegija ovog onog to nije dobro prije svega prema tim ljudima i to je laž. Jedina je istina da je hrvatski branitelj, hrvatski vojnik i temelj hrvatske države.

To sam htio reći, imam obavezu to kazati prema svojim suborcima, prema vama koji ste u saboru hrvatski branitelji s liva, s desna, s centra, ako smo zajedno bili u Domovinskom ratu, nama je jedino što preostaje pozivati na zajedništvo. A sve ovo što je se događalo u društvu koje je dovedeno u ovu situaciju od radnika, od nepotizma, od korupcije virujte mi da nisu hrvatski branitelji krivi.

I ne možemo i nemamo pravo jedne godine govorit o hrvatskim braniteljima ili određenim zakonima da je dobar zakon primjer koji slijedi Zakon o civilnim žrtvama, prosvjedovat, a sad nakon 5 godina kaže to je najbolje što možemo napravit. Da, zaslužuju i civilne žrtve koji slijedi zakon, svoj zakon, ali ne zaslužuju četnici. I to vriđa hrvatske branitelje, da ja sam onaj koji je dao prvi amandman da se ukine ured Stipe Mesića tj. da se skinu sredstva 600.000 kuna, prvi moj amandman i da se da po prvi put da bude u proračunu državnom da budu sredstva namijenjena za Udrugu stradalih civila u Domovinskom ratu. Ali moramo razdvojiti neke stvari, a mi hrvatski branitelji koji imamo čast biti u ovom domu ne možemo prigovarati jednoj političkoj opciji da je blatila branitelje dok je ta opcija politička tj. ne govorim o ljudima, nego pojedinci su gore vriđali ljude držeći ruku na srcu, a govoreći da triba uhititi, locirat, transferirat, procesuirat najistaknutije branitelje koji su nas vodili u Domovinskom ratu. Nama triba istina o Domovinskom ratu. Završno će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kao što ste čuli Klub HDZ-a podržat će ovaj izmjene i dopune zakona koje su kroz ovo vrijeme kroz primjedbe i prijedloge u partnerskom odnosu sa braniteljskim udrugama, sa svim braniteljima koji su doživljavali nemogućnost u stjecanju svojih prava, nužno bili promijeniti ove zakonske odredbe kao i ukinuti prethodno vještačenje. Jasnu su nam poruku branitelji davali kroz proteklo vrijeme kako se odnose te komisije koje su u …/nerazumljivo/… odlučivale o njihovom statusu. Jasne su nam poruke pisali sa vremenom, sa osobama i sa svim onim što se događalo. Jasno je svima da ne mogu se jednako tretirati i vrednovati oni koji su rođeni kao invalidi, ni oni koji su rođeni sa posljedicama zdravstvenih tegoba, kao ni oni koji su na svom poslu stradali, kao oni u saobraćajnim i prometnim nesrećama. Ratne rane su nešto sasvim drugo, ratne rane iziskuju stručnjake koji su se bavili tim ranama kad su ih sanirali na terenu ili u bolnicama. Ratne rane su i posljedica oboljenja, a današnji se zakon i vještačenja odnose najviše o poststresnom sindromu kod naših branitelja i tu su posebni stručnjaci koji mogu ocjenjivati, no nesporne su dokumentacija koja proizlazi, a to je liječenje u bolnicama, kontinuitet liječenja i sve ono što je lako provjerljivo. Ali kad se kod takvih događa da stručnjaci, eksperti ne uvažavaju svoje kolege iz bolnica, ne uvažavaju stotine kilograma lijekova potrošenih ili injekcija onda je tu već problem. Ja govorim iskreno o stvarima koje su se događale i koje su opisane od strane tih istih naših suboraca i prijatelja. Zbog toga danas se mora promijeniti ovaj zakon kako bi donio daljnju sigurnost i spokoj. A devastacija zakona u proteklim vremenima od Pančića do Matića u vremenu krize kada se je dogodilo da se je moralo nešto staviti u okvire mogućnosti financijskog proračuna jasno ćemo reći šta se događalo. Tisuće obespravljenih obitelji poginulih, tisuće obespravljenih policajaca koji su bili u Domovinskom ratu, tisuće obespravljenih branitelja u tom vremenu bila su naša tegoba i žalost. To nisu privilegirani, to nisu nikakve privilegije to je pravo koje hrvatski narod po Hrvatskom saboru i Vladu dao tim osobama no oni koji su ih tako zvali i danas lutajući kroz zakon gledaju kako bi omalovažili i kako bi im ponovo stavili teret privilegija na leđa kako bi se što bolje sramili. To je lijevi blok, da li se zvao lijevi SDP-ov ili lijevo-zeleni jasno govori o tome i danas i stavlja privilegije prije svega želeći tako ponovo uvrijediti hrvatske branitelje i njihovo dostojanstvo, želeći im ponovo oduzeti prava koja su im dali od samih početaka kroz službu za skrb hrvatskih branitelja koja je bila Ministarstvu obrane, pa kasnije kroz Ministarstvo hrvatskih branitelja pa sve do momenata kada su razdvajali mirovine na one koje su stečene kroz rad i one koje su stečene kroz rat. To su bile strahote šta su sve spremali kako bi naudili hrvatskim braniteljima. Danas hrvatski branitelji u najvećoj ili ja bi rekao 98%-tnoj većini vjeruju svojem ministarstvu, vjeruju ministru i njegovim službama, drže se toga da ministar im želi najbolje, a pomoć je svakodnevna, cjelovita pa i s ovom promjenom zakona puno očekuju.

Izvolite.

zahvaljujem predsjedavajući. Kako nisam imala više priliku replicirati na neke stvari ovdje izrečeno, evo me sad ovdje u završnom izlaganju kazati par teza koje se često se ovako provlače kroz rasprave ovdje da recimo oni koji kritiziraju neke stvari, evo kad se kritizira Zakon o braniteljima ne znači da kritiziramo branitelje, ne znači da dovodimo u pitanje njihove zasluge za našu slobodu, državu, za sve ono što danas uživamo u slobodnoj demokratskoj državi. Dakle, kad kritiziramo Zakon o braniteljima ne znači da bi ukinuli sva prava branitelja, ne znači da smo protiv Domovinskog rata, ne znači da smo protiv države Hrvatske kao što se neki dan na jednom odboru kad smo kritizirali ovaj nacionalni plan oporavka dobili smo packu da bi morali voljeli Hrvatsku da shvatimo taj nacionalni plan oporavka. Dakle, kad kritiziramo ne znači da ne volimo vlastitu državu nego upravo zato šta želimo neke stvari predložit i poboljšat dajemo kritiku. Jel da nas nije briga ono neš ti, ono ne bi ni kritizirali, ok, super, loš zakon, good ajmo glasat za to, idemo dalje.

Kolega ovdje iz HDZ-a malo prije je govorio o tome, kaže kako je svejedno od koga dolaze prijedlozi, ako je bilo prilike za popravit za nešto u zakonu iz 2017. normalno je da će se te stvari prikupiti je li šta je loše i iznijet će se neki novi prijedlog izmjena, dakle svejedno je s koje strane dolaze prijedlozi ako su dobri valja ih prihvatiti. Pa evo žao mi je što niste prije 2 mjeseca prihvatili jedan prijedlog koji je jako dobar bio o izmjeni Kaznenog zakona kad ste svi rekli ovdje da je to izvrstan prijedlog ali nećemo glasati ovdje da ne bi sad kvačica bila predložili je iz oporbe. Evo u tom duhu kojega ovdje promovirate predlažem da slijedeći put kad dođe dobar jedan prijedlog i sa oporbene strane evo da ga prihvatite. Dakle, evo već sam sve rekla u raspravi što mislimo da je loše u ovom prijedlogu, ja i dalje se, nikako me još ministar nije uvjerio zašto je dobro da se ovo vještačenje organizira na ovaj način, ne da se zapravo Zavod za vještačenje unaprijedi i cijeli njegovi procesi unutra. Ja se zaista slažem ako to toliko traje, ta procedura i ti procesi to je zapravo skandalozno i treba ih unaprijediti, ali evo mislimo da je ovaj način kako se sada predložilo je zapravo loš. I opet se vraćamo na ovaj sustav koji smo te 2014. godine ukinuli i promijenili, sad se vraćamo na njega opet. Nikako mi nije jasno kako je to sad bolje i kako će biti brže i kako ćemo ubrzati neke procese i kako sve te stručnjake nismo mogli dovesti u taj Zavod za vještačenje i onda ih tamo upogoniti da rade brže i bolje da bi se ta prava branitelja ostvarila. I evo isto tako nikako mi nije jasno sustav stambenog zbrinjavanja i stambeno zbrinjavamo odnosno ovaj prijedlog zakona kaže da će se stambeno zbrinuti i oni koji već stanove imaju. Molim? No, uglavnom evo htjela sam napomenuti dakle kad se kritizira Zakon o braniteljima nismo protiv branitelja i ostvarivanja njihovih prava, možemo to, dakle neke stvari koje jednostavno se čine i nepravedne moramo ukazati na njih i tražiti da se poboljšaju. I sada će u ime predlagatelja završno govoriti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, poštovani Tomo Medved. Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, prije svega želim se zahvaliti na doprinosu i konstruktivnoj raspravi, a vezano za predloženi Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Dakle, nakon podsjetit ću, nakon 2017. godine kad smo kroz jedinstveni pravni okvir regulirali najvažnija područja, a koja su vezana za hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i Domovinski rat u primjeni odgovorno analizirajući stanje došli smo do zaključka kako je nužno napraviti određene tehničke intervencije kako bi ubrzali cijeli proces. I svo vrijeme danas tijekom ove rasprave sam to ponavljao. Nekoliko stvari koje mislim da su važne kroz raspravu su se otvorile i želim ih dodatno pojasniti. Dakle, prvo od ovog posljednjeg stambeno zbrinjavanje, 2011., 2016. godine imali smo više od 11.000 osoba hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja stambeno nezbrinutih. Donošenjem zakona uvrstili smo i dragovoljce Domovinskog rata i dragovoljce kao takve svrstali kao posebno važnu kategoriju u strukturi hrvatskih branitelja. Stoga i dragovoljci imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, ali ono što moramo naglasiti kako se nažalost ili se ne iščitavaju zakoni ili se krivo tumače. Dakle, pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruju obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi i dragovoljci Domovinskog rata, ali naravno uz uvjet da nisu stambeno zbrinuti i ispunjavaju sve uvjete iz zakona. Što znači da ispunjavaju sve uvjete a to podrazumijeva da ne postoje zapreke odnosno da nemaju drugu nekretninu i molim da o tome kad raspravljamo o ovoj temi, ne govorimo na neodređen način. Drugo pitanje, želim i ovdje naglasiti kako je bilo govora, žao mi je, nema nam zastupnika Prkačina, želim podsjetit da smo u našem zakonu 2017. g. po prvi puta definirali u čl. 3. Zakona status pripadnika HOS-a, dakle hrvatski branitelji iz Domovinski rata je osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani, neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti odnosno suvereniteta RH uz Zbor narodne garde Hrvatske vojske ministarstva nadležnog za obranu, policije MUP-a i Hrvatskih obrambenih snaga, HOS-a.

Dakle, nijedna sastavnica nije zanemarena i nijedno područje, djelovanje nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja nije zanemareno.

Tome svjedoče svi pokazatelji i brojke realiziranih aktivnosti programa i mjera. Kad govorimo o prethodnoj stručnoj procjeni, ona se je provodila u 27 medicinskih ustanova. Pokazala se je uz sve napore koje smo mi na razini Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva organizirali sa ustanovama, pokazalo se da mjere ne možemo uspostaviti da budu dovoljno harmonizirane. Nažalost, dosta velike razlike između tih ustanova. I … [[Govornik se ne razumije.]] sve to, došao je i COVID koji je doprinio nažalost prolongiranju provedbe programa pregleda i odugovlačenju cijelog procesa. Kad pak govorimo o vještačenju, podsjetit ću da je do 2015. g. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svom sastavu imalo vijeća koje je provodilo vještačenje. I da je 2015. g. formiramo jedinstveno tijelo vještačenja koje se u toj mjeri obuhvaćajući cjelokupnu populaciju, ne može realizirati nužno potrebiti korak da vrijeme odnosno mjera provedbe vještačenja bude u prihvatljivom vremenskom periodu. Principi medicinskog vještačenja su isti. Vezani su uz struku. Razlika je u birokratskom procesu koji će biti optimalniji. Ustanova koja će se osnovati i ekipirati bavit će hrvatskim braniteljima. Bavit će se ozljedama i ranama hrvatskih branitelja i bolestima kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. Bavit će se usklađivanjem i praćenjem tijeka službe, vremena provedenog u Domovinskom ratu, borbenom ili neborbenom sektoru, dužnosti koje je osoba obnašala i usklađivanje sa njegovim oblikom bolesti ili ozljede. Ovdje posebno želim istaknuti PTSP, sve poteškoće koje smo imali u Zavodu za vještačenje vezano za prepoznavanje te bolesti, sve one poteškoće koje mi imamo u Ministarstvu hrvatskih branitelja sa kojima smo temeljito upoznati. Ono što je posebno važno, senzibilitet liječnika u odnosu prema hrvatskom branitelju. Svo vrijeme smo pokušali kroz rad Zavoda za vještačenje uspostaviti sa koordinaciji sa čelnim ljudima zavoda izostanak tog senzibiliteta, izostanak prepoznavanja bolesti kod hrvatskih branitelja i zato uz sve ove argumente koje sam naveo, smatram da je važno da zajedno podržimo ove izmjene zakona koje će rezultirati punom implementacijom mjera koje smo definirali u zakonu iz 2017. godine, da ćemo kroz osigurana financijska sredstva, kroz dobru organizaciju, kroz uspostavu institucionalnog pristupa uspostaviti takve odnose da će bez obzira na kojem djelu RH, hrvatski branitelj živi, da će ta usluga vijeća, usluga svih drugih mjera koje provodi nadležnost Ministarstvo hrvatskih branitelja biti dostupno.

Uvaženi ministre, dok je trajala ova rasprava, oni koji gledaju su naši hrvatski branitelji i stigla mi je jedna poruka pa evo, ja bi vas molila da vam uputim jedno pitanje. Dakle, pitanje ovo što ste vi sada govorili o Zavodu za vještačenje, to je zaista točno i izazvalo je prilično nekih stvari koje su našim braniteljima nisu dobro sjele, upravo iz tog razloga jer nitko nije bio senzibiliziran da sagleda cjelokupnu situaciju.

Ovo je iznimno važno pitanje u cjelokupnom procesu, dakle i do sada smo imali praksu i to je ono što naši hrvatski branitelji moraju znati, dakle kontinuitet liječenja u svezi dijagnoze na osnovu koje odlaze na vještačenja, ukoliko su dobili ocjenu da je njihova zdravstvena sposobnost odnosno nisu dobili odgovarajući postotak statusa da bi stekli status hrvatskog ratnog vojnog invalida, slijedi nastavak kontinuitet liječenja i nakon proteka određenog protoka vremena, kao što je to u konačnici bilo i sada, ponovno javljanje na vijeća za vještačenje, uvažavajući činjenicu da tijekom vremena dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja a moj poziv prema hrvatskim braniteljima je svakako nastavak kontinuiteta liječenja, ni u kom slučaju ne dozvoliti da ta bolest uznapreduje nego držati se preporuka specijalista. Poštovani ministre, 5. kolovoza 2017. g. Vlada u Kninu je usvojila cjeloviti Zakon o hrvatskim braniteljima, vi ste bili kao ministar u ime Vlade predlagatelj. Naravno da tokom primjene i analizom propisa, u praksi, u primjeni uočeni su određeni nedostaci i posljedica uklanjanja tih nedostataka odnosno sa ciljem i željom da se što brže, što lakše i što jednostavniji način ostvare gotovo ta ista prava, donosi se ovaj zakon. Ovdje u sabornici sigurno nije bilo nijednog zastupnika koji nije izjašnjavao se da podržava branitelja, da podržava zahvalnost koju trebamo imati prema braniteljima, međutim isto tako se dade iščitati da neće podržati ovaj zakon.

Točno je, dakle u Kninu simbolično predstavili smo mjere iz ovog zakona, Vlada ih je prihvatila, uputila u Hrvatski sabor i ovdje smo imali vrlo sadržajnu raspravu. Govorio sam tada o misiji, o ambicijama koje želimo postići. U najvećoj mjeri smo realizirali tamo gdje smo detektirali poteškoće u primjeni, kao odgovorna Vlada predložili smo izmjene koje smo danas ovdje analizirali. Donošenjem ovih izmjena odnosno izmijenjenog i dopunjenog zakona, uvjeren sam da ćemo stvoriti pretpostavku za rješavanje niza ranije nagomilanih poteškoća i problema ali ono što je jako važno, to je odnos svih nas prema hrvatskim braniteljima, to je odnos gdje moramo svi doprinijeti da hrvatski branitelji u društvu budu vrednovani na način kako to oni trebaju biti vrednovani. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasova kad se steknu uvjeti. Sada budući da je prošlo već dosta vremena bez stanke ćemo imati stanku do

Poštovane kolegice i kolege, molim vas, zauzmite ponovo svoja mjesta da nastavimo s radom i slijedeća točka nam je: - Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, drugo čitanje, P.Z. br. 92 Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani Tomo Medved, potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar hrvatskih branitelja, izvolite. Hvala lijepa, uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata odgovor je na potrebu i obvezu rješavanja još uvijek neriješenih pitanja iz Domovinskog rata kao i zadovoljavanje pravde prema svima čiji su životi ugrađeni u temelje suverene RH. Kako bi ispravili dugogodišnji neadekvatan pristup prema civilnim stradalnicima Domovinskog rata, potrebno je donijeti zakon kojim će njihova prava biti regulirana na jednome mjestu. Naime, prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata trenutno su regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz 1992. g. koji je od tada mijenjan čak 12 puta i bez cjelovitog rješenja. Unatoč brojnih izmjenama, zakonom i dalje nisu obuhvaćeni svi civilni stradalnici, tako da ni 25 g. nakon Domovinskog rata nemamo odgovarajući pravni okvir.

Predloženim zakonskim rješenjem omogućit će se ostvarivanje statusa i prava onih civilnim stradalnicima Domovinskog rata koji do sad nisu mogli ostvariti iako se u javnom prostoru pokušava provući teza da su svi civilni stradalnici svoja prava već ostvarili kroz važeći zakon. Zakonom će se definirati tko je civilni stradalnik iz Domovinskog rata te će se omogućiti stjecanje statusa civilnog stradalnika i osobama stradalima uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza 1990. do 13. lipnja 1996. g. izvan ratnih operacija ali u svezi s okolnostima iz Domovinskog rata. Članovima obitelji nestalih civilnih žrtava u Domovinskom ratu omogućit će se ostvarivanje prava po ovom zakonu i prije proglašenja nestale osobe umrlom. Naime, do sad su članovi obitelji nestalih civila prava mogli ostvariti tek nakon donošenja rješenja o proglašenju nestale osobe umrlom. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida po osnovi bolesti koji je zatvoren 2003. godine. Uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika koji će Ministarstvo hrvatskih branitelja koji će uvid biti omogućen samo službenim tijelima RH. Uvođenjem novih prava poboljšat će se socio-ekonomski položaj korisnika. Umjesto opskrbnine koja je ukinuta 2013. g., uvest će se novčana naknada za civilne stradalnike, uvest će se jednokratna novčana pomoć koja će iznositi do najviše 3326 kn a ovisno o situaciji po osnovi koja se traži. S obzirom da je u tijeku izgradnja i osnivanje veteranskih centara, njihovo korištenje je predviđeno i za civilne stradalnike. Procjenjujemo do 2500 novih korisnika statusnih prava invalida i članova obitelji. Naravno da u zakonu su predviđene i zapreke i postupak ostvarivanja. Kako bismo osigurali da prava iz zakona ostvaruju samo nevine žrtve Domovinskog rata, izričito je propisano da statuse i prava iz ovog zakona ne mogu ostvariti pripadnici pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koje su sudjelovali u oružanoj agresiji na RH. Da bi se utvrdilo tko može a tko ne može ostvariti statuse i prava iz ovog zakona, koristit će se svi raspoloživi resursi i podaci institucija RH, a sukladno Zakonu o općem postupku svi podaci o kojim se vodi službena evidencija, pribavljat će se po službenoj dužnosti, dok je na podnositelju zahtjeva obveza dokazivanje navoda na kojima je temelji svoj zahtjev. Važnu ulogu u pribavljanju dokumentacije imat će se Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata a podsjećam, on je osnovan Zakonom o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao javna znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv od interesa za RH. Centar prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje dokumentaciju i podatke nastale u Domovinskog ratu i vezane uz Domovinski rat. Kako smo tijekom izrade ovog zakonskog prijedloga kvalitetno surađivali s udrugama koje predstavljaju civilne stradalnike Domovinskog rata odnosno sa zajednicom udruga civilnih stradalnik Domovinskog rata, upravo su oni na samom početku izrade ovog zakona jasno izjasnili kako nikad ne bi sudjelovali u izradi niti bi podržali zakon koji bi omogućio ostvarivanja prava onima koji su izvršili agresiju na RH. I dozvolite mi da u ovoj prigodi pozdravim ovdje u zgradi Hrvatskoga sabora članice zajednice udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata predvođenih gospođom Julijanom Rosandić. Na temu važnosti Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, zajednica je organizirala Okrugli stol na kojemu je bilo riječi o sociološkom odnosno društvenom aspektu razumijevanja, priznanja i legitimacije iskustva civilnih stradalnika Domovinskog rata, pravnom aspektu, u metodologiji dosadašnjim rezultatima istraživanja o smrtno stradalim osobama u Domovinskom ratu. Na tom Okruglom stolu doneseni su i zaključci da je opravdano i nužno donošenje Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojim se rješavaju dugo godina zanemareni problemi civila stradalima u velikosrpskoj agresiji na RH. Podržavajući ovaj prijedlog zakona, zaključeno je kako pravno u potpunosti reguliran postupak ostvarivanja statusa civilnih stradalnika kao i dokaz o stradavanju te neopravdana i neutemeljena teza da će agresorima biti omogućeno ostvarivanje statusa civilnog stradalnika iz Domovinskog rata. Udruge stradalnika iz Domovinskog rata naglasile su važnost prepoznavanja problema i rješavanja pitanja svih stradalnika Domovinskog rata te podržale donošenje Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Zaključno, ovaj konačni prijedlog zakona izrađen je uz opsežne analize, temelji se na načelima pravde, društvene solidarnosti i odgovornosti a nadasve na vrijednostima za koje su se borili hrvatski branitelji. I dok se mnogi pitaju zašto baš sad donosimo ovaj Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, upravo civilni stradalnici se pitaju zašto tek sada. Znamo da ništa ne može nadoknaditi gubitak života ni dijelove tijela no vjerujem kako ćemo ovim zakonom ispraviti nepravde u odnosu na civilne stradalnike Domovinskog rata.

Gospodine ministre, duboko cijenim vaš doprinos u Domovinskog ratu te istinski poštujem žrtvu vaše obitelji ali možda ste čuli za dr. Svetozara Rittiga, svećenika koji je pristao biti ministar u komunističkoj Vladi Hrvatske 1946. godine. Dok je on mislio d radi dobru stvar, komunistička vlast ga je koristila kao pokriće te obmanjivala domaću i svjetsku javnost o postojanju vjerskih sloboda u tadašnjoj Hrvatskoj. U razdoblju njegova ministrovanja, događali su se masovni zločini a njegov šef, nadbiskup Stepinac bio je uhićen, montirali su proces te ga nevinog osudili i trovali. Jeste li svjesni da postoje trenuci kada se moraju donositi osobne odluke? Jer svi mi imamo izbor biti dio vlasti i s privilegijama i radit protiv pravde i interesa svoga naroda ili biti vjeran pravdi i biti mučenik ili biti Rittig ili biti Stepinac. Hvala vam lijepa, uvažena zastupnice. Od prvog trenutka preuzimanja ove časne dužnosti u Vladi RH, svjesno sam preuzeo i preuzimam i danas svu odgovornost. Postoje trenuci kad treba prepoznati među nama one najranjivije, one koji su zaboravljeni, one koji nisu prepoznati uslijed izostanka hrabrosti ranijih dužnosnika i kao što sam 2016. g. jasno deklarirao svoju misiju da ćemo izraditi jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima, da ćemo izraditi po prvi puta o osobama nestalima u Domovinskom ratu, ovo je taj trenutak kada donosim Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i time zaokružujemo normativni proces u nadležnosti ovog ministarstva. Hvala lijepo. Najprije bi pozdravio predstavnike civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i naravno da je tribalo davno,ne jučer, ne, davno donijeti Zakon o civilnim žrtvama iz Domovinskoga rata i svaka žrtva to zaslužuje, to je obaveza hrvatske države. Međutim ministre, moje ključno pitanje, ja sam dao amandman, postoji li registar agresora na RH u Domovinskom ratu? I vrlo bitno, dao sam također amandman, ja i moj klub, da nemaju pravo ostvariti ovo osobe koje su bile znači službenici u SAO Krajini po bilokojem pitanju.

Hvala lijepa. nažalost, u hrvatskom javnom prostoru istaknuta je teza iskrivljenog pogleda prema osnovnoj namjeri rješavanja pitanja nakon toliko godina civilnih stradalnika Domovinskog rata i pokušaju usmjeravanja na pitanje koje nije meritum ovog zakona. Ovaj zakon se odnosi na civilne nevine žrtve Domovinskog rata. Ovim zakon kao ni u jednom do sad jasno smo i precizno i nedvosmisleno postavili zapreke tko ne može konzumirati prava iz ovog zakona, kao i metodologiju ostvarivanja prava. Stoga, poziv je da se usmjerimo prema sadržaju ovog zakona, da ga temeljito iščitamo, da se držimo osnovnih teza i merituma i sadržaja zakona a da izbjegnemo zamke koje hrvatsku javnost usmjeravaju u područje koje ovaj zakon ne regulira. Poštivani ministre, evo ovim putem pozdravljam gospođu Rosandić i siguran sam da ona ne bi htjela da prođe nitko tko nije zaslužio kroz ovaj zakon ali nažalost nisam siguran za vas zbog koalicije sa SDSS-om. Spominjali ste dokumentacijsko-memorijalni centar, prof. dr. Nazora, ja vam kažem sada jer sam razgovarao sa Nazorom u Saboru, nemate popis istočne Slavonije nikoga, ni vojnika, ni milicajaca osim koji su vam prošli kroz zakon o ratnim vojnim invalidima, što je još gore a kamoli civila koji su prokazivali ljude u bolnici koji su završili zbog njih na Ovčari.

U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Poslovnik u točki 238., kolega zastupnik je teško uvrijedio ministra i potpredsjednika Vlade optuživši ga nije siguran da li on je spreman upustiti odnosno omogućiti ili dozvoliti da oni koji nisu zaslužni odnosno koji nisu stradalnici u Domovinskom ratu, da ostvare pravo civilne žrtve, mislim da je to uvreda. Poštovani potpredsjednik Vlade, izvolite, Tomo Medved. Jedno je sigurno, od 2017. g. temeljito, sustavno, onako kao što smo to radili i za ranije zakone smo radili ovaj zakon.

Organizacija u primjeni i metodologija provedbe postupka ostvarivanja prava će to dokazati. Poštovani ministre, kao što sam vas javno pohvalio za prethodni zakon, izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, i dalje u ime kluba Hrvatskih suverenista smatramo da u ovom zakonu unatoč poboljšanju čl. 5. u odnosu na prvo čitanje, postoji određeni niz manjkavosti koji će nažalost omogućiti i onima koji su sudjelovali u otvorenoj agresiji na RH da se provuku kroz ovaj zakon. Sistematično je u ovij cijeloj priči da je Srpsko narodno vijeće dali suglasnost na ovakav prijedlog zakona. Zašto bi Srpsko narodno vijeće imali interesa što se tiče Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata?

Jedno je sigurno, odgovor je isti kao što sam odgovorio i zastupniku Bulju i zastupniku Mlinariću. U ovom zakonu kao nikad do sad precizno, jasno i nedvosmisleno postavljene su zapreke, načini, pristup i kontrolni mehanizmi, zakon je namijenjen jedinstvenom i ciljano usmjeren prema nevinim žrtvama Domovinskog rata ali jednako tako snažno, precizno i jasno su postavljene zapreke.

Nažalost često puta moglo se primijetiti da se zakon nije pročitao, da se nameću iskrivljene teze sa nekim drugim ciljem i moj poziv danas tijekom ove rasprave jest upravo u smjeru usmjerimo se na sadržaj predloženog zakona, usmjerimo se na meritum, imajmo pred sobom lica onih majki koje su izgubile svoju djecu, imajmo pred sobom lica ljudi, onog čovjeka koji je u jednom danu izgubio troje djece, majku i suprugu, sa kojim smo razgovarali prije nekoliko dana u Slavonskom Brodu. Suzdržimo se od politiziranja kad govorimo o ovoj temi. Hvala lijepo, potpredsjedniče. Gospodine ministre, rekli ste da ovaj zakon se temelji na načelima pravde, društvene solidarnosti i odgovornosti ne samo materijalnih prava i da se ne donosi u predizborno vrijeme jer je prošlo prvo čitanje kada je bilo predizborno vrijeme. Prošlo je i 40 stupnjeva, mislim da je ovo ugodna atmosfera. Još uvijek je dan, vani je još uvijek dan i nije pod okriljem mraka. Objasnite nam zašto baš danas taj zakon i zašto baš danas ispravljanje svih nepravdi koje su prema civilnim stradalnicima sada bile učinjene? Dakle metodologija i postupak savjetovanja, konzultiranja, analiza, procjena i dinamika donošenja zakona usmjerila nas je da to bude baš danas i podsjetit ću na ono pitanje kad se mnogi pitaju, pa je li moguće, od Domovinskog rata prošlo je 26 godina. Od početka velikosrpske agresije na RH, prošlo je 30 godina. Nažalost to je činjenica. Prošlo je toliko godina jer mnoge administracije nisu smogle snage ili nisu htjele, ne .../nerazumljivo/... ne mogu ulaziti u motive, ali danas je trenutak i moj odgovor je upravo danas, smognimo snage i toliko godina nakon Domovinskog rata zatvorimo i ovo poglavlje. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na klubove zastupnika. Prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Prema riječima predstavnika predlagatelja, prava stradalnika, civilnih stradalnika Domovinskog rata, trenutno su regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz '92. g. koji je do sada mijenjan čak 12 puta. S obzirom da i nakon 25 godina od završetka Domovinskog rata ne postoji adekvatni pravni okvir za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, donošenje ovog Zakona završio bi se proces cjelovite regulacije prava svih civilnih stradalnika Domovinskog rata. Prema postojećem zakonu, prava trenutno ostvaruje 1884 civilna stradalnika iz Domovinskog rata te 145 članova obitelji poginulih civila i unatoč tim brojnim izmjenama zakona i dalje mnogi nisu obuhvaćeni, a prava nisu prilagođena njihovim potrebama. Prijedlogom zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, definira se pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata tako da će prava moći ostvariti i stradalnici koji to nisu mogli po važećem zakonu. Prethodno će se utvrditi tko su civilni stradalnici iz Domovinskog rata, kako zakon ne bi mogli zloupotrijebiti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija. Zakon će obuhvatiti civile stradale uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava ili uporabom vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza '90. g. do 30 lipnja '96. g. Omogućit će se i ostvarivanje prava članovima obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu i prije nego što proglase svoje članove obitelji umrlima. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika, a predviđa se, predviđene su i mjere za poboljšanje socio-ekonomskog položaja korisnika. Prava mogu ostvariti državljani RH, ali i strani državljani uz uvjet da su u trenutku stradanja imali prebivalište u RH. Procijenjeni broj novih korisnika statusnih prava temeljem ovoga novoga zakona je oko 2500. U odnosu na tekst prijedloga zakona u konačnom prijedlogu zakona skraćen je rok za donošenje provedbenih propisa, preciznije je propisano pravo na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, propisan je nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, učinjene su i potrebne nomotehničke izmjene. Sredstva su osigurana za 2021., 2022. i 2023. g. U raspravi, članovi Odbora pozdravili su donošenje ovoga zakona, ali su naglasili da je isti trebalo donijeti puno ranije. Iznijeta je bojazan eventualnog ostvarivanja prava iz Zakona od strane pripadnika pomagača agresorske vojske, ali je istovremeno pozdravljen ugrađena, pozdravljena ugrađena, ugrađivanje jasnih i snažnih zaštitnih mehanizama da se takvo što ne dogodi. Istaknuto je da je osnovni preduvjet za provedbu zakona postojanje cjelovite evidencije pripadnika i pomagača agresorske vojske te civila na tada okupiranom području RH. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 3 suzdržana glas odlučio produžiti HS-u donošenje Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite. Evo, ja ću nastaviti dalje. Pred nama je taj Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima, prije svega pozdravljam predsjednicu i članove Upravnog odbora Udruge civilnih stradalnika RH. Mogu naglasiti da su na njihovu inicijativu u partnerskoj suradnji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, u suradnji sa stradalničkim udrugama koje su podržale na okruglom stolu donošenje ovoga zakona, jasno se izjasnile da je ovo nužna i potreba i da je ovo vraćanje duga prema civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Ovaj Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji će pomoći našim civilima koji su preživjeli užasne tragedije, danas otvaramo i rane, sjećanja na strahote rata koje ni danas ne možemo sagledati. Neki ih neće nikada vjerojatno sagledati. Da, 30 godina je prošlo od početka Domovinskog rata. Isto toliko godina čekanja civilnih stradalnika Domovinskog rata na priznavanje njihove žrtve koja nije adekvatno vrednovana i nisu imali prava koja im pripadaju. Ova Vlada to želi ispraviti. Ministar Medved je imao sluha i empatije za tragedije civilnih stradalnika. Suočen s opstrukcijom pojedinaca imao je hrabrosti realizirati obećanje. Naime, kao što smo već čuli od predlagatelja prava civilnih stradalnika Domovinskog rata trenutno su regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz '92. godine koji je do sada mijenjan čak 12 puta. Ovim zakonom želimo pružiti pravnu sigurnost civilnim stradalnicima kao što smo pružili i hrvatskim braniteljima. To je naš dug prema nevinim žrtvama, prema nevinoj ranjenoj i ubijenoj djeci. I žao mi je što neki zastupnici iskrivljavaju tumačenje ovog zakona i politiziraju ga po medijima. Evo u prvom čitanju bilo je predizborno vrijeme. Sada kažu da je +40. Sada kažu da je u mračno doba kao da je netko ugasio svjetlo, a vani je još uvijek dan. To je sve izrečeno u proteklim čitanjima. Nismo primijetili da se netko uključio u javnu raspravu kada je bila raspisana, nismo vidjeli da su tada stavljene bitne primjedbe na donošenje ovog zakona ili prijedlozi koji bi adekvatno bili vrednovani. Nismo primijetili da su usvojeni SDS-ovi ili bilo čiji drugi prijedlozi onih koji su eventualno u dosluhu sa onima koji bi željeli to ostvariti. U toj javnoj raspravi od 800 i nešto primjedaba koliko sam ja mogao iščitati nisam primijetio baš da su uvažavane kao što neki žele prezentirati ovdje bilo čije … [[Govornik se ne razumije.]] kako bi se ni dokumente, nit gospođe … [[Govornik se ne razumije.]] niti bilo koga drugoga koji se tamo pojavljuju ja to nisam primijetio. Ovaj prijedlog zakona radio se u suradnji sa kao što sam rekao i ispred Odbora za ratne veterane sa stradalnicima i udrugama uz opsežne analize te se izrađuju već duže vrijeme i to kao što je ministar naglasio od 2017. godine, ali potrebno je bilo puno razgovora sa svima kojima je stalo da se zakon napravi pravedno i odgovorno. Prošlo je i kroz javno savjetovanje kao što sam naglasio da je svatko mogao donijeti i dati svoje primjedbe i prijedloge na zakon, no sada evo pokušava se medijski stupiti, politički pokušati poentirati na stvarno civilnim nevinim žrtvama. Prije svega želimo reći kao što sam i u prvom čitanju naglasio i ako treba ponovit ću koliko god treba da je ovim zakonom propisano tko sve ne može ostvariti prava kao u ni jednom dosadašnjem zakonu jasno se je reklo i da napomena inače ni u jednom dosadašnjem zakonu to nije bilo definirano piše tko ne može već tko može ostvariti prava. Tako da razumijem od kuda tolika bojaznost ako je ovdje točno navedeno, a u ovom zakonu to se prije svih odnosi na pripadnike pomagače, suradnike neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi. Ja ne znam da li mislite da stvarno i ministar Medved i ja i njegovi suradnici bi stali pred bilo čije lice kada bi to bilo ugrađeno u ovom zakonu. Zar mislite da smo mi takove hulje i bijednici da bi sada zastupali ovaj zakon koji bi omogućavao agresorskim vojnicima, njihovim pomagačima, pobunjenicima i njihovim slugama ili suradnicima da ostvare prava. Mi nismo ti i neće nikada ni biti. Sigurnosni mehanizmi koji su ugrađeni, nadležna tijela kroz upravni postupak u prvom i drugom stupnju provest će kompletnu proceduru, provedbenim će se propisima, odnosno pravilnicima detaljnije i preciznije propisani način ostvarivanja prava te sva potrebna dokumentacija. U pripremi zakona surađivali su sa Memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata koji prikuplja sve podatke iz Domovinskog rata i od velike je potpore. A ja osobno sam svjestan i znam koliko materijala smo predali iz istočne Slavonije, iz drugih komanda i štabova koje su zarobljene i evidencije koje posjeduje Memorijalno-dokumentacijski centar kao i naše službe sigurno su dostatne da utvrde tko je bio tko na okupiranom području. Ja se ne bojim da će oni zlorabiti ovaj zakon i da će im Ministarstvo hrvatskih branitelja na bilo koji način omogućiti stjecanje bilo kakovih prava. Istaknuo bih da člankom 75. ovog Zakona precizno piše kojim ispravama će se utvrđivati činjenice. Da je osoba poginula, umrla ili nestala i pod kojim okolnostima. Predviđeno je donošenje pravilnika kojim će se dodatno razraditi način ostvarivanja prava i statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata, a sukladno uvjetima određenim ovim zakonom i u postupku propisanom Zakonom o općem upravnom postupku. Znači statusi i prava iz ovog zakona utvrđivat će se kroz upravni postupak na temelju dokumentacije izdate isključivo od nadležnih tijela RH a na podnositelju zahtjeva je obaveza dokazivanja navoda na kojima temelji svoj zahtjev. U tu svrhu prilikom utvrđivanja statusa i prava koristit će se samo pravovaljani podaci iz službenih evidencija RH. Prema postojećem zakonu prava su trenutno ostvarena kod 1884 civilna stradalnika, 145 članova obitelji poginulih civila. I unatoč tim brojnim izmjenama zakona i dalje mnogi nisu obuhvaćeni, a prava nisu prilagođena njihovim potrebama. Prijedlogom zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata definira se pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata tako da će se prava moći ostvariti i stradalnici koji to nisu mogli po važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. U praksi se pokazalo da postoje određene kategorije stradalnika za koje sve činjenice idu u prilog da se radi o civilnom stradalniku Domovinskog rata, ali ne zadovoljavaju formalne uvjete da bi ostvarile taj status po važećem zakonu. Zakon će obuhvatiti i civilne stradale uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava kao i uporabom vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza '90.-te do 30. lipnja '96. omogućuje se ostvarivanje prava članova obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu i prije nego što proglase svoje članovi obitelji umrlima. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika koju će voditi Ministarstvo hrvatskih branitelja, a predviđaju se i mjere za poboljšanje socio-ekonomskog položaja korisnika. Prava mogu ostvariti državljani RH ali i strani državljani uz uvjet da su u trenutku stradanja imali prebivalište u RH. Zakon predviđa veći iznos osobne invalidnine ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i obiteljske invalidnine na temelju povećanja osnovice. Povećat će se osnovica koja od 2001. godine iznosi 100% proračunske osnovice. Želio bih reći i izvijestiti vas da je 8. lipnja '91. godine održan okrugli stol o civilnim stradalnicima organizacije zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata pod nazivom zašto je važan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojim se još jednom željelo ukazati na nužnost i važnost donošenja toga jedinstvenoga normativnog akta. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog ovoga zakona kojim je naša Vlada pokazala spremnost i volju za rješavanje bolnih neriješenih pitanja civilnih stradalnika i koji će poboljšati položaj civilnih stradalnika jer potrebno je a i pravedno je donijeti jedinstveni zakon kojim će se na jednom mjestu biti regulirana prava civilnih stradalnika Domovinskog rata. Na žalost, nepravda se ne može ispraviti, ali bol se može ublažiti i vratiti dostojanstvo ljudima koji to zaslužuju. Dragi kolegice i kolege, pozivam vas da ovom zakonu koji se tiče civilnih stradalnika još jednom promislite i da odlučno podržite ovaj zakon kako bi i ti ljudi koji su ničim krivi i njihove obitelji stradali u Domovinskom ratu. U ime Kluba Hrvatskih suverenista vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Sačić i Pavliček. Najprije poštovani zastupnik Željko Sačić. Hvala vam poštovani predsjedavajući, štovani ministri i tajnici, uvažene kolegice i kolege, poštovane predstavnice obitelji civilnih stradalnika Domovinskog rata, hrvatska javnosti. Dakle, mi imamo sada pred sobom Konačni prijedlog zakona o civilnim stradalnicima. Ima svatko od nas sasvim jasan stav da svaka nevina žrtva treba biti obeštečena u mjeri u kojoj to ovo hrvatsko društvo može dati, ali isto tako mi, mnogi od nas kako u oporbi vidim imamo također jasan stav i zahtjev da se ne smije dozvoliti ni u kojem slučaju nikakva mogućnost da neprijatelji Hrvatske države, agresori i oni koji je nisu željeli ostvare bilo kakve benefite na teret hrvatskog proračuna. I to je poanta priče, to su zahtjevi koji su nas motivirali da vam i u prvom čitanju dostavimo određene primjedbe i sada da dostavimo određene amandmane. Ja moram primijetiti da je između prvog čitanja konačnog prijedloga i sad konačnog prijedloga došlo do određenih izmjena. Vi ste u jednom bitnom dijelu članak 5. promijenili i otklonili u velikoj mjeri moje sumnje za potencijalne korisnike koji do tog doba nisu bili adekvatno spriječeni za eventualno korištenje ovih odredbi na svoju korist, jer jasno je u članku 1. i 1. ste definirali kasnije to je definirano člankom 5. da se ta prava ne mogu ostvariti, neprijatelji naoružani, pripadnici vojnih paravojnih formacija, članovi njihovih obitelji. Međutim, ostao je širok prostor za korištenje tih prava ljudima koji su logistički podržavali, sudjelovali u civilnoj vlasti tzv. SAO krajine, a znači bili neprijatelji ovog društva, ove države a slijedeći striktno članove predloženog zakona. Mogli su se provući kroz to. Međutim, sa ovom odredbom, izmjenom članka 5. Koji sam pročitao ovih dana to ste zatvorili.

Međutim, ostaje prostor. Izrijekom se protivimo i dalje da ta prava konzumiraju stranci, isključivo mogu konzumirati državljani RH sa stranim državljanstvom. Znači, ne stranci.

To je jedna neadekvatna odredba koja omogućava, koja prvo ignorira kazneno pravo, građansko pravo, a dozvoljava da žrtve kaznenih djela ratnih zločina, različitih teških oblika kaznenih djela međunarodnog prava, povrede međunarodnog prava paralelno ostvaruju unatoč tome što su već jednom ostvarile u kaznenom ... [[Govornik se ne razumije.]] postupku određene namjere da opet budu sada kategorizirane kao civilne žrtve Domovinskog rata. Na to ne možemo pristati, njih je po našoj procjeni oko 150 do 200 ovog trenutka i oni su u postupcima prema proteklih godina u Hrvatskoj ili pred Međunarodnim sudom ili u Hrvatskoj manje-više zapravo namireni u onom dijelu nadoknade štete ili njihove u onom kako je to zakon predvidio. Prema tome, tu smatramo da to nije dobro miješati te žrtve kriminala, ratnih zločina jer onda možemo otvoriti proces koji nema kraja.

10289 samo civilnih stradalnika na slobodnom teritoriju RH koji su poginuli, umrli, suicid izvršili ili na bilo koji način skončali život. Takvih je 10 000 u Hrvatskoj ranjenih koji imaju potencijala da budu 20% invalidi ili 60% bolesni. Također imate 10 000, a na okupiranom području tzv. SAO Krajine imate oni koji su poginuli, umrli, stradali, nestali 5155, a 2700 ranjenih koji imaju potencijal, znači kad sve to skupa zbrojite to vam je 26000 potencijalnih korisnika. I sada moramo izvješće godišnje obvezati zakonodavca, odnosno predlagatelja da predložite da se godišnje jednom o tim značajnim pitanjima u Saboru raspravlja i da ta evidencija bude dostupna na taj način široj javnosti. Izvolite kolega. Izvolite.

Poštovani duga je noć. Mislim da je ovaj zakon svima nama drago što se donosi i trebao je biti donesen još prije 20 godina kako bi obuhvatio sve kategorije civilnih stradalnika Domovinskog rata, jer mislim da se svi ovdje u sabornici slažemo da bez obzira pripadali lijevom ili desnom političkom spektru, da svi oni koji su invalidi imaju trajnu invalidnost, da svi oni članovi obitelji, čiji su članovi stradali kao civili imaju pravo dobiti određenu satisfakciju od Hrvatske države. I mislim da tu nije ništa sporno. I unatoč poboljšanjima u odnosu na prvo čitanje prvenstveno tog članka 5. mi u klubu Hrvatskih suverenista još uvijek izražavamo bojazan da će se na žalost kroz ovaj zakon moći provući i oni koji su otvoreno sudjelovali u oružanoj pobuni protiv RH. Zašto? Naime, jednostavan odgovor na pitanje imamo li mi popis pripadnika vojnika, vojske tzv. SAO Krajine. Odgovor je bojim se da nemamo. Imamo li mi popis svih članova paravojnih postrojbi koji su djelovali na okupiranom području od '91. do '97. godine. Imamo li popis osoba koji su bili politički aktivni na lokalnim i državnim razinama te para države i koji su otvoreno zagovarali stvaranje Velike Srbije. Bojim se da nemamo. Evo vam još jedan banalan primjer. Je li taj civil igdje evidentiran kao suradnik neprijateljske vojske. Nije sigurno. I taj civil ukoliko je stradao u napadu na RH može se ovdje provući kao civilna žrtva rata i dobiti satisfakciju od Hrvatske države i to je činjenica od koje ne možemo pobjeći. I stoga smo u klubu Hrvatskih suverenista dali 10 amandmana na ovaj zakon i nadam se da ćete usvojiti dio ovih amandmana kako bi onemogućili da oni koji su otvoreno zagovarali Veliku Srbiju na ovaj ili onaj način mogli koristiti benefite ovoga zakona. Još jedan puta napominjem nitko od nas prisutnih ovdje nema ništa protiv da bilo koji istinski civil bez obzira koje nacionalnosti bio dobije prava koja mu pripadaju sukladno ovom zakonu. Ali postoji ta bojazan, pa čak i u članku 73. što kolege iz HDZ-a govore da će se priznati samo dokumentacija sa područja RH stoji u stavku 3. osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka za utvrđivanje činjenice da je rana ili ozljeda dobivena pod okolnostima iz članka 9. ovog Zakona pribavit će se i drugi dokazi propisani pravilnikom iz članka 72. ovog zakona. Znači bit će jedan poseban pravilnik gdje će se moći očigledno pribaviti dokazi sa okupiranog područja. Izvolite.

Svi oni koji gledaju imaju priliku da čuju sve argumente ovoga značajnog i bitnog zakona koji bi se po meni trebao zvati po meni, jel' po nekakvoj logici Zakon o civilnim stradalnicima zbog velikosrpske agresije. Uzrok Domovinskoga rata je velikosrpska agresija. Prvi moj amandman kao saborskog zastupnika bio je da se sa Ureda bivšeg predsjednika RH 600000 kuna skine i da se da taj novac, preusmjeri za udruge koje su, udruge stradalnika civilnih iz Domovinskog rata.

To je moj veliki prijatelj.

Tako da je čovjek možda i jedan od većih stradalnika takve kategorije kao dječak izgubio noge na slobodnom teritoriju. I zaista o civilnim žrtvama tribamo razgovarati sa osjećajem i bilo kakve emocije isključiti ne možemo. Međutim je činjenica da moramo govoriti ovdje i o onome što zamara ovo sve. Prije pet, šest godina kada je bio gospodin Matić ministar tada su baš oni koji su sad zagovaratelji istoga zakona baš govorili o ovome problemu. Evo gospodin Deur i Đakić mogu potvrditi da je bio problem Zakon o civilnim žrtvama. Od toga je i nastao jedan od uvjeta glavnih nastao je tada i prosvjed u Savskoj ulici. Ja mislim da je razumno postaviti ovdje ključno pitanje. I u članku 5. je, kolega Sačić je to i spomenuo, da bi trebalo tu znači definirati da imamo registar velikosrpskog agresora i svih onih koji su bili u javnim službama u SAO krajini i ničim ovu povredu, ovu vašu namjeru mi ministre ne urušavamo.

Nego jednostavno da imamo registar koji je po meni moguće ako imamo i znamo postrojbe koje su sudjelovale ovdje. Kolega Pavliček je spomenuo određene civile koji drže puške i oni vjerojatno nisu vođeni, mislim nisu evidentirani u agresorskim postrojbama.

Mi ne govorimo o njima. Jer ovo nije, Domovinski rat je posljedica velikosrpske agresije. Zato bi tribalo ovim zakonima i razmišljati da se u naslovima, ja sam to jednom već i govorio se spominje velikosrpska agresija, da su to stradalnici, civilni stradalnici zbog velikosrpske agresije. I ti koji su bacali granate, stavljali mine, minirali, gdje su stradalnici bili koji imaju pravo ne danas nego prije 10 godina, 15, 20 to je neupitno. Ali je isto neupitno da moramo imati registar, popis a mi nemamo to kolega Đakiću. Vi ste organizirali prosvjed. Jedan od razloga je bio, ključnih razloga isti taj zakon gdje ste vi tada ministru Fredu Matiću ovo zamjerili. To je činjenica. I zbog toga sam im dao i moj klub dva amandmana koja su razumna, da imamo popis, tj. registar agresora. A da mi moramo, naravno da moramo riješiti problem civilnih žrtava, pa to je mislim i po bogu i po čoviku to je žrtva.

I plemenita namjera koju mi imamo, ne triba je prikazivati kao nekakvo ograničenje. I ovim člankom 5. gdje vi spominjete kolega Sačiću nema nigdje da se mora oformiti registar. Znači, mi zakonski moramo reći da moramo imati registar agresora na republiku, velikosrpskog agresora na RH i svih tih podupiratelja koji su bili unutar službi, javnih službi i institucija, koji su bili protivnici ovog. Također napomenuo bih da sav ovaj, znači problem kojeg imamo zbog velikosrpske agresije morali bi sve napraviti, to često spominjem, često sam spominjao ja i vi ministre i drugi kolege naplatiti ratnu štetu velikosrpskom agresoru. Dolazio je ovdje četnik Vučić, primili ste ga. Tada je kolega Deur bio savjetnik predsjednice Kolinde gdje vam je donio katastarske čestice oni koji se moraju vratiti pa da mogu lakše tu doći živjeti, da vam je podvalio laž taj četnik koji je huškao srpski narod na svoje susjede Hrvate da rade zločine. Znači mi moramo o tome razmišljati uz ovaj prvi uvjet. Znači prvi uvjet naši nestali i drugi uvjet je ratna šteta. Domovinski rat je samo posljedica velikosrpske agresije. Hrvatski narod nije bio agresor, nego su bile agresor Srbi i četnici u to vrijeme, velikosrbi. Znači ne govorimo o svim ljudima naravno koji su prihvatili, jer brojni Srbi koje tribamo napominjati i ostale nacionalne manjine su dali veliki obol u obrani RH.

Sljedeći klub zastupnika bit će onaj Zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica najprije Urša Raukar Gamulin, a kasnije poštovana zastupnica Benčić.

Mi pozdravljamo ovaj konačni prijedlog zakona te smatramo da je on izrazito važan korak u zaštiti prava civilnih stradalnika Domovinskog rata i naravno njihovih obitelji. No svakako i dalje u ovom prijedlogu ima prostora za poboljšanje. Radi usklađivanja razine zaštite pravne sigurnosti i socijalnih prava predloženog nacrta zakona smatramo da je isti potrebno uskladiti sa Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu kao i sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Uz to kako bi se ovo zakonsko rješenje kako bi bilo što obuhvatnije i omogućilo svim žrtvama rata bez diskriminacije na temelju etničkog porijekla ili spola ili nacionalne pripadnosti ili obiteljskog porijekla dugo očekivano obeštečenje i priznavanje njihove žrtve smatramo potrebnim utemeljiti zakon ponajprije na Ustavu RH umjesto na saborskoj Deklaraciji o Domovinskom ratu koja ne čini pravni temelj našeg ipak multinacionalnog društva. Slično napominjemo kako su načela ravnopravnosti i antidiskriminacije inkorporirani u temelje naše pravne države i našeg Ustava. Povrh toga ratifikacijom se RH obvezala na poštovanje međunarodnih ugovora i naravno pripadajućih protokola u oblasti međunarodnog humanitarnog prava zbog čega smatramo da bi se Nacrt prijedloga zakona trebao primjenjivati, dakle na sve civilne žrtve rata neovisno o njihovom etničkom porijeklu ili nacionalnoj pripadnosti. S obzirom da je nacionalna ravnopravnost ustavni temelj RH i da RH obvezuju međunarodni dokumenti i protokoli u okviru međunarodnog humanitarnog prava, te ratificiranih i potpisanih konvencija potrebno je da prava propisana ovim zakonom budu primjenjiva na sve civilne žrtve rata kako ne bi došlo do postavljanja određenih skupina u nepovoljan položaj ili da se ne bi događala diskriminacija na osnovi etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. Također predlažemo usklađivanje zakona sa najvećim međunarodnim standardima i definicijama važećeg humanitarnog prava, a to su naravno Ženevska konvencija i dopunski protokoli kao i Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata, te dopunski protokol jedan. Takav pravni temelj koji bi bio sačinjen Ustavom RH, te važećim međunarodnim humanitarno-pravnim konvencijama ujedno povećava legitimitet ovog zakona i izbjegava utemeljenje istog na političkoj deklaraciji koja nema usporedivu pravnu težinu. Uz to, budući da je RH između ostalog ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, te druge relevantne međunarodne ugovore poput Povelje EU o temeljnim pravima ili Ugovora o EU i drugo i tako je načelo antidiskriminacije sadržano u svim tim međunarodnim dokumentima ratifikacijom postalo jedno od fundamentalnih načela hrvatskog zakonodavstva. I na kraju ovog mog dijela ipak moram izraziti žaljenje da o ovako važnom zakonu raspravljamo u večernjim i kasnim noćnim satima.

Zahvaljujem vam se. Dakle, mi smo već u prvom čitanju podržali ideju ovog zakona, njezin cilj ovog zakona i ono što bi taj zakon u smislu pravedne naknade i pomoći civilnim žrtvama rata trebao osigurati. U tome smo napomenuli, pošli smo od sljedećeg, a to je kao prvo činjenica da je Hrvatska u ratu pobijedila i da u toj pobjedi moramo biti veliki i priznati određena prava ne samo onima koji su tu pobjedu izvojevali, nego i onima koji su bili žrtve tog rata bez obzira na svoju etničku pripadnost ako su bili civilne žrtve. U tom smislu mi smo istakli i u prvom čitanju, da su pojedini pripadnici vojnih i policijskih postrojbi koji su se borili i na našoj strani počinili određene zločine i da postoje određene žrtve tih zločina. Ta činjenica danas više nije nikakav tabu, o tome postoje presude domaćih sudova, postoji Međunarodnog kaznenog suda no još uvijek ovaj zakon nije nedvosmisleno prepoznao žrtve mučenja nehumanog i ponižavajućeg postupanja koje su počinili pripadnici koji se ne mogu definirati kao neprijateljske snage jer ovdje smo definirali kao neprijateljske snage nego pripadnici hrvatskih snaga i oni ne mogu dobiti status civilnog invalida rada ako su bili u logorima koji nije vodila neprijateljska vojska. Dakle, to još uvijek ni u ovom drugom prijedlogu nije riješeno. Ako želimo poštovati vladavinu prava i biti pravedni prema svim civilnim žrtvama rata, a nadam se da želimo tu činjenicu moramo ugraditi u ovaj zakon jer ćemo u suprotnom eliminirati one civilne žrtve koje jesu bile zatočene u logorima koji nije vodila neprijateljska vojska. Držimo da bi isto tako kroz zakon trebalo osigurati povrat ili naknadu parničnih troškova civilnim žrtvama rata koje su izgubile parnice u postupcima protiv RH temeljem Zakona o odgovornosti RH za štetu uzrokovanu od strane pripadnika oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme Domovinskog rata. Naime, ja sam vam prošli puta govorila o ljudima poput Vjere Solar, poput Ane Bokun, poput mnogih drugih civilnih žrtava rata iz različitih dijelova naše zemlje koji su izgubili nekog od svojih članova obitelji, a bilo ubojstvom ili nekim terorističkim aktom, bilo samim stradavanjem od zbog bombardiranja ili drugih ratnih operacija koje nisu uspjele na sudovima u Hrvatskoj dobiti naknadu štete nego dapače su te sporove izgubile i morale platiti velike parnične troškove zbog čega su i dan danas zapravo žive na rubu siromaštva. O tim pričama možete čitati, te priče su prikupljene i dokumentirane u jednoj kampanji koja se zvala da su civilne žrtve predugo čekale i možete vidjeti koliko različitih priča, teških ratnih priča se tu radi i zbog čega se zapravo i ovaj zakon donosi. Skrećemo pažnju i na problematičan članak 74. u prvom čitanju 76. koji je regulirao činjenicu da je kod civilnih žrtava rata bolest nastala ili se pogoršala. Znači kada se to definira da je potrebno dokazati medicinskom dokumentacijom tko potječe iz vremena zlostavljanja odnosno iz vremena od 30 dana nakon zlostavljanja. Iznimno se može primijeniti kriterij od 2 godine. Dakle, svatko tko radi sa žrtvama nasilja je dobro upoznat da žrtve vrlo često posebno u ratnom, ratnim zbivanjima nisu bile u stanju u tako kratkom roku zatražiti pomoć.

Dakle, to su neke od stvari na koje smo upozorili u prvom čitanju. Nažalost kao što smo istaknuli, moj kolega Bakić za Zakon o braniteljima isto vrijedi i za ovaj, nismo dobili dakle očitovanja po Poslovniku koje smo trebali dobiti na primjedbe koje smo istaknuli u prvom, u prvom čitanju.

Izvolite.

Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovani i predstavnici Zajednice udruga civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. U odnosu na prvo čitanje zakon je izmijenjen samo nomotehnički, a suštinske primjedbe nisu usvojene pa je on pun odredbi kojim se daje slobodna ocjena u ostvarivanju prava i dijelom je transparentan i nejasan. Na primjer što znači da prava utvrđena ovim zakonom ne mogu ostvariti i svi oni koji su na bilo koji drugi način pomagali neprijatelju, kao ni članovi njihovih obitelji temeljem njihovih stradavanja. Što su pleli čarape, hranili stoku da ne crkne od gladi? Koja je razlika između pomagača koji se navode u istoj odredbi prijedloga zakona neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi i onih koji su na bilo koji drugi način pomagali neprijatelju, stvarna nije jasno, prevelika diskreciona ocjena. I dalje ministar Medved ponavlja da je nakon 25 godina od završetka Domovinskog rata nije postojao adekvatan pravni okvir za civilne stradalnike kao da je on spavao zimski san tih 25 godina pa nema nikakve veze s tim. Samo da podsjetim da je HDZ od prvih parlamentarnih izbora do sada bio na vlasti 23 godine i mogao je odmah po završetku Domovinskog rata samo da je bilo volje, a nije, donijeti sveobuhvatan zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Ali nemojmo se zavaravati to nije HDZ-ov bio prioritet pa im nije smetalo što se 12 puta mijenjao Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada. Prioritet je bio zatrti svaku inicijativu koja je dolazila od SDP-a da se sveobuhvatno riješi status i prava civilnih stradalnika. Kad smo u mandatu vlade SDP-a izradili nacrt prijedloga zakona upravo iz krugova bliskih ministru Medvedu i HDZ-u dolazili su najveće kritike bivšem ministru Fredu Matiću da će Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji je izrađen u Ministarstvu hrvatskih branitelja izjednačiti žrtve i agresora te da je u njegovoj izradi sudjelovala Documenta Vesne Teršelić. I danas bivši ministar Fred Matić ponavlja da ako je Jovan napadao Hrvatsku on nema prava iz ovog zakona, ali njegov sin Jovica ne može i ne smije biti kriv za ono što je počinio njegov otac ili djed ako je pri granatiranju ostao bez noge, Hrvatska se za njega mora pobrinuti. Ali hajka iz šatora bila je jača od glasa razuma da konačno kao društvo priznamo patnju svim civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i adekvatno iz obeštetimo i Zakon o pravima civilnih stradalnika tada nije donesen. Očito je da sada neće biti šatora ispred Ministarstva hrvatskih branitelja jer samo HDZ je to znao. Ali bar jednom budite pošteni i recite da je ovaj zakon, da se ovaj zakon donosi jer je očito prevelik pritisak od koalicijskog partnera SDSS-a i stradalničkih udruga civilnih žrtava iz Domovinskog rata. I kad se zakon donese, a sigurno će se donijeti i mi ćemo ga podržati to uopće nije sporno, ne treba zahvaljivati ministru Medvedu već svim građanima RH koji će kao porezni obveznici u slijedeće 3 godine izdvojiti gotovo 108 milijuna kuna kao što je navedeno u obrazloženju zakona. Ipak nam je drago da su vladajući prihvatili smjer kojim im je SDP-ova vlada pokazala u reguliranju prava civilnih stradalnika u uzela naš prijedlog zakona kao šprancu svoga prijedloga. Nema sumnje da je inicijator toga zakona zajednica udruga civilnih stradalnika ali jedno je biti inicijator, a drugo je imati većinsku podršku u Hrvatskom saboru, a zastupnici SDSS čine vladajuću većinu sa HDZ-om pa ne bi trebalo biti problema da zakon bude izglasan. Što tada nije bilo dozvoljeno ministru Fredu Matiću sada je dozvoljeno ministru Medvedu jer se baš posložilo da je HDZ u koaliciji sa SDSS-om, ali da bi pokazali koliko su domoljubi već u Članku 1. navodi se niz ideoloških fraza iz Deklaracije o Domovinskom ratu koji nema apsolutno nikakve veze sa zakonom i u suprotnosti je sa Ustavom RH u kojem se u izvorišnim odredbama navodi više temelja RH pa tako i da suvremena RH se temelji svoj državopravni kontinuitet i na odlukama ZAVNOH-a. Već smo u prvom čitanju isticali da svrha zakona nije da se propisuju ideološke vrednote i povijesne istine kao što je navedeno u Članku 1. konačnog prijedloga zakona, ali i dalje naša primjedba nije uvažena jer HDZ-u je bitna patetika, a ne sadržajna pravna norma koja će biti sukladna potrebama svih potencijalnih korisnika ovoga zakona. Ako se predlagatelj baš htio pozvati na neke vrednote trebalo se pozvati na pravomoćne presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju čije presude predstavljaju važnu osnovu za priznavanje prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Potrebno je naglasiti da ovaj zakona mora jamčiti svim osobama koje su bile žrtve rata bez obzira gdje su se zatekli kao žrtve ratnih zbivanja, mogli su biti i žrtve bez borbenog djelovanja i od koga su bili ugroženi, a to znači da problemu civilnih stradalnika koji je do sada bio zanemarivan treba pristupiti temeljito i bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, bilo etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. Treba se omogućiti sjecanje statusa civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i s osnova zatočenja ne samo u neprijateljskom logoru, zatvoru ili objektu nego i s osnova zatočenja u objektima pod kontrolom hrvatskih snaga kao što je bila Lora, Kerestinec ili Pakračka poljana. Ako Vlada kao predlagatelj navodi da je razlog zbog kojeg se zakon donosi da se dovrši proces regulacije prava svih stradalnika Domovinskog rata predlažemo da se propiše da se smatra da je oštećenje organizma zatočenika iz Članka 9. stavka 1. točke a) po toj osnovi najmanje 20% trajno kao što je to propisano za zatočenike u neprijateljskom logoru i zatvoru o Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ukazujemo da se u Članku 6. stavku 1. prijedloga zakona kojim se govori o članovima obitelji, propisuje članovima obitelji u smislu ovog zakona smatraju se bračni, izvanbračni drug, djeca članovi uže obitelji i roditelji članovi šire obitelji, dakle iz navedenog proizlazi kako su životni i neformalni životni partneri izostavljeni iz definicije obitelji te kao takvi ne mogu ostvarivati niti prava koja prema ovom zakonu mogu ostvarivati bračni i izvanbračni drug. Na to je upozoravala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Ovaj zakon bi trebao biti civilizacijski iskorak koji će u konačnici nakon više od 25 godina na sveobuhvatan način civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata još i na jednom dijelu marginalizirane skupine hrvatskog društva priznati pravo u prvom redu na moralno, a onda i na materijalno obeštećenje. Predlagatelj nije niti u drugom čitanju uvrstio naš prijedlog da se regulira stambeno zbrinjavanje i zdravstvena zaštita za sve one koji to nisu mogli ostvariti po bilo kojoj drugoj osnovi. Također je trebalo, a nije regulirati obeštećenje za uništenu imovinu od strane nepoznatih počinitelja na području van ratnog djelovanja. Pozdravljamo dizanje osnovice za određivanje osobne invalidnine 115% od proračunske osnovice za osobne invalidnine kao što su priznata i za HRVI iz Domovinskog rata. Također je dobro otklanjanje zapreka za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu i dizanje osnovice za obiteljsku invalidninu. Ovim zakonom uspostavlja se evidencija civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, ali ona neće biti javna pa i dalje tražimo da ona bude javna sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Prema Članku 62. ona nije javno dostupna i koristi se u službene svrhe. Tajnost evidencije nema nikakvog smisla, niti svrhe ako se objavljuju podaci sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, čemu tajnost i kao što je Porezna uprava primjerice objavljuje porezne dužnike može se dakle i ova evidencija objaviti. Postupak ostvarivanja prava nije transparentan jer je propisano da će ministar pravilnikom propisati način ostvarivanja statusa i prava civilnih invalida i prava članova obitelji smrtno stradalih zatočenih i nestalih. Podsjećamo da je Zakonom o općem upravnom postupku propisan postupak rješavanja u upravnim stvarima, a priznavanje statusa i prava civilnih stradalnika jest upravna stvar. Ponovo upozoravamo da revizija nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva je bespotrebna ukoliko nije uložena žalba. To je nepotreban proračunski trošak i maltretiranje stradalnika.

A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izvolite. Gospođo zastupnice, nekoliko grubih neistina ali jedna vaša izrečena riječ je zapravo slika i oslikava bit vašeg osvrta na ovaj zakon. Dakle, sramotno je i nedopustivo Deklaraciju o Domovinskom ratu nazvati ideološkom frazom. To je zaista sramotno. Ono što je potpuno neistinito, a izrekli ste za ovom govornicom da se ovaj zakon slijedi smjer koji ste kakoti vi radili. Ja bi volio u ovoj dvorani čuti je li itko ikada vidio prijedlog baziran na temi Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata u vrijeme vašeg mandata. To su bile fraze. To su bile obmane. I to je bilo nešto što je bilo usmjereno u potpuno drugom smjeru. Stoga u ime predlagača odbacujem svaku insinuaciju da se ovaj zakon na bilo koji način povezuje, veže ili da je na tragu ideje koju ste vi započeli ako ste započeli, a bili ste 15 godina u Ministarstvu hrvatskih branitelja i očekivao sam od vas sadržajniju raspravu koja je više usmjerena prema konkretnim zakonskim rješenjima vezanim za ovaj zakon. I na kraju što se tiče vašeg prijedloga o registru vi ste na tome pokazali svoj smjer djelovanja javnom objavom, sramnom i bespotrebnom objavom Registra hrvatskih branitelja koji je služio samo jednoj svrsi, a to je bilo stvaranje pravne nesigurnosti hrvatskih branitelja. Iz tog razloga smo taj registar skinuli iz javne objave. Imamo danas službenu evidenciju hrvatskih branitelja koja je dostupna službenim tijelima RH u svjetlu i s ciljem reguliranja prava. Isto će biti učinjeno i sa evidencijom civilnih stradalnika Domovinskog rata. Ali ponovno se vraćam nedopustivo je od zastupnice u Hrvatskom saboru Deklaraciju o Domovinskom ratu nazivati ideološkim frazama. Evo sada je kolegica Nađ zapravo ministre Medvedu pokazala da je, zapravo da sam u pravu, da je to zakon koji su oni pripremali, vi ste ga samo doradili, popravili i još bolje ga stavili i imat ćete ne bojte se ako treba 100 ruku s ove lijeve strane ovdje i za ovaj zakon da vam treba 2/3 većina dobit ćete je odavde jer oni znaju zbog čega će dići ruke. I kad ste spominjali gospodina Matića vidim da ste mu u zadnje vrijeme i to napadali. Ja i gospodin Matić smo kao lijeva i desna cipela. Desna noga ne ide u lijevu cipelu, toliko o tome, o Matiću i o meni, toliko o tome.

zastupniče Mlinariću uopće me ne zanima vaš odnos sa gospodinom Matićem, jedno je činjenica da ste i jedan i drugi u javnom prostoru davali osvrte otprilike po sličnom konceptu prema prijedlogu ovog zakona i na to smo reagirali. Ponavljam ovaj prijedlog zakona, konačni prijedlog zakona nema nikakve veze s nečim što u konačnici nikad nije izrađeno, što nikad nije dato u javno savjetovanje i što nitko od nas nije vidio. Ja ne znam o čemu gospođa Nađ govori i kakve su bile njihove ideje, kakvi su bili smjerovi, kakva je bila strategija u pogledu postupanju prema civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Poštovana zastupnica Nađ. Hvala lijepo. Ministre Medved zašto ste onda u šatoru dizali hajku i govorili da izjednačavamo žrtvu i agresora, ako nigdje nije bio nacrt prijedloga tog zakona. Normalno da nije bio u javnoj raspravi kad ste ga zatrli u samom početku. Ne možete pobjeći od toga, vi ste naslijedili onu šprancu koju smo mi izradili i samo ste je malo doradili. Eto ja ću zamoliti osobe koje rade u glavnom tajništvu i glavnog tajnika koji je u to vrijeme bio u Ministarstvu hrvatskih branitelja da pokušamo pronaći tu šprancu ukoliko je išta ostalo od, iza vas osim spaljene zemlje. Spaljene zemlje u svjetlu nanošenja štete hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata u svakom pogledu. A o tome da ste željeli izjednačiti žrtvu i agresora to ste pokazali kroz stotine i stotine konkretnih vaših mjera i programa koje ste provodili, koje ste nažalost tada uspjeli provesti ali smo ih 2016. godine jedan po jedan otklonili. I danas imamo odgovarajući pristup i prema hrvatskim braniteljima i prema stradalnicima Domovinskog rata, a vaše skice ukoliko su negdje u vašim skrivenim ormarima sačuvajte za uspomenu. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Stipo Mlinarić.

Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ga Zakon o civilnim žrtvama rata, drugo čitanje, ovo sve što je bilo unaprijed što je govorio ministar prvih 20 minuta kao predlagatelj većina je išla stvari na mene, gospodin Deur što je govorio, gospodin Đakić što je govorio, pa evo malo da se osvrnem. Evo gospodin Deur prvo na vas i na obljetnice, to što vi dođete na obljetnice, uzmete dnevnice, dođete tamo 5 minuta, položite vijenac i odete u prvu birtiju mene to ne zanima. Ja odlazim na mjesta gdje su stradale civilne žrtve rata u Slavonskom Brodu, na Ovčaru, bilo gdje odem sam i ne mašem s tim nikom ispred nosa i ne hvalim se s tim da je to nešto, da je to nešto veliko. To ako imaš u srcu nosiš sa sobom, ne slikaš se za medije. Gospodinu Đakiću, kaže zašto baš sada, sve sam proreko 3 mjeseca prije imaju medijski zapisi. Rekao sam da će ovaj zakon ići krajem 6. mjeseca evo danas je 30.6., rekao sam da će biti izglasan u 7. mjesecu, bit će izglasan u 7. mjesecu. Zašto? Pa zato što ste znali da će vam prije lokalnih izbora da ste ga donijeli da vam ne bi išao u korist. Da ste znali da će vam ići u korist pa i bi ga donijeli sad pa sad. Prema tome, u večernjim satima kao i prošli put sve smišljeno odigrano, samo što danas nema SDSS-a, dogovorili ste se sa gospođom vjerojatno Jeckov i Pupovcem da ne dođu danas u sabornicu, imaju slobodni dan produženi vikend, ali zato je lijeva strana sabornice gospođa Benčić i ekipa preuzela retoriku SDSS-a i ovdje pokušavaju docirati kako bi trebali biti svi isti. Ne mogu biti svi isti. Ne mogu biti ovi civilne udruge koji su tu gore na galeriji ne mogu mi biti isti sa onima koje su prokazivale u Vukovaru, u Škabrnji bilo gdje na okupiranom području naše ljude i gdje su naši ljudi stradavali. Za mene nisu isti i nemam problema to za ovom govornicom izreći. Nisu mi isti i ne smiju proći kroz ovaj zakon. Pripremio sam 15 amandmana, ako ih prihvatite i to svi amandmani da gospođa Rosandić čuje ne protiv njih, nego protiv srpskih civila koji su bili na okupiranom području da ne mogu proći. Ako ih prihvatite imate moju ruku, a ako ih ne prihvatite onda imate zlu namjeru jer ako vam je prošlo 700 ljudi SAO milicije kroz Zakon o ratnim vojnim invalidima što sam maloprije pričao onda zašto bi vam ja vjerovao sada da neće proći kroz ovaj zakon drugi, zašto bih vam vjerovao ako nećete prihvatiti amandmane. Tako da i ovim velikim desničarima ovdje koji su prošli put iskoristili što sam bio suzdržan, sad javno kažem ako mi odbiju amandmane ne moraju me ni pitat ko prošli put ja ću biti protiv, ja ću biti protiv bez obzira što znam da su tu dijelom i civilne žrtve rata. Ali ja ne želim da nitko prođe, ni jedan da ne prođe onaj tko ne zaslužuje. A ovi koji zaslužuju koji su na galeriji trebali su dobiti davnih dana naknadu od ove hrvatske države. To je sramota ove države. To je sramota ove države. A ne sjedim ja u saboru 20 godina kolega Đakić nego vi i vi ste predsjednik HVIDR-e maltene doživotni pa zašto se niste borili za te ljude, za tu djecu, za roditelje njihove, zašto se niste borili u ovih 20 godina. Imali ste prigode. Imali ste prigode. E, a sad ću malo ovo što sam napisao prvo je citat jedan. Trebalo bi omogućiti da se činjenično utvrđuje stanje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te da se u tu svrhu može pribaviti isprave, saslušati svjedoke, pribaviti nalaz i mišljenje vještaka i obaviti očevid. Znate mnogi ljudi su 1995. godine navrat nanos pobjegli iz svojih domova i nisu ponijeli nikakvu dokumentaciju koja je u međuvremenu nestala ili uništena, riječi su Milene Ćalić Jelić pravnice u SNV-u. Zakon o civilnim stradalnicima dobio je podršku Srpskog narodna vijeća, krovne organizacije Srba u Hrvatskoj. U tekstu Jutarnjeg lista od 12. studenog 2020. godine piše, citiram, zakon ima i pozitivnu političku dimenziju budući da se odnosi na civile uglavnom srpske nacionalnosti koji su između '91. I '96. godine živjeli na područjima koja nisu bila pod jurisdikcijom hrvatske vlasti a također su stradali.

Svi na koje se odnose zakon mogu ostvariti mjesečnu novčanu naknadu od 114 kuna do 3.824 kune, završen citat. Za kolegicu Jeckov ovaj zakon je, to je rekla u prvom čitanju, jedan iskorak ka pomirenju i ka normalizaciji odnosa, ne mogu vjerovati da to žena može izgovoriti za ovom govornicom, a i gospođa Benčić je maloprije izgovorila. Pa sama abolicija što im je hrvatska država dala kao pobjednik u ratu je sasvim, sasvim dovoljno. Što bi ih sad trebali plaćati? Trebali bi ih plaćati zajedno sa našim civilima. Ne trebala bi ih plaćati Republika Srba i hrvatske civilne žrtve rata koje sjede na galeriji i, i sve ostale i ratne vojne invalide. Trebala je platiti ratnu odštetu logorašima, ne meni osobno. Ja svoju osobnu dat ću u humanitarne svrhe, mene ne zanima to, ne treba mi, njihov ni novac mi ne treba. Nema mržnje ispada ovako kad govorim da pričam sa mržnjom.

Zanima me da ti ljudi moraju biti obeštećeni, samo me to zanima, ništa drugo. Ali oni koji su bili na okupiranom području, koji su pomagali, koji su kuhali, koji liječili njihove, oni imaju jako, koji su prokazivali naše ljude, koji nisu, koje nismo našli 29 godina, one koji su iskapali mrtva tijela branitelja i premještali ih na druga mjesta. I onda mi gospodin Đakić kaže ne vjerujete Dokumentacijskom centru, ne vjerujete službama i ministar govori, pa kako ću vjerovati službama ako nisu u stanju naći 1860 mrtvih ljudi. Mrtvih ljudi nisu u stanju naći, pa nisu čestice zraka, nego ljudi i službe ih nisu u stanju naći 30 godina, pa to govori o radu tih službi i sposobnosti tih službi o ničemu drugome. Ne govori o meni, o vama ili bilo čemu govori o onome tko je plaćen, bilo tko je na vlasti one imaju službe imaju da rade svoj posao za koji su zadužene. Nisam vidio da su se pretrgli od posla jer da su se pretrgli od posla danas bi majka od mog prijatelja Tomislava Šestana mogla doći na grob i zapaliti mu svijeću, a ovako je u Borovu Selu nestao i dan danas se traži, ne on nego 80 ljudi. Svakodnevno smo zatrpani informacijama kako je ministarstvo kvalitetno surađivalo s udrugama koje predstavljaju civilne stradalnike, a zakon koji nam je ovdje prezentiran je unatoč tomu nekvalitetan. Zašto? Zato jer je ovaj zakon vrhunac prepisivanja Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata i Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navest ću jedan banalan primjer u Članku 44. pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u srednjim školama mogu ostvariti djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu. Pa koliko djeca na redovitom školovanju u srednjim školama imaju godina? 24 valjda i idu u srednju školu, vidi se koga treba poslati na edukaciju o tome kako i tko piše zakone, kako dijete od 24 godine može ići u srednju školu, nemoguće. Prava uređena ovim zakonom su proširena, određena kao i krug onih koji ta prava uživaju. U postupnim odredbama previše se zakonske materije prepušta na uređenje podzakonskim aktima što je ustavno pravno neprihvatljivo. Idemo malo i o pravim iz ovog zakona. Za one koji ne znaju Documenta je još 2012. godine u istraživačkom izvještaju civilne žrtve rata u Hrvatskoj tražila izjednačavanje civilnih žrtava sa hrvatskim ratnim vojnim invalidima. Pa tako imamo, ministarstvo je dalo im i sada i malo i više pa tako imamo pravo od 3.824,90 naknade mjesečno.

Je li ovo zahvala hrvatskim braniteljima jer su jako dobro svjesni kako će ovaj zakon bez problema konzumirati oni koji su ovu državu napadali, razarali [[Upadica: Hvala.]] ode vrijeme.

Pa ga najprije pozivam da provjeri i u saboru i u uredu predsjednice gdje sam bio da nađe ijednu dnevnicu koju sam dobio, ali bi volio da mi odgovori tko za njega to piše, Frad Matić, Vesna Nađ ili Miroslav Škoro.

Znate i to sam već prošli put rekao, ako netko izriče laž to nije povreda Poslovnika, a ja ne mogu procijeniti, nisam ja taj koji će procijeniti da li je nešto laž ili istina. Prema tome, to nije povreda Poslovnika pa vas molim da ne zlorabimo tu instituciju. Da odgovorim Anti Deuru, mnogi dobivaju dnevnice što dolaze od Vukovara i toga, Ante za tebe ne znam niti me zanima, bio si tamo 5 godina si čučio tamo na Pantovčaku nitko te nije, drugo nisi ni radio nego si bio raznosač vijenaca po Hrvatskoj i mislim da se ne bi trebao hvaliti samo s tim što si napravio za hrvatske branitelje u 5 godina tamo što si sjedio.

Ja vam ponovo kažem ovo je parlament hrvatski, Hrvatski sabor, ovo je vrh demokracije, a oni koji zlorabe Poslovnik ruše demokraciju i rade anarhiju ja vam, i vama i njemu i svima koji to rade i budite toga svjesni, a i građani su toga svjesni. Nemojte misliti da su građani zlatne ribice. Idemo na pojedinačnu raspravu, prvi će govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Treba reći da postoje zapisi, pisma, da postoji suradnja i rasprava koja traje. I promjene 12 puta zakona su u mojem mandatu koliko sam zastupnik od 2003. godine, da i to je išlo u korist ka cilju. Cilju koji nikada do kraja nije ostvaren, uvijek su bila spočitavanja i suprotstavljanja određenih pametnih pod navodnicima ljudi. Želim u ovoj osobnoj raspravi, pojedinačnoj reći da ne želite uvažiti ni gospođu Julijanu Rosandić kao predsjednicu zajednice kao što vidim.

Vi ne želite nikoga saslušati, vi ste najpametniji u ovom Visokom domu, vaše su uvrede tako niske i ja se neću spuštati na taj nivo, kao ni na nivo drugih zastupnica koje su imale priliku narušiti dignitet Domovinskog rata u svojim funkcijama obnašajući dužnosti, spuštajući se na najniži nivo braniteljskih uvreda i napada. Zašto ne pročitate pismo, morat će vam ga moj kolega pročitati pismo udruge civilnih stradalnika možda bi vam se srce razgalilo, možda bi drukčijim tonom govorili, možda bi drugačije zborili, možda ne bi sumnjali, možda bi vjerovali. Pa tu smo, još uvijek smo tu i naredne tri godine su tu kad će bit primjena zakona, tu smo kao prijatelji, partneri ministru, kao suborci koji smo zajednički dijelili zlo i dobro, pa i ovaj zakon ćemo podijeliti zajednički kako bi ga u primjeni vidjeli da li funkcionira ili ne funkcionira, da li su vaše sumnje opravdane ili nisu. A ja vjerujem da nisu, jer nikad si nebi dozvolio ministar kao hrvatski general da napravi nešto tako što bi bilo uvredljivo prema hrvatskom narodu i hrvatskim braniteljima. Pa zato su postavljene jasne ograde i definicije koje ne mogu dozvoliti ono što vi sumnjate. Pa zato su i oni koje vi spominjete suzdržani u pogledu konačnog prijedloga ovoga zakona.

Slažemo se da ovo nisu privilegije kao ni u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Ovo je stvarna potreba kojom bar materijalno nadoknađujemo ono što obitelji tih žrtava ne mogu nikada kroz materijalno doživjeti. Da, oni su stradali u velikosrpskoj agresiji, oni su žrtve velikosrpske agresije. Tako i piše u zakonu, tako piše u prvom članku. Da, složit ćemo se oko ratne štete, da to je dug Republike Srbije i platit će ga kad-tad. Ta procedura je dugačka i teška, ali nije zaboravljena. Budite uvjereni da o tome se brine i o tome se na najvišim europskim nivoima raspravlja kada i kako će Srbija ući u EU dok ne nađe načina da stavi van snage zakone koje i jurisdikciju koju primjenjuje na RH stavi u svoju obavezu, naknadu ratne štete koju je prouzročila

Kolega Đakiću, vi stalno prozivate za narušavanje digniteta Domovinskog rata. Pa vi ste tu 25 godina u Hrvatskom saboru, mogli ste preložiti Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Zašto prozivate mene, pa ja sam sad tu prvi puta.

Vi ste jedna od onih koji ste donijeli najveće zlo hrvatskim braniteljima zajedno sa Fredom Matićem i Panđičem. Vi ste jedna od onih zala koje nam se ne dogodilo nikad više, vi i vaša partija. Nemojte molim vas vuči me za jezik, da nabrajam sve što ste učinili i što ste s time sebi stvorili. Zastupnik proziva zastupnicu na neodgovarajući način i zapravo ponižava zastupnicu. Smatram da je to neprimjereno u ovom Hrvatskom saboru. Ja smatram da nije povrijeđen Poslovnik, jer i vi ste upotrebljavali izjave koje nisu baš bile primjerene. Nisam na to reagirao, nisam ni na ovo. Bilo je tu s raznih strana osobnih primjedbi, nemojmo tako. Nemojmo tako, govorimo o zakonu, govorimo o temi, a nemojmo jedni drugima predbacivati šta je tko radio i da li je dobro radio, da li je loše radio, da li je krivo radio nego raspravljajmo o ovome što je sad pred nama. To je važno i mislimo na civilne stradalnike Domovinskog rata a ne na svoj ego. Sad će govoriti poštovani zastupnik Ivan Penava. Poštovani predstavnici civilnih žrtava iz Domovinskog rata, poštovani predsjedavajući, kolegice i kolete, poštovani ministre i predstavnici ministarstva. Hrvatska u kojoj je vladavina prava temeljni postulat i imperativ nema alternativu. Ili će postojati kao takva ili je neće biti. U takvoj državi kad se dogodi kazneno djelo, bila to pljačka ili ratni zločin utvrdi se krivac, izrekne se presuda, nakon toga slijedi odšteta. Međutim, vi Hrvatsku vodite u sasvim drugom smjeru jer temeljem vašeg prijedloga zakona, ali što je važnije načinom koji demonstrirate u upravljanju državom očito je da imate drugačiju logiku. Vi ste krivca utvrdili, presudu izbjegavate i ne želite je donijeti, a odštetu smatrate da treba platiti Hrvatska kao žrtva zločina odnosno agresije. To je za Hrvatsku pogubno.

Čak ste u istom članku to nazvali vrednotom kao da je ta postavka ishodište svih politika i praksi u RH oko kojeg postoji konsenzus svih aktera političke scene i koja kao takvo prožima sve pore hrvatskog društva što nažalost nije istina. Iako slična formulacija postoji u Ustavu, u zakonima, saborskoj Deklaraciji o Domovinskom ratu ona je ipak puka forma i predstavlja mrtvo slovo na papiru kojim zavaravate sebe, a dijelu hrvatske javnosti mažete oči. Zašto to mislim? Zato jer se nakon tih velik, hrabrih, pravičnih riječi koje navodite ne događa ništa, ništa osim zadovoljavanja pojedinačnih i dnevnopolitičkih interesa. Nema presuda gospoda. Te iste agresore koje hrabro navodite kao krivce uporno štitite dijelom i propustom već 30 godina. Ne postoje presude vrha Srbije, Crne Gore, JNA i pobunjenog dijela srpskog pučanstva u RH koje ste naveli kao agresore stoga su ove riječi irelevantne i isprazne i one ne predstavljaju ništa i na razini su kavanskih priča jer to što vi i ja znamo tko su agresori, što to prepoznaje ovaj zakon, Deklaracija o Domovinskom ratu i Ustav vrijedi koliko i pišljivi bob sve dok o tome ne postoji pravorijek sudske instance koja ga uz potporu vladajućih struktura izbjegava izreći 30 godina. Hrvatska koja nije protektorat stranih sila nego suverena i slobodna država prepoznaje vašu namjeru i ono dobro o čemu vi pišete u prijedlogu ovog zakona. Vidi i prepoznaje razaranje i patnju koju nam je agresija donijela, ali ta Hrvatska reagira i ne okreće glavu kako vi danas, ali i godinama činite, ta naša, vaša i moja Hrvatska na agresiju, razaranje i patnju odgovara ne samo veličanstvenom pobjedom u Domovinskom ratu, ona reagira presudama i dugogodišnjim zatvorskim kaznama agresorima i zločincima. Zašto to radi? Zato jer tako rade moderne suverene države, zato jer je to pravedno i po Bogu i po zakonima, zato što su to temelji higijene jednoga društva, zato što nam je stalo do svoje prošlosti ali i budućnosti. Zbog prošlosti jer mrtvi ne traže naknade, nikakva materijalna prava njih više ne mogu zadovoljiti. Ono što za mrtve možemo zajedno možemo učiniti osigurati im pravdu i spokoj kroz kažnjavanje njihovih krvnika. A zbog budućnosti da više nikada nikome ne padne na pamet napadati, razarati, pljačkati, silovati, ubijati hrvatsku državu, hrvatski narod i hrvatske građane jer za budućnost nije najvažnije koliko je tko dobio nagradu, ali način kako se postavlja spram krvnika, kako se postupa s agresorima, njihova imena i drakonske zatvorske kazne itekako su važan preduvjet za zdravo i funkcionalno društvo u budućnosti. S ovim prijedlogom zakona vi zadovoljavate važne ali ipak pojedinačne interese koje osobno podržavam jer smatram da svaki stradalnik mora dobiti zadovoljštinu i skrb. Međutim, ono što ne mogu podržati je način rada i okvir koji vi koji ste na vlasti uporno demonstrirate već 30 godina kroz odobravanje i podršku neučinkovitim institucijama od Ustavnog suda, državnog odvjetništava do Vrhovnog suda, a kroz imenovanja i usvajanja izvješća njihovih čelnika. Takvim načinom rada uporno žrtvujete najviše državne interese i šaljete poruku da se isplati biti agresor, da se isplati biti terorist jer RH ne da vas neće kazniti i osuditi već ćete možda i biti nagrađeni, obeštećeni, a možda ćete dobiti ono što u ludilu ne bi pomislili da kroz koaliciju upravljate državom.

Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Bačića. Poštovani kolega Penava, slušao sam vas vrlo pažljivo i iz niti jedne vaše riječi nisam, niti misli, niti rečenice, zbog čega ćete biti konkretno protiv ovog zakona.

Tu se dijelom s vama mogu složiti iako pri tome želim reći da niti jedna vlada do sada, a vjerujem da i vi sa mnom dijelite to mišljenje nije učinila više za procesuiranje ratnih zločina. Prema tome, na stranu nezadovoljstvo i vaše i bilo čije što nismo kao država do kraja rasvijetlili sve zločine koji su se dogodili, ali to treba lučiti od plemenitog cilja koji ovaj zakon pokušava riješiti i nadoknaditi i priznati status civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Poštovani zastupniče Bačić hvala vam na replici, dakle ja ću ponoviti sada ipak jednim usporenijim glasom jer je naprosto puno toga bilo za reći. Dakle, u samom uvodu svog izlaganja rekao sam prateći zdravu logiku da prvo što uslijedi je detekcija krivca za ratne zločine u ovom slučaju, zatim slijedi izricanje presude, nakon toga kad znate tko je krivac slijedi odšteta.

Hvala predsjedavajući. Kolega Penava, ja bih vas molio da iznesete pošto ste gradonačelnik Vukovara mišljenja, strepnje ljudi sa kojima se svakodnevno susrećete, koji su prošli kalvariju logora, obitelji koji traže još svoje nestale. Što kažu kad se radi Zakon o civilnim žrtvama rata bez osigurača gdje mogu proći oni iz Negoslavaca, Borova Sela koji su zapravo njihove sinove prokazali, a na kraju na žalost i ubili. Na žalost ta bojazan je realna, ali ja koliko god cijenio emociju, zebnju, strah, nesigurnost kojoj smo svi doprinijeli zbog pasivnosti i propusta ne želim žrtvovati ovu raspravu jer nam krupnija slika promiče. Dakle, kako sam rekao i kolegi Bačiću, radimo nakaradan posao, radimo opasan posao za Hrvatsku, bježimo od optužnica, izbjegavamo izrijekom kroz pravosudni sustav ove države prokazati i osuditi one koji su to zaslužili, a govorimo kako ćemo mi to na neki način napraviti. Kako ću ja ili vi bilo koga prozvati i temeljem čega? Samo ću riskirati optužnicu i to s razlogom. Netko je za to kriv.

Kolega Penava, govorite o tome da ratna šteta i odšteta stradalima nije nigdje definirana. Podsjetit ću vas pet posebnih mjerila i kriterija koji su inkorporirani od svih 28 članica EU Europska komisija ugradila, upregla u pregovore sa Republikom Srbijom za ulazak u EU. Drugo, po redu je šteta koju treba Srbija osigurati u zaštiti prava žrtava. Jurisdikcija zakona također da prestane srbijanska prema Hrvatima. A kad govorite vi o koaliciji mislim da ste vi zreli primjer da ste u gradu napravili neprincipijelnu koaliciju, pa bih vas molio da ne spominjete nama ono što ste nama činili. Hvala vam na pitanju. Gospodine Đakić, ja sam siguran bar se nadam, sve manje postajem siguran da vi ovu optužnicu koju ja držim u rukama koja je na žalost stara 19 godina koja počinje sa prvim okrivljenikom Veljkom Kadijevićem, pa ide preko Adžića, Jurjevića, Stevanovića, Mrkšića, Šljivančanina itd. koja na žalost u našem pravnom okviru još nije ugledala pravične presude po tom pitanju. I pitam se zapravo koji je doprinos, prvo mene naravno, a onda i vas i svih nas da zašto je ovome ovako. Drugo što se tiče koalicija, tu ste jako na kliskom terenu. Ja ću reći ono što me najviše boli. Dok ste u koaliciji sa onima koji podržavaju mauzolej četničkom vojvodi Šoškočaninu nemate pravo to govoriti. Sljedeća replika bit će poštovanog zastupnika Stipe Mlinarića, izvolite. Pardon, rasprava.

Hvala predsjedavajući. Evo sad bi da kažem kolegi Deuru tko mi piše govore. Nitko mi ne piše govore. Da piše gospodin Miroslav Škoro, onda bi to bili govori za pamćenje. Kako ste pjevali njegove pjesme, tako bi vjerojatno slušali i njegove govore. Sad kolegi Đakiću. Slušate danas i treba da slušate. Bravo! Bravo za vas! Gospodine Đakiću, ja ne mogu uzeti mjerilo vrijednosti niti po vama, niti vi trebate uzeti po meni, da ne mislite da vam nešto impliciram. Znači, ne možete mi vi biti mjerilo vrijednosti ako ste 20 i nešto godina u Hrvatskom saboru. Ja sam godinu dana, još ni godinu dana i nisu doneseni Zakon o civilnim žrtvama rata. Predsjednik ste HVIDR-e koliko znam otprilike 20-tak godina.

Mogu im svakome reći ono što mislim, nemam problema sa tim. Niti ih ja plaćam, plaća ih ministar Medved. Prema tome, ne možete postavljati neka mjerila. Ali ako izrazim sumnju da bi mogao netko proći kroz ovo jer mi je u prvom čitanju Dragana Jeckov izašla za govornicu i rekla, da to je za naše one koji su bili u … [[Govornik se ne razumije.]] zatvoru, u Kerestincu, u Lori, to je odšteta za njih. Pa imam valjda pravo pitati što je onda sa mnom koji sam bio u logoru i sa 15000 ljudi. Gdje su naše odštete? Gdje su te presude koje je premijer Plenković kao veliki diplomat ili bilo tko drugi, nikoga ne vrijeđam, nikoga samo prozivam za nerad. Gdje su te presude pravnih naših stručnjaka od Vlade koje su upućene na Međunarodni sud ili bilo koji drugi sud da se plate odštete za logoraše koji su bili po logorima. Što sa njima? Zaboravljeni. Nema presuda, nema odšteta, nema ničega. Nismo se pomjerili, mi se nismo pomjerili sa mjesta od '91. godine do 2021. godine što se tiče tužbi i što se tiče svega drugoga. Pomjerili smo se što se tiče zakona, svaka čast, Ministarstvo branitelja radi, radi dobre zakona o ratnim vojnim invalidima koje ćemo mi podržati nikakav problem nije, ali plaćaju hrvatski porezni obvezni, ne plaćaju srbijanski porezni obveznici koji bi trebali plaćati te ljude što su izgubili nogu vaši prijatelji, Deurovi prijatelji, Medvedovi prijatelji, moji prijatelji, oni bi trebali plaćati te ljude jel oni su nas napali, nismo mi njih išli napadati u Novi Sad ili u Sombor ili bilo gdje, nitko metka nije ispalio prema njima. Prema tome, kad postavim takvo pitanje i takvu sumnju, takvu sumnju vi se ljutite idete na osobnu razinu mislite da ja govorim nešto protiv bilo koga drugoga. Kad sam prozvao da delegacije dolaze na obljetnice, meni se osobno sad ću reći za ovom govornicom gadi kad vidim 18.11. navečer da masa ljudi je došla doći tamo u kolonu, zezat se, poslije otići u prvu birtiju i napit se, ja to ne radim nigdje i neću nikad raditi, nisam takav. Ako ću doći, ja na Ovčaru odem u ponoć pa ne prigovaram kolega Deur ni vama, ni bilo kome drugom zašto vi ne dođete u ponoć.

Takav sam. A ako mi vi zamjerate što ja nisam na svakoj obljetnici pa mene to ne zanima i neću ići, neću ići i ne zanima me to, uopće me to ne zanima. Hvala, imam još minutu. Poštovani zastupnik Šašlin, izvolite. Poštovani gospodine Mlinariću [[Upadica: Skinite masku samo da vas čujem.]] doista sam impresioniran time što govorite i želite se prikazati kako ste doista dosljedni i da se držite nekakvih principa itd., pa ste nedavno i u Bujici ili negdje izjavili da ne možete shvatiti, ne možete podržavati gospodina Đapića koji je izigrava velikog branitelja, a branio je zagrebačke ulice '91., ali mi nije onda nikako jasno kako možete podržavati vašeg velikog vođu koji je u to vrijeme branio Indijance u Americi. Doista mi to nije jasno.

Mogu vam pojasnit. Dat ću vam kolega vrlo jasan odgovor. Gospodin Miroslav Škoro kojeg ste spomenili '89. je godine otišao nije vidoviti Milan da je mogao predvidjeti rat '91. godine, ali vaš gospodin Plenković, vaš kolega Jandroković, kolega ovdje iza mene ste bili svi tu pa zašto nisu bili oni u ratu. To se ne pitate. A za gospodina Đapića velikog HOS-ovog bojovnika koji je iz Osijeka otišao u Zagreb i on će nekom docirati, tko je taj čovjek da docira, da docira meni, ja iz svog grada nisam otišao. I hvala Deuru i ovima drugim koji su došli u moj grad, ja im se zahvaljujem ovim putem, ali gospodina Đapića sam rekao da je za mene nula jer je iz svog rodnog Osijeka otišao je u Zagreb, pobjego.

Ja se ispričavam javno, ali ako ćemo ići onda dalje nemojte me povlačiti za jezik molim vas, jel ja bi pojeo sve čahure koje ste ispucali na neprijateljskog vojnika, ali nema veze. Poštovani kolega bili ste malo emocijalni pa možda nisam dobro razumjela, vi smatrate da stradali civili u Lori na primjer ili gospođa Marija Lovrić koja ima dijete s invaliditetom i čiji muž je niz Dravu otišao u aferi Selojtep oni ne zaslužuju biti civilne žrtve rata.

Da, za mene oni ne mogu dobiti. Oni koji su bili u Lori su bili neprijateljski vojnici koji su zarobljeni i kojij su bili tamo ili su bili snajperisti ili su bili sa radio stanicama koji dojavljivali, da takvih je bilo i po Osijeku i po Splitu i po svim gradovima. I prema tome trebali su završiti u Lori i razmijenjeni su za mene i za one ljude koji smo bili po srbijanskim logorima. Nikad se niste upitali, nisam čuo da ste pitali mene jesam dobio odštetu za logor, 9 mjeseci sam proveo 270 dana. O meni se ne brinete, a brinete se o Lori, brinete se o tome. Tu gospođu koju ste spomenuli ja ne poznam, nemam poima o čemu pričate, ali ako pričate ko i gospođa Jeckov koja je tu rekla u prvom čitanju u laži pa pobjegla van, ja stvarnom ne mogu vam odgovorit kad ne znam o kome pričate. A za Loru, za Kerestinac i za osječki zatvor znam da su neprijateljski vojnici bili tamo zarobljeni i razmijenjeni za mene ili za druge branitelje. Izvolite.

Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo i predstavnici civilnih udruga stradalnika Domovinskog rata ja ću probati nešto ipak reći o zakonu, malo i sa emocijama, ali i sa onim što piše. Dakle, pred nama je prijedlog konačnog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Nakon prvog čitanja koje je bilo jako dinamično i puno koje kakvih netočnosti i insinuacija učinjen je veliki iskorak u otklanjanju nejasnoća i dilema. Ovim zakonskim okvirom želi se ispraviti nepravda duga nažalost 30 godina. To se na žalost ne može ispraviti za 7263 ubijena civila, 345 ubijene djece od kojih je najmlađa žrtva imala samo tri mjeseca te 108 djece koji imaju trajni invaliditet. Nema veće boli i tuge od smrti djeteta i to na način da je to učinio velikosrpski agresor koji je želio okupirati teritorij naše domovine Hrvatske, a sve s ciljem da svi Srbi žive u jednoj državi. Prema važećem zakonu pravo trenutno ostvaruje 1850 civilnih invalida iz Domovinskog rata, te 135 članova obitelji poginulih civila iz Domovinskog rata. Mi Hrvati bi trebali često ovaj naš defetizam koji imamo pretvoriti u optimizam i ovdje javno zahvaliti hrvatskoj Vladi i ministru branitelja Tomi Medvedu, ponosnom čovjeku i junaku Domovinskog rata da su nakon toliko godina pokrenuli postupak kojim se na jednom mjestu donosi cjelovito rješenje za civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Ovdje želim otkloniti bilo kakvu dilemu da ću ja ili bilo tko u ovom Saboru dignuti ruku za agresora ili bilo pomagača, izdajnika naše Domovine koji su željeli ostvariti pravo koje im ne pripada. Svatko može tražiti pravo koje hoće, ali ne može ostvariti ono što mu ne pripada, a pogotovo ne kad je u pitanju ponos hrvatskog čovjeka Domovinski rat. Važno je naglasiti kako svatko tko želi ostvariti svoje pravo to pravo treba i dokazati, ali ne sa zdravstvenom dokumentacijom koja je izdana na okupiranom teritoriju RH ili na teritoriju agresorske vojske Srbije i Crne Gore već i u zdravstvenim ustanovama RH. To možemo usporediti sa krivotvorenim diplomama koje na žalost imamo u institucijama gdje su ljudi radili odgovoran posao, ali kad su otkriveni uručen je izvanredan otkaz o radu. Tako će biti sa nečastivim koji pokušaju prevariti Hrvatsku državu. U članku 3. Kaže se da civilni stradalnici iz Domovinskog rata pod jednakim uvjetima određenim ovim zakonom mogu ostvariti sljedeća prava. Prava invalida na osnovi oštećenja organizma, pravo po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji i ostala prava. Ono što je posebno važno naglasiti je članak 5. Svi oni Srbi i drugi koji su na bilo koji način pripadali, pomagali ili surađivali sa neprijateljskom vojskom, svi abolirani neprijateljski agresori koji su pripadali domaćim i uvezenim četnicima i drugim paravojnim postrojbama koji su sudjelovali u ratu protiv RH kao i članovi njihovih obitelji, te osobe koje su prema kaznenoj evidenciji koje vodi tijelo državne uprave nadležno za pravosuđe osuđeni pravomoćnom sudskom presudom za kaznena djela počinjena za vrijeme obrane suvereniteta RH kao i članove njihovih obitelji temeljem njihovog stradanja. Predlagatelj je prepoznao potrebe da se novim zakonom regulira sve ono što dosadašnji zakon nije učinio, a to je sveobuhvatno ostvarivanje prava civilnih žrtava iz Domovinskog rata. I ovdje, ne manje važno valja naglasiti da je hrvatska Vlada osigurala financijska sredstva za 2021., projekcija 2022. i 2023. godinu u iznosu od 130 milijuna kuna. Hvala lijepa. Poštovani kolega Šimičević, evo ja vjerujem da vi kao hrvatski branitelj sigurno stojite iza svoje izjave da ne bi nikad digli ruke za zakon koji bi omogućio prava neprijateljskim vojnicima. I pozivate se da je u zakonu striktno navedeno da će se priznati dokumentacija koja je izdana na teritoriju RH, liječnička dokumentacija. Naime, u tom članku 73. Postoji taj treći stavak koji kaže: „Osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka za utvrđivanje činjenice da je rana ili ozljeda dobivena pod okolnostima iz članka 9. ovog zakona pribavit će se i drugi dokazi propisani Pravilnikom iz članka 72. ovog zakona što znači da će se Pravilnikom tek utvrditi, odnosno samo ministarstvo koji će svi dokazi biti relevantni da bi netko mogao biti prihvaćen kao stradalnik, civilna žrtva. Zahvaljujem poštovani zastupniče. Da ja sam iščitao to, ja nisam pravnik ali mislim da osnovni preduvjet da bi netko mogao nešto ostvariti je imati dokumentaciju. Dakle, ako on nema dokumentaciju, a nema dokumentaciju koja je izdana u zdravstvenim ustanovama RH ima dokumentaciju na ćirilici, ima dokumentaciju iz Pančeva, ima dokumentaciju iz Novog Sada ili iz okupiranog Vukovara. Ja smatram da on neće ostvariti prava bez obzira kakve iza toga sve dokaze mogao podastrijeti.

Postavlja se pitanje kako vam Hrvatski narod, hrvatski građani, porezni obveznici mogu vjerovati. Naime, vi i vaša Vlada plaćate i nagrađujete izvjesnog Dragana Crnogorca sa visokom plaćom od 15000 kuna. Radi za nekakvu državnu tvrtku, a pritom zapravo on aktivno radi protiv Hrvatske, on kleveće Hrvatsku državu. Govori da je Oluja bila zloćin. Pa kako možemo vjerovati vašoj Vladi koja je toliko kontradiktorna, govorite jedno, a radite drugo. Pa gledajte, ja sam ponosan Hrvat i ponosno živim u svojoj Domovini i vjerujem ovoj hrvatskoj Vladi koju je na kraju izabrao Hrvatski narod.

Dakle, u sustavu se uvijek može dogoditi, to se događa i u Americi i u Australiji, a na žalost i u HrVatskoj. Ja sam isto tako kao i vi osjetljiv da bilo koji agresor, Srbin dobije bilo koje pravo koje ne pripada. Tu izuzimam 10 000 Srba koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i koji su isto tako ugradili dio sebe u slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Kolega Šimičević, evo i druga rasprava O zakonu slična prvoj. Mi smo za, ali sumnjamo i čim evo jedan kolega zastupnik posumnja zakon više nije dobar, a onda ide u eter sve ono što njih interesira kao detalj. Vi ćete agresorima dati te i te naknade, a mi smo protiv toga i tu vodimo političku bitku očitu. Jer očito je dobro insinuirati bez ikakvog dokaza išta izgovoriti ovdje, ali eto mi smo ti koji dajemo oni su protiv. I tu će se voditi bitka ne sada, nego i u sljedećim godinama primjene ovoga zakona. Čak i pokušaj da se kaže da Pravilnik može derogirati odredbu zakona koja je jasna ko' dan da ne možeš. Znači već sumnjamo i u podzakonski akt. I time ćemo se boriti kao i kod ovog zakona i donošenja njega. Glasat ćemo da pokažemo da su nam civilne žrtve rata stalo do njih bez obzira na ono što oni nama pokušavaju reći, a pokazat će vrijeme da li je ovaj ministar govorio istinu ili govori laž. A vidjet ćete da je govorio istinu kao što je govorio svih ovih pet godina do sad. Zahvaljujem poštovani zastupniče. Da, ako ikom mogu vjerovati ja a vjerujem i svi moji prijatelji suborci onda je to poštovani ministar branitelja Tomo Medved. Čovjek koji je prošao cijeli Domovinski rat, koji je sudjelovao u svim važnim bitkama za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku ja mu apsolutno vjerujem i da vjerujem da ono što piše u ovom zakonu da će se ispoštivati. Bit ću duboko nesretan ako bilo koji agresorski vojnik bilo član njihove obitelji, bilo pomagač uspije i dobije ono što mu ne pripada, ali to će zasigurno biti krivotvorina i vjerujem da će naše službe ja neću govoriti da znam puno više nego što su neki ljudi ovdje rekli, ali imam podatke da naše službe imaju sve ono što treba da bi se spriječila bilo kakva zlouporaba. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega Šimičević. Svi se slažemo da je zakon trebao biti donesen i prije, no ova Vlada i ovo ministarstvo je ne smoglo samo snage, nego je napravilo prijedlog zakona koji je rađen u suglasnosti sa onima zbog kojih se ovaj zakon i donosi, a to su udruge stradalnika, odnosno ljudi koji su bili civili i stradali su u Domovinskom ratu. No, fokus javnosti se želi prebaciti na nešto drugo, govori se o 9000 četnika koji će primiti nekakvu mirovinu od Hrvatske države i smatrate li da bi čovjek koji je ovdje sa nama, koji je časno branio svoju Domovinu, tu čast stekao i krvavo platio skupa sa svim hrvatskim braniteljima bilo kome pogodovao na način na koji pojedini zastupnici žele upravo o čemu sam govorio staviti u taj drugi fokus i zakon u biti proglasiti nečim što uistinu nije.

Tako i ovdje, možda nisam ni ja sretan sa nekim ljudima koje gledam u ovoj sabornici, a oni su izabrani od Hrvatskog naroda. Ali ono u što sam siguran a to je da ministar branitelja gospodin Tomo Medved zna što radi i da je napravio sve moguće osigurače, preventivne mjere da ovaj zakon neće pretrpiti da ne kažem slobodu interpretacije da bi ljudi koji su bili agresori na RH ostvarili bilo koje pravo od ove države.

Kolega odmah da kažem da hrvatsku Vladu nije birao narod, nego Hrvatski sabor je birao znači narod, a Vladu je izabrao HDZ i SDSS sa čovjekom Stanimirovićem koji je bio agresor, imao vrlo značajnu ulogu taj vaš koalicijski partner u okupiranom Vukovaru. Mogu drugi o tome pričati, a valjda i vi nešto znate. Tako da ta priča apsolutno ne drži vodu. Mi mali branitelji smo također bili u ratu, ali ove veće triba stvarno pohvaliti.

Tu ste u pravu, a mi smo izabrali Vladu

Gospodine zastupniče, mi govorimo o zakonu. Jasno da je do sada bilo propusta, ali ova Vlada, ovaj ministar se doista trudi učiniti sve, ali sve ono što je pozitivno za hrvatske branitelje, za stradalnike Domovinskog rata, za civilne žrtve Domovinskog rata i on ima moju podršku u poslu koji radi zajedno sa svojim suradnicima. Evo ponukali ste me nisam se mislio javiti, ali vezano za ovu izjavu dobro da jeste. Vašu što ste i citirali zapravo odredbe prijedloga zakona da će se postupati na temelju dokumentacije izdane od strane nadležnih institucija RH u toj vjeri živite i vi, a ja vjerujem i velika većina nas ovdje. Međutim, evo također i upit i ministru Tomi Medvedu i suradnicima, dakle postoji nešto što se zove Zakon o konvalidaciji koji je na snazi od 8.10.'97. godine koji u svom Članku 1., a sastoji se od samo 4 članka kaže svi pojedinačni akti i odluke donijeti ili izdane od strane raznih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, donijeti ili izdani u predmetima sudbene i upravne naravi na području RH koja su bila ili koja sada jesu pod zaštitom ili upravom UN-a [[Upadica: Hvala.]] dalje vam ne moram čitati. Zahvaljujem. Poštovani zastupniče ja imam tu zakon i to sam pročitao u zakonu. Ne bi doista da me pitate o pedagogiji nešto možda bi vam sigurno mogao govoriti više, ali kažem a ovaj je zakon drugo čitanje i svi smo iščitali, ja sam iščitao to da nitko tko je bio agresor, tko je pomagao ili bio neprijateljski vojnik neće moći to ostvariti. Zakon će vrlo brzo doći u uporabu i mi ćemo biti svjedoci, ako bilo koji propusti budu uočeni u ovom zakonu pa ne vjerujem da će ih naš ministar Tomo Medved tolerirati, a i nitko ovdje od nas koji volimo i smatramo Hrvatsku svojom domovinom.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, mislim da je svima nama u interesu u ovoj sabornici da se donese Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i taj zakon je trebao biti donesen još prije 20 godina jer svi mi se vjerojatno slažemo da svi oni koji su stradali kao civili u Domovinskom ratu, ostali trajni invalidi, sve one obitelji čiji su članovi izgubili svoje živote kao civili u Domovinskom ratu trebaju dobiti određenu satisfakciju od hrvatske države, trebaju dobiti i određena trajna materijalna prava. I iako je ovaj končani prijedlog zakona kvalitetnije odrađen od zakona koji je bio u prvom čitanju, tu posebice mislim na Članak 5. koji izričito govori tko nema pravo ostvariti status civilnog stradalnika Domovinskog rata mi u Klubu Hrvatskih suverenista i dalje izražavamo bojazan zbog jednostavnog razloga i jednostavnog pitanja. Imaju li hrvatske institucije točan popis svih onih koji su otvoreno sudjelovali u agresiji na RH? Odgovor je nemamo. Imaju li RH, institucije RH točan popis svih osoba koji su bili sastavni dio paravojnih postrojbi na okupiranom području? Odgovor je nemamo. Imaju li institucije RH popis svih lokalnih dužnosnika, državnih dužnosnika te kvazi države SAO krajine koji su otvoreno zagovarali velikosrpsku ideju i bili pomagači sukladno ovom Članku 5. neprijatelju? Nemamo. I tu leži najveći problem i u tome leži i naša bojazan da će se unatoč ovim osiguračima provući pojedinci koji to ne zaslužuju. I da ćemo mi i naši sugrađani koji pune hrvatski proračun iz tog istog hrvatskog proračuna davati financijska sredstvima onima koji su se grčevito borili protiv ove hrvatske države. Već sam pokazao ovu jednu sliku, pokazat ću vam još jednu sliku isto jednog civila, sa puškom u ruci i srpskom trobojnicom, okolica Benkovca, početak balvan revolucije. Zna li itko je li taj civil kasnije ušao u nečiju evidenciju, je li on ranjen ili nije. Ukoliko je ranjen on može tražiti prava od hrvatske države sukladno ovom zakonu jer mi ne znamo je li on bio pripadnik neprijateljske vojske. Pa čak i taj famozni Članak 73. govori da će očigledno prihvatiti i neka druga dokumentacija sukladno pravilniku, a ne samo dokumentacija na području RH. Stoga smo mišljenja da treba uvažiti amandmane Hrvatskih suverenista kako bi u potpunosti onemogućili neprijateljima hrvatske države da se okoriste preko ovog zakona i za razliku od Milorada Pupovca, nažalost vašeg koalicijskog partnera koji je u najvećim katastrofama brojao krvna zrnca stradalih žrtava potresa mi u Hrvatskim suverenistima ne brojim krvna zrnca što se tiče prava sukladno zakonu, sukladno onima civilima koji su istinski civili bez obzira bili to Srbi, Hrvati, Mađari, ali dajmo ova prava stvarno onima koji to zaslužuju. Nažalost ovaj prijedlog zakona to još uvijek onemogućuje odnosno omogućuje upravo pojedincima da se okoriste.

Kao i u prošlom čitanju pokušat ću bit doista koncizan i jasan sa što je moguće konkretnijim nekim činjenicama vezano za ovaj prijedlog zakona. Ja ovaj prijedlog zakona vidim na neki način kao dva segmenta odnosno dva dijela. Dva dijela koji obuhvaćaju dvije različite skupine ljudi tijekom Domovinskog rata. Prva skupina ljudi su ljudi koji su bili na tada slobodnom teritoriju RH koji su zajedno sa pripadnicima hrvatske vojske i ostalih oružanih postrojbi sudjelovali u obrani kao civili koji su bili u gradovima, koji su bili neposredno odnosno na prvoj crti obrane. Nemojmo zaboraviti da su i Osijek i Vinkovci i Slavonski Brod i Karlovac, Gospić da ne nabrajam dalje sve Zadar itd., svi bili praktički na prvoj crti. To su ljudi koji su zajedno bili sa hrvatskom vojskom svakodnevno. Izvršavali svoje dnevne obveze, zadaće, funkcioniralo je u svim tim gradovima sve praktički, bilo je i kruha i vode i struje i plina, vozili su tramvaji, jednostavno život je funkcionirao. To je na neki način i osiguralo da uspijemo obraniti te gradove da uspijemo obraniti RH. I tu je vrlo i teško čak razlučiti tko je koliko zaslužan no nažalost mnogi od tih ljudi do dana današnjeg nisu svoj status regulirali, a stradali su tijekom Domovinskog rata. Stradali su, a tada nisu razmišljali o svome statusu, o tome kako će, jednostavno je vrijeme to nosilo i došlo je do današnjeg dana, nažalost pojedinci to još uvijek nisu riješili. I upravo ovaj zakon im omogućava da konačno riješe svoj status, da ostvare svoja ona prava koja im pripadaju.

E sad, dolazimo do one druge grupacije ljudi koju isto po meni ne smijemo zaboraviti. To su ljudi koji su se nažalost zatekli u Domovinskom ratu na okupiranom dijelu RH. Ljudi koje je rat zatekao radi se uglavnom, većinom o starijim ljudima jednostavno su došli odnosno blokirani su u svojim selima, u svojim kućama i nisu mogli napustiti svoje kuće, nisu mogli otići sa tog područja i evo moram neke reći nažalost odnosno na sreću jel nisu svi ni bili u logorima. Neki su bili u kućnim pritvorima, tu su proživljavali različite strahote. Ja mogu navesti niz primjera u svome selu mladih ljudi, obitelji Barišić, da ne nabrajam sve koji su mućeni nekoliko tjedana u svojoj kući, nisu mogli, nisu smjeli napustit kuću dok konačno nisu jednostavno nestali, ni dan danas se ne zna gdje je ta obitelj. A njihova djeca nisu mogla ostvarit nikakva prava, a da dodam i to još, njihova djeca su u to vrijeme bili u hrvatskoj vojsci u Osijeku, pripadnici oružanih snaga. I nisu mogli ostvariti nikakva prava dokle god se njihovi roditelji nisu proglasili mrtvima. To se ovi zakonom ispravlja.

Kako njegova obitelj da ostvari prava? Ne možemo biti ravnodušni prema tome. Takvih primjera ima na stotine, na tisuće. Ono što neki u javnosti pa i ovdje u ovoj sabornici sumnjaju ja potpuno razumijem odnosno njihovu želju da se osigura da nitko od onih koji su bili na suprotnoj strani ne ostvari nekakva prava. Pa zar vi mislite da bi mi branitelji koji smo zajedno s vama bili tamo da bi mi danas se zalagali za takve? Postoje osigurači u Članku 75. jasno se kaže, znači da se mora, da bi ostvario bilo kakav status mora imati dokumentaciju izdanu od mjerodavnih odnosno nadležnih tijela RH, većinom je to policijske uprave itd., i mora imati potvrdu o okolnostima stradavanja. O toj potvrdi smo danas vrlo malo govorili, nitko o tome nije spominjao. Ta potvrda je vrlo precizna i jasna.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče i ministre hrvatskih branitelja, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, evo još malo ponoć ali šta je po meni nekako najbolnije ovom zakonu o civilnim žrtvama u ovoj našoj raspravi što su naše majke tu prisutne i što i u prvom i u drugom čitanju proživljavaju možda još veću muku onu ljudsku u svojoj domovini nakon što su izgubili svoju djecu, obitelj, a to je ovo da u ovom domu ih se na razne načine obezvrjeđuje. Ne uzimajući nikome, svaki zastupnik i zastupnica imaju pravo na svoj pogled i hvala Bogu da smo to svi doživjeli da je tako, ali sam žalostan što u ovakvim situacijama nemao konsenzus. Sigurno da je, slažem se kad se kaže da 30 godina čekamo ovaj zakon i to je bol. Bol je svih nas, mene osobno kao čovjeka ne bi mogao prihvatiti da ni jedan agresor oni koji su napadali na RH konzumiraju ovaj zakon. To je nešto što bi bilo poražavajuće za sve nas tu, ali sam isto tako uvjeren da ova Vlada i ovaj ministar su sve napravili i napravit će i sve institucije da se to nikada ne desi, da je to nešto što ne može se dogoditi. Evo, želio bi nešto pročitati. U radnoj skupini 2015. godine koju je imenovao tada ministar Matić uz predstavnike nadležnih tijela sudjelovali su predstavnici Documente centra za suočavanje s prošlošću, Udruženje srpskih porodica ubijenih, poginulih, nestalih, a danas ovo što je ministar Medved to su partneri, predstavnici Zajednice udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata. Ja neću govoriti o onom zakonu koji nije nikada izašao na svjetlo dana, kakav je i gdje bi otišao. Gdje bi otišao da je tada ostala ta vlada i bivši predsjednik Josipović gdje se je tada pokušao raditi taj zakon. Danas ovaj zakon daje sigurnost obiteljima, prihvatimo svi zajedno, dajmo ljudima poštovanje prekinimo s ovim našim političkim aktivizmom. Domovinski rat je svetinja. Hrvatski branitelji, stradalnici ali i civili koji su stradali u Domovinskom ratu jer ta granata i četnička ruka nije birala tko je vojnik, policajac i civil. To svi znamo i vidjeli smo. Prestanimo se ovdje o raznim, sigurno da želimo znati tko je agresor. To svi zajedno želimo, tko to ne želi? Tko ne želi vidjeti tko je taj bio, tko je nas u Vukovaru, što su radili i u Škabrnji i u Kostajnici itd. Budimo to svjesni, ali budimo svjesni da ovi ljudi koji su večeras tu, ove majke to od nas očekuju. Očekuju ovo poštovanje koje im moramo dati zbog te djece koja su ubijena, a na institucijama RH i svima nama i oni koji će biti sutra je to da neće povrijediti zakone RH, da se neće desiti 2000. godina kada su naše generale odvodili u Haag, jer sam i ja sudionik toga, jer sam bio uz obitelj Gotovinu i stožernog generala Janka Bobetka gdje sam bio uz njega kada je došao pokojni premijer Račan. I puno toga, da bi danas proživljavali i ja i ministar Medved kao neki veleizdajnici da smo. Neki koji nisu ni bili, hoćemo proglašavati i dezertere koji nisu bili sudionici ne Domovinskog rata, nisu bili u Hrvatskoj dok su neki dolazili iz Kanade poput ministra Šuška, generala Kapulara koji je ženu svoju ostavio došao u Kanadu. Prestanimo s tim!

Hajmo se dogovoriti odmah. Molim vas! Poštovani zastupnik Klarić. Uvaženi kolega Deur, nitko nije ovdje za to i svi moramo imati širom otvorene oči da se ne dogodi ni jedan pojedinačni slučaj iskorištavanja ovog zakona od strane onih koji nikako ne žele. Ali čak i da se dogodi pojedinačni slučaj, ako ovime ispravljamo nepravdu koju vi govorite i svi mi ovdje koja traje već 30 godina prema onima koji su stradali, prema onim ženama dolje koje čitavu večer, čitav dan su tu danas sa nama i slušaju ovu raspravu. Ako prema stotinama tih ljudi ispravljamo grešku i nepravdu koja traje već desetljećima onda smo napravili velik posao. Svi zajedno moramo imati širom otvorene oči. Mislim da čitava Hrvatska zna i bruji o ovome i zna tko bi možda mogao pokušati iskoristiti ovakva prava. I to moramo spriječiti. Ali ovim zakonom ispravljamo nepravdu, dajemo onima koji su stradali, a svi znamo da su stradali i u Zagrebu i svim gradovima su bili. Nemamo o čemu govoriti. Ovaj zakon ispravlja nepravdu, a na svim institucijama RH i na ovom Hrvatskom saboru i danas i sutra je odgovornost da prati da se ne bi dogodilo da ni jedan agresorski vojnik koji je bio i zarobljen i ovo što su naše kolege prije toga pričali jer ni jedan hrvatski vojnik nije prešao granicu RH. To je nešto što je jasno i glasno i to moramo uvijek iza toga stajati u vrijednostima naših obitelji, života i Hrvatskoga naroda i države. To su vrijednosti. Ali ove majke, civili to je vrijednost naša i nas kao pojedinaca. poštovane zastupnice Karoline Vidović Krišto. Izvolite.

Dame i gospodo, ovaj prijedlog zakona oslikava današnju hrvatsku zbilju, tj. hrvatski apsurd. Vlada koja je prisegnula da će raditi za interese hrvatskih građana i države, a koju plaćaju ti građani djeluje na način da se svaki normalan čovjek pita za čije interese radi ta Vlada. Suočavanje sa prošlošću kao što znamo preduvjet je za izgradnju dugoročnog mira i zdravih društvenih odnosa. Zašto je jedna Njemačka bila poslije '45. podvrgnuta tzv. denacifikacijskom procesu. Bili danas Njemačka bila uspješna i bili uopće postojala današnja EU da nije bilo tog procesa? Tadašnje pobjedničke sile predvođene SAD-om su isto mogle oportunistički zaobići taj bolan proces za poraženu Njemačku, jer kao što znamo postojao je već zajednički neprijatelj u tada blokovsko podijeljenoj Europi. Ali postoje procesi koji se ne mogu zaobići. Ti procesi se zovu kažnjavanje zločina i obeštećenje žrtve. Jer zločin se ne kažnjava samo kao satisfakcija žrtvi, već je ta kazna i poruka da se zločin ne isplati ponoviti. Vi gospodo iz vlasti kao i oni koji podupiru ovaj protucivilizacijski i antieuropski zakon trebate biti svjesni da na ovaj način nagrađujete zločin kojeg su počinile nacionalističke i genocidne srbijanske postrojbe. Politiku današnje, ali i prethodnih Vlada možemo nazvati neodgovornom, nepravednom te graničnom u smislu kaznenog dijela veleizdaje. Dok nam siromaštvo rapidno raste vi ovako dijelite novce hrvatskih poreznih obveznika. Tko vam daje pravo za to? Svakome je jasno da nevina žrtva uslijed ratnih zbivanja mora biti obeštećena, ali je isto tako jasno od koga. Štetu plaća krivac za taj ratni sukob prema svim presudama kako Međunarodnog kaznenog tako i Suda pravde isključivi krivac za rat u Hrvatskoj je Republika Srbija i tadašnja JNA koju je kontrolirala Srbija. Ali krivicu snosi i dio domicilnih Srba u Hrvatskoj. Postavlja se pitanje tko daje pravo vladajućoj strukturi da falsificira povijesne činjenice, te ne izgrađuje dugoročne zdrave odnose u hrvatskom društvu, ali i okruženju. Jeste li svjesni da kada plaćate odštetu obiteljima agresorskih vojnika u slučaju koranskog mosta da time nagrađujete velikosrpski nacionalizam, te ga hranite za daljnje agresije. Je li ovakva situacija zabilježena i u jednoj civiliziranoj državi svijeta? Ako postoji registar ljudi koji su branili Hrvatsku, onda mora postojati i registar Hrvatskih građana koji su sudjelovali u agresiji na Hrvatsku. Ne mislim da obični građanin koji je bio mobiliziran i nije činio nikakve zločine treba snositi posljedice. Ne, on je obuhvaćen abolicijom, ali istina se mora znati. Ako je netko nastradao prilikom oslobađanja Hrvatske, a bio je civil na okupiranom području on treba dobiti obeštećenje ali isključivo od krivca za rat, a to je Republika Srbija. Po ovom zakonu radnik koji je radio na krađi nafte iz Đeletovaca te se ozlijedio pri krađi hrvatske imovine bit će obeštećen ili oni koji su radili za okupacijsku srpsku vojsku te sustavno krali npr. tone hrastove šume te se ozlijedili pri toj krađi bit će obeštećeni. Isto tako vozač kamiona koji je vozio naše ranjenike iz Vukovarske bolnice na Ovčaru da ih bjesne četničke bande poubijaju te pri tome bio ozlijeđen bit će obeštećen ovim zakonom. Jeste li svjesni što činite hrvatskim građanima? Navedite mi koliko je Nijemaca obeštetila Poljska, Nizozemska, Luxemburg, Belgija, Francuska ili Češka. Znate li koliko? Nijednog. Ovo je potpuni apsurd i zločin nad pravom i pravdom. Ovo nije doprinos miru, naprotiv ovim zakonom hranite mržnju i nacionalizam jer Srbija se nije suočila sa svojom tamnom prošlošću. Srbija i danas ima stalne sukobe sa svojim susjedima od Crne Gore, Kosova, Makedonije do BiH pa i Hrvatske. Hrvatska kao članica EU i NATO-a treba poticati Republiku Srbiju na demokratizaciju, a to neminovno znači i suočavanje s ratnim zločinima i agresorskom ulogom koju je Srbija imala. Iz tog razloga Srbija mora obeštetiti Hrvatsku za počinjenu ratnu štetu, ali i Srbe civile koji su nastradali u ratu. Upravo Hrvatska treba načiniti registar civilnih žrtava rata i na okupiranom području te prisiliti Srbiju da obešteti te ljude. Današnja Vlada od Hrvatske radi pokusne kuniće, s kojim pravom. Tko vam je dao mandat za to? Hrvatska je jedinstvena država u svijetu koja plaće svoje agresore. Svi vi koji budete digli ruku za ovaj zakon znajte da ćete kad-tad položiti račun za taj protucivilizacijski i štetni zakon. Samo na temelju politike čistih računa možemo graditi uljuđene, društvene i prijateljske odnose sa susjedima. Zato svakog zastupnika pozivam da se odupre stranačkoj stezi i glasuje protiv ovog nepravednog, neetičnog, nemoralnog i nadasve štetnog Izvolite.

Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege evo pred nama je prijedlog zakona koji je vidimo kako u prvom čitanju tako i danas izazvao brojne emocije. Ja smatram da je ovo uz Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jedan od važnih zakona kojima se u stvari rješavanju posljedice agresije na RH i svih stradavanja koje smo doživjeli. Donošenje ovakvog jedinstvenog normativnog okvira za kategoriju civilnih stradalnika Domovinskog rata je dobro jer do sada smo imali 12 izmjena zakona koji je na snazi i to sigurno ne doprinosi pravnoj sigurnosti. Ovim zakonom povećan je obim prava za ovu kategoriju civilnih stradalnika i osobito je značajno što je članovima nestalih civila iz Domovinskog rata, omogućeno, njihovim obiteljima, omogućeno da koriste pravo na obiteljsku invalidninu prije nego što se nestala osoba proglasi umrlom. Mislim da se taj dio poboljšanja odnosi na brojne slučajeve i mislim da je i zbog toga ovaj korak koji je napravljen u ovom zakonu izrazito značajan. Također je što se tiče priznavanja prava na obiteljsku invalidninu ovaj ukinuta ona zapreka koja se tiče da se ne može imati obiteljska invalidnina ako ste zaposleni, imate obrt ili ste u mirovini što također je unapređenje u odnosu na postojeće stanje. Ovim prijedlogom zakona za civilne stradalnike iz Domovinskog rata priznata su prava, brojna prava na način da im je i povećan opseg u odnosu na sadašnje stanje što sigurno doprinosi boljem položaju civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i na taj način im je država željela učiniti satisfakciju zasluženu i u odnosu na postojeće stanje koje je bilo zadnjih godina poboljšati njihov status. Međutim, ono što je također nešto na što bih htjela ukazati je da sigurno svi mi želimo što bolji i normativno uređen zakon i mislim da postoje odredbe, a to je odredba Članka 9. i odredbe od Članka 73. do Članka 75. na koje sam uložila amandman iz razloga što smatram da se mogu normativno bolje urediti kako bi bile što preciznije i kako bi se izbjeglo stvaranje određene pravne nesigurnosti te bi se na taj način ustvari i ljudima odnosno službenicima koji će provoditi prvostupanjski postupak dale puno jasnije smjernice na koji način ocjenjivati dokaze koji su bitni za priznavanje tih prava. Naime, Člankom 9. propisana je jedna nova okolnost ustvari stradavanja kao osnova za priznavanje statusa što je vrlo značajno jer se iz statusa, priznatog statusa izvode sva ostala prava. Na takav način određena odredba je prilično široko se može tumačiti i smatram da iz tog razloga se treba to bolje urediti kako bi se postigla što bolja pravna sigurnost. Što se tiče Članaka 73., 74. i 75. tu također smatram što se tiče Članka 73., 75. da se treba brisati stavak 3. jer je on u biti u odnosu na postojeće propisano višak jer se stavkom 2. propisuje izrijekom koje su to isprave kojima se dokazuje okolnosti stradavanja, a to su potvrda o okolnostima stradavanja i medicinska dokumentacija što je isto tako uređeno kao i u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja gdje se također okolnosti stradavanja uređuju na isti način ispravama kao što su potvrda o okolnostima stradavanja i medicinska dokumentacija. Isto tako, moram reći da ovaj stavak 3. dovodi do nedoumice da bi se mogla ta, te okolnosti dokazivati nekim drugim sredstvima. Moram napomenuti da to niti nije dozvoljeno podnormativnim aktima kao što je pravilnika propisivati dokaze kojima se onda utvrđuju okolnosti i činjenice vezane za stradavanje. Tako da iz tog razloga želim naglasiti da bi se ovakvim uređenjem kakve sam predložila u amandmanima, smatram da bi se normativno poboljšao prijedlog zakona, a što mislim da nam je svima cilj. Smatram da ovaj zakon ide u korist civilnim stradalnicima, da ga treba donijeti u što većem [[Upadica: Hvala.]] konsenzusu, a pogotovo da za njega trebaju biti svi oni u društvu [[Upadica: Hvala lijepa.]] a pogotovo hrvatski branitelji. Onda poštovani zastupnik Marin Piletić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre Medved, poštovane kolegice i kolege zastupnici, 5. listopada 1991. godine 15-to godišnjak Josip iz Novske hraneći svoje golubove je izgubio život u napadu zračnom JNA.

Mi danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, s nama su i obitelji stradalih s nama su i članovi Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata RH. Pozdravljajući ih i odavajući im duboko poštovanje imam potrebu izraziti svoje žaljenje jer ne znam kako su shvatili ovu raspravu o zakonu kada je više vremena posvećeno upravo onima koji su navedeni u Članku 1. stavak 3., a ne oni zbog kojih su došli danas u ovaj Hrvatski sabor. Zapala me odgovorna i časna dužnost da u njihovo ime članova Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske pročitam vam njihovo pismo. Poštovani saborski zastupnici, civilni stradalnici Domovinskog rata obraćaju vam se s vjerom i nadom te punim povjerenjem da svi kao građani ove zemlje dijelimo iste vrijednosti. Vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakosti, pravednosti kao i poštivanja i uvažavanja ljudskih prava. Nacrt prijedloga zakona koji se nalazi pred vama za vas je možda samo još jedan u moru zakona koji ćete pročitati, o kojima ćete raspravljati i naposljetku glasovati. Za civilne stradalnike Domovinskog rata ovaj zakon je posljednja i jedina šansa priznanja njihove istinske žrtve pred kojom su svi do sada svi ostali slijepi, gluhi i nijemi. Za majke poginule djece, za obitelji poginulih i nestalih civila, za invalide ovaj je zakon iskaz poštovanja i pripadnosti našoj domovini, iskaz važnosti njihove žrtve i doprinosa stvaranju slobodne i neovisne RH u kakvoj danas živimo. Za njih je to sve, samo ne običan papir koji će im pružiti određena prava, prava koja nisu blagodati jer bi jedina istinska blagodat bila vratiti im članove njihove obitelji i njihove dijela tijela. Tko su uopće ti ljudi, njihove sudbine i životi o kojima ćete odlučivati? Tko su i što istinski znate o njihovim problemima i teškim životnim pričama prije nego što tako jednostavno, jednim potezom dignete ruku za ili protiv? Jeste li se ikad i koliko puta susreli s njima? Znate li ili samo pretpostavljate? Roditelji su to jednog, dvoje, troje poginule djece koje ni jedan zakon ne može vratiti. Ranjeni civili, civili ranjeni kao maloljetna djeca, obitelji poginulih i obitelji nestalih kao i zatočenici srpskih koncentracijskih logora. Ljudi su to koji su gledali najružnije prizore rata suočeni sa smrću i još teže sa životom nakon svih gubitka, prepušteni sami sebi. Njihova borba nije prestala s ratom, nastavila se i više od 20 godina nakon. Borba je to koju nitko osim njih ne poznaje, a neki čak i osporavaju. U ovih 25 godina od završetka rada za civilne žrtve ništa se nije promijenilo. Vrijeme je stalo i kao da ne prolazi. Mnogi od vas nažalost nikad nisu čuli ni jednu od njihovih priča, nikad nisu položili ni cvijet podno spomenika poginuloj djeci u Domovinskom ratu, nikada nisu upoznali te obitelji i tu se krije korijen nerazumijevanja i nepriznanja žrtve koju su podnijeli.

Raspravljajući na prvom čitanju ovog zakona nažalost mnogi su od vas još jednom u miru ispalili metke ružnih riječi gađajući izravno još jednom civilne stradalnike Domovinskog rata. Sada kada se ovaj zakon ponovno nalazi pred vama razmislite o činjenici da vas sluša majka koja je izgubila jedno ili više djece, razmislite da niste sami, stojite pred ljudima i zastupate one o kojima odlučujete. Razmislite istinski sa ozbiljnošću da ne glasate za papir koji je pred vama već njime određujete sudbine i ljudske živote svojom rukom priznajete ili gazite nečije pravo na dostojanstvo. Još više, razmislite da ste tu i u ime onih kojih danas više nema i u ime njihovih obitelji jer ova je država nastala na toj žrtvi i toj istoj žrtvi duguje.

Hvala lijepo. Evo u ove kasne sate mogu još jednom reći da prvi moj amandman kolega koji ste čitali pismo to valjda znadu udruge je bio da po prvi put u proračunu RH se uopće nađe nekakav novac.

Civilne žrtve su zaslužile ovaj zakon. Ima 25 godina, 30 godina. Imam prijatelja, rekao sam na početku izgubio obje noge. Međutim, što je sporno. Evo u mom amandmanu što tražim da se napravi registar, tj. da bude vezan registar agresora. Evo dignite repliku. Što je tu sporno? Registar agresora. Što je sporno da oni koji su u SAO krajini bili javni službenici podupiratelji njihove četničke vojske koji su to napravili? Meni nije sporno da civilni stradalnici bilo sa strane koji su bili na području okupiranome, bilo na području Hrvatske na slobodnom teritoriju da ostvare ovo pravo? Što je tu sporno u ovome amandmanu? Bilo šta tu sporno da imamo amandman, da napravimo registar četnika zbog velikosrpske agresije koja je ovo napravila ženama koje ovdje to prate. Tko je za to odgovoran? Jel' velikosrpska agresija ili nije. Kako je malo prije kolega Šimičević kako se zove da ne bih pogriješio, da ne bih uvrijedio kaže ma neće tu bit agresora. Hrvatsku Vladu da je birao narod, Sabor je birao narod a SDSS je između ostaloga izabrao Vladu, a u tome SDSS-u je Stanimirović koji je imao značajnu ulogu u okupiranom Vukovaru, značajnu ulogu u tom četničkom pokretu, vrlo značajnu. On je birao Vladu između ostalog, a narod je birao zastupnike.

Ja ne vidim tu problem. I još jednom napomenuo bih da sve žrtve zaslužuju i njihove obitelji pijetet, zaslužuju da Hrvatska država im se oduži i o tome nema spora bez toga pisma i s tim pismom. Jer poznajem te ljude žrtve civilne stradalnike iz Domovinskog rata ili bolje rečeno od velikosrpske agresije koju često zaboravljamo reći. I ovdje je jednostavno, jednostavnim jednim amandmanom uz ostale amandmane da se ograniče ljudi koji mogu proći. Ali ovaj najjednostavnije moremo upisati. I taj amandman sam osobno dao.

Vrlo jednostavno.

Mislim da sam sasvim bio jasan.

Što je sporno kolega Bulj? Ovo je fotografija Starog Grabovca 1991. kada tim agresorima čiji registar zazivate nije bilo sveto ni drvo, a kamoli kapela sv. Križa. Tim ulicama tih dana u rovu, ne u komoditetu saborske fotelje bio je Tomo Medved. Što je sporno da čovjek sa takvim ratnim iskustvom koji je 1991. godine bio na svim prvim crtama od Novske do Kostajnice predlaže Zakon o civilnim žrtvama iz Domovinskoga rata predlažući najbolje u prvom članku navodeći tko su ti koji su vršili agresiju na RH? Hvala lijepo. Uvažavajući Tomu Medveda, ali nikako podupiratelje iz SDSS-a Stanimirovića i uvažavajući ga kao čovjeka i kao branitelja i sve što je dao on i njegova obitelj. Isto to vrijeme, evo nedugo bit će godišnja bio sam u Vrlici kao mlad čovjek u rabatinkama, iste slike, iste žrtve još gore žrtve. Žrtve sa posebnim poteškoćama u razvoju, djeca koja su ostavljena u Vrlici u zavodu, sve sam to gledao svojim očima kao mladi čovjek i što je Mladić radio. Ali mi mali branitelji, nismo veliki, mali ljudi smo isto u to vrijeme živjeli s tim ljudima i gledali te slike, ali četnici moraju imati svoj registar, mi moramo imati četnike u registru, velkosrbe. I to je početak i kraj priče. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, evo nas gotovo ušli u novi dan. Poštovani kolega Piletić ja sam dijete Vukovara, proveo sam Domovinski rat dobrim dijelom u Vukovaru, imao sam 10 godina tada i dobro se sjećam kako je to u Vukovaru bilo '91. godine.

I on je udario temelje obrane grada Vukovara. I danas prvenstveno predstavnici politički predstavnici Srba govore o nekoliko imena koji su u tom 6. i 7. mjesecu tragično završili kao civili. E sad ću vam ja reći kakvi su to civili u pitanju. Radi se o civilima koji su u svojim podrumima skupljali oružje u 5., 6. i 7. mjesecu kako bi ih dijelili svojim vojnicima koji su trebali napadati nas Hrvate. Radi se o civilima koji su imali radio veze u svojim podrumima, koji su dojavljivali gdje se nalaze naši položaji. Radi se o civilima koji su naveliko skupljali humanitarnu pomoć za kako su rekli ugrožene Srbe na području Krajine, a za ove Hrvate se oni ne moraju pobrinuti, će se oni pobrinuti u Vukovaru po kratkom postupku. O takvim se civilima radi. I ti će sada po tom zakonu ostvariti prava. A bili su kolovođe velikosrpske pobune na području Vukovara i istočne Slavonije. I kolegica Jeckov je rekla istinu tu prije 3 mjeseca. Ovim zakonom će se uvesti pravda, će zatvorenici u Lori koji su ništa drugo bili nego pobunjenici velikosrpski dobiti obeštećenje, a to potvrđuju i Članci 9., gdje kaže u stavku d), pardon u stavku a) da se civilni invalid iz Domovinskog rata smatra osoba kojoj je organizam oštećen uslijed zatočenja u logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu pa na kraju odnosno drugih događaja lišen je slobode u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata, e to vam je Lora. I to vam je upravo to. I oni će upravo uspjeti kroz ovaj zakon progurati da će dio onih koji su planirali velikosrpsku pobunu, hoće vidjet ćete vrijeme će pokazati, ostvariti prava, a mi ćemo to osjetiti prvi u Vukovaru. Svaki istinski civil, svako dijete koje je izgubilo svoj život u Domovinskom ratu, obitelji imaju pravo dobiti trajna prava od hrvatske države i trebale su dobiti prije 20 godina bili Hrvati, Srbim, Mađari, Romi, ali istinski civili. Ali s ove druge strane imat ćete svega samo najmanje istinskih civila i provući će vam se kroz ovaj zakon htjeli vi to priznati ili ne.

Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Prije nego što krenem sa završnom riječi samo bih prokomentirala da postoji pravomoćna presuda u slučaju Lora i to su proglašeni krivima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za svima koji su danas spominjali Loru to je dakle pravomoćna presuda hrvatskog pravosuđa. I na kraju ove rasprave ponovno ću upozoriti na moguća poboljšanja ovog zakona kako bi bio pravedan i primjenjiv doista na sve civilne žrtve. Potrebno je u preambuli i u Članku 1. utemeljiti zakon ponajprije na Ustavu RH u kojem su načela ravnopravnosti i antidiskriminacije inkorporirani u temelje naše pravne države i Ustava. Važno je isto tako usklađenje sa svim važećim međunarodnim humanitarno pravnim konvencijama kako bi se povećao legitimitet ovog važnog zakona. I zašto mi to toliko naglašavamo? Zato jer nam ovaj zakon daje šansu da pravednim odnosom prema svim civilnim žrtvama ne pravimo razliku između žrtava koje su stradale od neprijateljskih snaga i onih koji su stradali od pojedinaca s naše strane od HV-a, HVO-a i paravojnih postrojbi. Dali smo primjere civilnih žrtava u prvom čitanju ovog Zakona koje su jednako stradale, ali ih ovaj zakon ne prepoznaje na jednak način. Da li je moguće da ćemo i dalje nastaviti nepravedne i diskriminacijske odnose po nacionalnim osnovama. Civilna žrtva je civilna žrtva bez obzira koje nacionalnosti ili nacionalnoj manjini pripada. To je građanin ili građanka koji su se našli u vihoru ratnog sukoba i nisu sudjelovali u ratnim operacijama ni na koji način. Samo su pokušavali preživjeti ratne strahote. Zar imamo pravo dijeliti civilne žrtve i danas 25 godina nakon rata? Svi koji su stradali kao civili u ratnim operacijama, napadima, po raznim logorima i mučilištima imaju jednako pravo biti zastupljeni u ovom zakonu. Također je potrebno doradom članaka olakšati dokazivanje i produžiti rokove za to dokazivanje statusa civilne žrtve. Citirat ću profesora Renata Matića, sociologa koji je ujedno i hrvatski branitelj, koji je bio sudionik okruglog stola 8. Lipnja u organizaciji zajednica udruga civilnih stradalnika u Domovinskom ratu. On kaže priznati svakome tko je pretrpio neko iskustvo posebno ono teško, tragično ili nepopravljivo iskustvo za koje nije kriv jedina je osnova izgradnje budućnosti svakog društva. Bez tog priznanja ne trpe samo jedna društvena skupina u ovom slučaju ratni civilni stradalnici Domovinskog rata, već se ukupno društvo osim stigme nepravednosti značajno usporava u izgradnji demokratskih društvenih odnosa i vlastite budućnosti.“ Završen citat. Znači priznavajući sve, ali baš sve žrtve civilne žrtve, stradalnike daju se garancije bolje i pravednijeg društva. Nemojmo stvarati nove razlike i podjele, budimo pravedni i solidarni. Da, žrtve civilni stradalnici su i predugo čekali ovaj zakon.

Pa će govoriti u ime Kluba zastupnika MOST-a završno poštovani zastupnik Miro Bulj.

Samo bih još na kraju naglasio u ime kluba da civilne žrtve od velikosrpske agresije su davno trebale biti, imali svoj zakon, jedinstven zakon i ostvariti svoja prava i u tome smislu to podržajemo. Međutim, ovdje tražimo još jednom i dali smo amandman poglavito po pitanju svih onih koji su davali potporu tadašnjoj SAO krajini i četnicima, velikosrpskoj agresiji na našem području koja je uzrok svega ovih zala koja su se dogodila na ovome području i u našoj Domovini. Imamo amandman znači koji je vrlo bitan, a to je po nama popis, tj. popis agresora, registar agresora koji je bio priloženi, sastavni dio ovoga zakona ili obaveza ministarstva i hrvatske Vlade da izrade taj, znači popis i da znamo tko su ti ljudi napokon koji su agresori a ne da ih danas imamo u vladama kao tajnika. Bili su kvalitetni, precizni artiljerci zbog kojih su i stradali naši civili, a sada upravljaju Plitvičkim jezerima i tim resorima. Mislim upravljaju kroz ministarstvo kao tajnici ministarstva. Također, to je vrlo značajno i vrlo bitno jer jednostavno žrtva se ne smije izjednačiti sa agresorom. U svakom slučaju poglavito žrtvama civilima bez obzira gdje su bili sa koje strane u Domovinskom ratu i da li su bili civili na okupiranom području ili su bili civili na području koji je bio slobodan tijekom Domovinskog rata, bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, stavove, oni zaslužuju da imaju zakonom određena prava. Jednostavno ono što tražimo to je registar agresora velikosrpske agresije u RH jer brojni su se provukli koji i danas upravljaju vrlo velikim resorima unutar Vlade današnje, pa zato opravdana ova sumnja da bi agresori mogli ostvariti ova prava koja ne zaslužuju. Znači dali smo rješenje, bili smo konstruktivni i vjerujem da ministar i ministarstvo mogu uvažiti ovaj amandman. Hvala lijepo. A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče hrvatskoga Sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Prije svega želim vam se zahvaliti na, poglavito vama koji ste ostali evo točno je pola noći i strpljivo slušali cjelokupnu raspravu. Na poseban način se želim zahvaliti obiteljima iz Saveza obitelji civilnih stradalnika Domovinskog rata koje nas prate evo od ranoga jutra ovdje. U uvodnoj riječi predstavljajući konačni prijedlog zakona iskazao sam i poziv i namjeru i težnju i želju da se usmjerimo na sadržaj zakona da se usmjerimo na afirmativan pristup u pogledu donošenja ovog važnog zakona 26 godina nakon oslobađanja domovine, 30 godina od početka Domovinskog rata. Nažalost rastužuje me činjenica i spoznaja da sam većinu vremena danas ovdje slušao o nečemu što nije sadržaj ovog zakona, o nečemu što nije tema ovog zakona i nečemu na što sam u uvodnoj riječi rekao da isključuje ovaj zakon i napori koji su učinjeni u pogledu stvaranja pretpostavke da civilne žrtve Domovinskog rata dobiju svoju satisfakciju i da budu od hrvatskoga društva valorizirane, vrednovane onako kako one to zaslužuju. Nažalost dokaz je ovo da se oko zakona oko kojeg bi se najmanje trebala provoditi politiziranje i politizacija da se i danas ovdje to isto činilo. No, slično je bilo svjedočili smo 2017. godine sa Zakonom o hrvatskim braniteljima gdje su bile prijetnje da ćemo srušiti državni proračun, da će biti milijun hrvatskih ratnih vojnih invalida itd. Slično je bilo i sa zakonom o nestalima koji smo donosili po prvi puta, donijela ga, naša ga je Vlada donijela odnosno Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade sa većinom HDZ-om. Tako će to biti i ovaj puta, donijet ćemo dragi moji civilni stradalnici Domovinskog rata, članovi obitelji, donijet ćemo taj zakon i zaokružiti normativni aspekt koji regulira pitanje hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci, mi ćemo o njoj glasovati kad se steku uvjeti. Ujedno završavamo svoj rad danas i nastavit ćemo ga danas u četvrtak 1. srpnja u 9 i 30.